Uvažene zastupnice i zastupnici. Broj osoba oboljelih od malignih bolesti u stalnom je porastu kako u Hrvatskoj tako i globalno. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će broj novooboljelih u svijetu porasti sa 18 milijuna u 2018.g. na 29,5 milijuna godišnje u 2040.g. dok će broj umrlih porasti sa 9,5 na 16,4 milijuna godišnje. Rak je drugi najčešći uzrok smrtnosti nakon kardiovaskularnih bolesti i odgovoran je za 27% smrtnih slučajeva u RH u 2018.g., vodeći uzrok smrtnosti kod osoba mlađih od 65 godina te je odgovoran za 50% smrtnih slučajeva kod žena i 35% smrtnih slučajeva kod muškaraca. Tijekom posljednjih 15 godina godišnje se u prosjeku dijagnosticira 12.000 slučajeva invazivnog raka kod muškaraca te 10.350 slučajeva kod žena, iako u usporedbi s drugim zemljama Europe RH je zemlja srednje incidencije malignih bolesti, stope mortaliteta su među višima u Europi. U većini europskih zemalja stope mortaliteta padaju pa tako i u Hrvatskoj, naročito u zadnjih nekoliko godina, no još uvijek su trendovi pada manje izraženi nego u drugim usporedivim zemljama. Vladi RH je stalo da se te okolnosti još poboljšaju. Brojni su čimbenici rizika nastanka i razvoja malignih bolesti, obiteljska anamneza, genetska predispozicija, čimbenici povezani sa stilom života primjerice pušenje, alkohol, nepravilna prehrana, prekomjerna tjelesna težina, nedostatna tjelesna aktivnost zatim izloženost zračenju, profesionalne izloženost, izloženost karcinogenima u okolišu, neke infekcije, imunodeficijencije i neki lijekovi. Epidemiološka situacija povezana s malignim bolestima može se poboljšati mjerama primarne, sekundarne i tercijarne prevencije te nizom mjera i aktivnosti koje proizlaze upravo iz Prijedloga nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030.g. Primarna prevencija malignih bolesti podrazumijevanja educiranje javnosti o čimbenicima rizika za nastanak istih, uklanjanje rizika odnosno smanjenje izloženosti te očuvanje i unapređenje općeg zdravstvenog stanja usvajanjem zdravih životnih navika. Sukladno navedenom mjere primarne prevencije primjenjuju se prije nego što se bolest razvije sa ciljem njenog pravodobnog sprečavanja. Podizanje razine svijesti o navedenim čimbenicima u društvu kao cjelini kontinuiran je proces, a potrebno ga je provoditi i među zdravstvenim djelatnicima i profesionalnim skupinama koje imaju značajnu ulogu u društvu, a ujedno ga je potrebno prilagoditi i svim dobnim skupinama cjelokupne populacije. Jačanje svijesti javnosti o ulozi čimbenika rizika za nastanak malignih bolesti jedan je od ključnih koraka prema smanjenju broja novooboljelih. Liječenje većine oblika raka uspješnije ako se rak dijagnosticira u ranom stadiju. Stope preživljenja za niz uobičajenih sijela i vrste raka mogu se uvelike poboljšati ranim postavljanjem dijagnoze i liječenjem prema najsuvremenijim spoznajama. Sekundarna prevencija stoga obuhvaća rano otkrivanje i probir tzv. screening. Rano otkrivanje raka uključuje prepoznavanje prvih simptoma od strane oboljelih i postavljanje pravovremene dijagnoze od strane liječnika. Rano otkrivanje raka najbolje se postiže organiziranim programima probira. Ciljane skupine stanovništva odgovarajuće dobi u pravilnim intervalima poziva se na preglede za rak sijela koje je moguće učinkovito liječiti, a zatim je obavezno praćenje tijeka daljnjih postupaka liječenja i krajnjih ishoda. Na ovom području želimo poboljšati omjer između dijagnosticiranih karcinoma u početnom i karcinoma u kasnom stadiju za 20% Za sva sijela raka za koje se provode programi probira, a to su rak dojke, rak vrata maternice, debelog crijeva i pluća. Ujedno planiramo razmotriti moguću provedbu novih programa probira na temelju znanstveno utemeljenih procjena njihove učinkovitosti. Jedan od važnih problema sustav onkološke skrbi je spor i fragmentiran dijagnostički proces. Preduvjet za optimalno započinjanje dijagnostičkog procesa jest dobra educiranost liječnika u okviru primarne zdravstvene zaštite, poznavanje smjernica te njihova dosljedna primjena na svim razinama zdravstvene zaštite sa ciljem osiguravanja optimalnih uvjeta za praćenje pacijenata. Svim zdravstvenim radnicima koji su uključeni u ovaj proces potrebno je osigurati odgovarajuću edukaciju i poznavanje postupaka. Pravovremeni dijagnostički postupci i optimalno praćenje pacijenata tijekom i nakon liječenja predstavljaju temelj uspješnog liječenja. Kako bi se uz postojeće resurse optimalizirala dijagnostika i onkološko liječenje u RH potrebno je značajno unaprijediti organizaciju onkološke skrbi. Multidisciplinarni pristup i razvoj multidisciplinarnih onkoloških timova su najučinkovitiji način brzog unapređenja uspješnosti liječenja raka. Stoga oni trebaju postati obavezi. Prednosti multidisciplinarnog rada u onkologiji trebaju biti prihvaćene kao norma jer se smatraju ključnima u pružanju optimalne onkološke skrbi. Također je dokazano da multidisciplinarni pristup skrbi dovodi do temeljitijeg donošenja odluka, može se povećat preživljenje, skratiti vrijeme potrebno da se utvrdi točan stadij bolesti i smanjiti vrijeme čekanja na početak liječenja. Prognoze za većinu vrste raka se poboljšava zbog čega je sve važnije oboljelima od raka pružiti najbolju moguću prigodu da dobro funkcioniraju u svim životnim ulogama. Sve veći broj pacijenata preživljava rak, ali posljedice njihovih bolesti i liječenja predstavljaju prepreke u njihovom svakodnevnom životu. Rehabilitacijske mjere, psihološke, socijalne i zdravstvene moraju biti uvedene od početka liječenja do kraja života. Samopoštovanje, opća tjelesna i duševna dobrobit mora se sačuvati što je duže moguće uz pomoć rehabilitacije. Rehabilitacija je primjerno usmjerena na poboljšanje kvalitete života pacijenata, a ne samo produljenje životnog vijeka. Prema okvirnim procjenama 50% oboljelih od raka trebaju rehabilitaciju, njezin je cilj smanjiti štetne posljedice bolesti i popratne pojave liječenja raka potičući pacijenta da zauzme aktivniji pristup svojem liječenju jačajući vlastite sposobnosti i vjeru u sebe i pomažući obiteljima pacijenata da shvate njihove potrebe, a samim tim i promijene stav društvenog okruženja prema raku. Potrebno je osvijestiti psihološke tegobe pacijenata unutar medicinske zajednice, ali i u široj društvenoj sredini, te razviti sustav za rano otkrivanje psihičkih tegoba i njihovih zbrinjavanje. Potrebno je aktivno uključivanje specijalista medicina rada i sporta, te multidisciplinarni pristup u strukturiranom procesu povratka na posao. Onkološki bolesnici imaju pravo na rad i prilagodbu radnog mjesta i radnih uvjeta njihovim Maligne bolesti su kompleksan problem, kako iz kliničke tako iz javno zdravstvene perspektive. Tijekom liječenja važan je individualni pristup svakom pacijentu i njegovoj obitelji, a s druge strane pristup na razini populacije treba biti jednak za sve. Rezultati su mogući jedino uključivanjem stručnjaka različitih profila iz područja zdravstva, ali i iz drugih sektora, te je uz podršku i poticaj Vlade RH važna i široka društvena podrška, kao i podrška nevladinog sektora odnosno udruga građana. Edukacija, istraživanje o onkologiji, palijativna skrb, psihosocijalna rehabilitacija, radioterapija, sustavno onkološko liječenje, psihološka podrška, pedijatrijska onkologija, rijetki tumori, zloćudni tumori krvotvornog sustava samo su neka od područja koja su obuhvaćena ovim strateškim dokumentom. Realizacija planiranih mjera i aktivnosti iz Nacionalnog strateškog okvira protiv raka doprinijet će dostupnosti kvalitetnoj onkološkoj skrbi, što znači dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji. Zatim pristup u kvalitetnim onkološkim bazama podataka, kontroli kvalitete, te u konačnici dostatnom ulaganju u sve aspekte onkologije, od edukacije, nabave opreme preko zdravstvenih istraživanja do liječenja i suportivne simptomatske skrbi za onkološke bolesnike. Vizije i ciljevi u ovom dokumenti usmjereni su na sveobuhvatno praćenje, prevenciju i liječenje malignih bolesti uz uključenje i objedinjenje mjere tercijarne prevencije i optimalizaciju zdravstvene skrbi za onkološke pacijente. Strateški cilj Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030.g. je usmjeren na poboljšanje zdravlja građana tijekom cijelog života, smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka, te produljenje i povećanje kvalitete života oboljelih od raka u RH na razinu zapadnoeuropskih zemalja. Očuvanje zdravlja naših građana naše je najveće bogatstvo i zalog za budućnost. Slijedom navedenog predlaže se HS usvajanje prijedloga Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030.g. I na kraju bi zahvalio i članovima Povjerenstva za izradu ovog strateškog okvira i svim stručnjacima koji su sudjelovali u radu 21 radne skupine, njih je bilo preko 130, na doprinosu kojeg su dali u izradi ovog strateškog i važnog zdravstvenog dokumenta. Evo poštovane zastupnice i zastupnici ja vam se zahvaljujem. Hvala ministre, ostanite na mjestu s obzirom da, tu kod govornice, s obzirom da idemo s replikama, prvi je na redu kolega Ćelić, izvolite. Poštovani g. ministre, danas je veliki dan jer raspravljamo o dokumentu koji se tiče više stotina tisuća hrvatskih građana. Zanima me, u ovom vremenu epidemije covida vi ste više puta opetovano naglašavali da onkološki pacijenti ne smiju čekati s obzirom da je KB Dubrava, koja je jedan važni onkološki centar, pretvorena u covid bolnicu, možete li nam kratko reći kako funkcionira pozivni centar sa koordinatorima po bolničkim zdravstvenim ustanovama, kako u ovom izazovnom i zahtjevom vremenu za hrvatski zdravstveni sustav možemo učiniti sve da onkološki pacijenti što manje čekaju? Poštovani g. zastupniče zahvaljujem na pitanju. Ne samo da je politika Ministarstva zdravstva RH, nego i Svjetske zdravstvene organizacije omogućiti i onkološkim odnosno drugim bolesnicima zdravstvenu skrb, a ne samo Covid-19 pozitivnim. U tom kontekstu naše nastojanje i upute svim zdravstvenim ustanovama su upravo bile upućene u tom smjeru da se onkološka zdravstvena skrb ne smije prolongirati. Nakon pretvaranja Dubrave u covid pozitivnu bolnicu uočili smo potrebu i u Ministarstvu zdravstva smo formirali pozivni centar koji sad već ima preko 10-tak tisuća poziva, ne samo onkoloških nego i drugih bolesnika kojima oni nastoje ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu. Osnivanjem posebnih koordinacijskih tijela u svim zdravstvenim ustanovama nastojali smo omogućiti jednu mrežu ostvarenja tih prava povećavajući kapacitete i u drugim zdravstvenim ustanovama i transparentno premještajući sve bolesnike koji su imali zakazane pretrage i obradu u Dubravi u druge zdravstvene ustanove. Kolegice Jeckov, izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi g. ministre, vjerujem da se slažemo oko toga da zdravlje ljudi nikako ne može biti trošak. Ulaganje u zdravlje ljudi sigurno da je investicija i to dobra investicija. Recite mi zbog čega ovu Nacionalnu strategiju za borbu protiv raka nismo donijeli jučer, zbog čega je nismo donijeli prije godinu dana, prije 3.g., jedina smo država EU koja je nema? Nakon što sam postao ministar u veljači ove godine moja intencija je bila ubrzati izradu ovog strateškog dokumenta, na tome sam doista radio i ne želim nalaziti isprike za nekakva ranija zbivanja. Međutim, izrada ovog strateškog dokumenta izuzetno je kompleksna, rekli smo da smo osnovali još ranije 21 radnu skupinu, preko 130 stručnjaka je radilo na njenoj izradi, ona nije samo lista dobrih želja nego vrlo strukturirani dokument sa svim onim elementima koji su potrebni da bi jedan ovakav strateški dokument bio temelj za mijenjanje ovih stavova o onkoloških bolesnika, to je zahtijevalo vremena, promišljanja, rada i truda. U svakom slučaju sada ga imamo i ono što nam je slijedeći zadatak izrada akcijskog plana i implementacija svih onih elemenata koji su opisani u strateškom planu. Zahvaljujem… [[Govornik nije uključen]] Uvaženi ministre Vili Beroš, sasvim je razvidno da je kroz planiranu realizaciju Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030.g. moguće unaprijediti sveobuhvatno praćenje, prevenciju i liječenje malignih bolesti. Razvijene zemlje širom svijeta intenzivno ulažu u sekundarnu prevenciju s primjetnim rezultatima. Tako je primjerice stopa incidencije raka vrata maternice u mnogim zapadnim zemljama kao što su Finska i Švedska smanjene za više od 70% uglavnom kao rezultat organiziranog probira. Sasvim je jasno da ta rana dijagnoza u kombinaciji s učinkovitim terapijama značajno utječe na uspješnost liječenja raka. Ja vam čestitam na ovoj sveobuhvatnoj Nacionalnoj strateški okvir protiv borbe protiv raka. Da, ja ću iskoristiti ovaj trenutak i naglasiti važnost sekundarne prevencije odnosno nacionalnih programa ranog otkrivanja pojedinih vrsta tumora, oni doista spašavaju glavu. Svi mi koji smo u određenoj životnoj dobi i spola dobivamo na kućnu adresu pozive da se odazovemo određenim nacionalnim programima za rano otkrivanje raka određenih … [[Govornik se ne razumije]] To je od iznimne važnosti, dakle odazvati se na iste preventivne pretrage jer ranim otkrivanjem određenih karcinoma možemo u potpunosti ih izliječiti. Naročito bih spomenuo sada najnoviji probir za rano otkrivanje raka pluća koji je vrlo učinkovit kod onih bolesnika kod kojih postoji predispozicija za razvoj raka pluća, te ću nastojati naglasiti još činjenicu da smo uveli i metode slikovne dijagnostike, dakle CT-a povezane sa artificijelnom umjetnom inteligencijom kojom omogućavaju adekvatan, adekvatnu dijagnostiku najranijih promjena u plućima. Rak ne pogađa samo osobu koja je oboljela već pogađa i cijele obitelji što znači da će oko 20% našeg društva zbog te bolesti biti pogođeno. Najčešći oblik raka kod muškaraca je rak pluća, kod žena rak dojke, no postoji tendencija da će uskoro rak prostate biti ustvari nekako najzastupljeniji kod muškaraca. I dok su za poboljenja od raka pluća, kao što ste i spomenuli, ali i raka dojke, raka grlića maternice, raka debelog crijeva doneseni nacionalni programi ranog otkrivanja, to nije slučaj za rak prostate. Zanima me planira li ministarstvo donijeti za rak prostate nacionalni program za rano otkrivanje obzirom da rezultati europskog randomiziranog istraživanja probira za rak prostate pokazuju da probir testiranjem antigena, specifičnog za prostatu PSA dovodi do smanjenja smrtnosti [[Upadica: Hvala vam]] od raka prostate za 21% Dakle, svi ovi probiri moraju biti utemeljeni na znanstvenim činjenicama. Imali smo promišljanje o tome da utemeljimo i probir za rak prostate, međutim vrsta pretrage koju ste naveli, dakle ispitivanje PSA antigena nije dovoljno specifično da bi sa velikom vjerojatnošću mogli detektirati da je doista riječ o razvoju raka prostate. Stoga struka u ovom trenuktu još uvijek dvoji i nastoji naći adekvatnu dijagnostičku alternativu PSA antigen koja bi omogućila rani probir. U ovom trenutku još nije definiran takav dijagnostički alat, međutim dok bude s obzirom na važnost raka prostate sigurno da ćemo razmišljati o implementaciji jednog takvog Nacionalnog programa ranog probira za rak prostate. Kolega Matula izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi ministre, možete nam reći koliko je baš ove godine, imate li taj podatak i kada ga nam možete dostaviti, manje dijagnosticirano i detektirano malignih bolesti u Hrvatskoj, dakako radi covid krize i svega? Svjedoci smo, ali svaki dan, velike zbrke i vi to sigurno kao najodgovornija osoba u državi znate kakva je zbrka i konfuzija po bolnicama, a kamoli gdje djeca i unuci traže svoje ljude starije ako oni nisu u stanju se javiti mobitelom to je totalna zbrka. Zanima me kada ćete donijeti jasan plan, kako ćete upravljati ovom i da ono ljudsko, temeljno ljudsko pravo na današnji Dan ljudskih prava, a to je pravo na zdravlje da imaju pristup dijagnostici i liječenju? Hvala vam lijepo.

Svi skupa željno očekujemo jer covid kriza je uzrokovala velike poremećaja u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu ne samo u RH nego diljem svijeta stoga će ti podaci biti jako zanimljivi. Ono što radimo svakodnevno u okviru aktivnosti Ministarstva zdravstva trudimo se omogućiti pravo na ostvarivanje zdravstvene zaštiti i to ne samo sekundarne kao što ste rekli u bolnicama nego značajnije još i primarne zdravstvene zaštite jer primarna zdravstvena zaštiti mora biti temelj zdravstvene zaštite u svakom zdravstvenom sustavu.

Ministre, ustavno pravo je svih da imaju isto pravo na zdravstvo, na zdravstvene preglede, međutim što se tiče preventive to tako nije.

Brojne su umrle žene od raka dojke, a nisu pregledan i to je ogroman problem. Također problem jer Vlada je objavila da preventivne sistematske preglede za hrvatske branitelje da je izdvojila novac, međutim prije neki dan humanitarac, hrvatski branitelj, invalid Domovinskog rata Kristijan Petric koji je obolio od teške bolesti karcogene je rekao da je on ni ministarstvo i nikoga ga nije zovnio na preventivni pregled, poglavito sada u covid krizi.

Hvala vam lijepo. Gospodine saborski zastupniče. Svjesni smo da u određenim krajevima naše zemlje pravo na ostvarenje zdravstvene zaštite je poremećeno zbog pomanjkanja broja dijagnostičkih recimo uređaja. Upravo ovakav plan koji definira između ostalog i dijagnostičke potrebe će pomoći da se na neki način ta neravnomjerna raspodjela dijagnostičke opreme razriješi i da se svim našim građanima omogući pristup na zdravstvenu zaštitu. To je ono u što želim vjerovati, a da će to doista biti tako i vjerujem iz financijskog plana koji prati ovaj strateški okvir borbe protiv raka koji je vrlo detaljan i upravo determinira potrebu nabave određenih i dijagnostičkih, ali isto tako i terapijskih medicinskih uređaja koji bi omogućili adekvatno i dijagnostiku i terapiju ovih onkoloških pacijenata. Uvaženi ministre. Rekli ste, nažalost da ima dosta bolesnih onkoloških pacijenata, da se smrtnost smanjila, ali da to još uvijek nije dovoljno. Mi isto tako moramo napraviti sve da se onkološki bolesnici ne osjećaju loše kada se dolaze liječiti, a znamo da ima određenih administrativnih poteškoća i to treba zasigurno spriječiti. Ono što sam vas htio pitati, izvori financiranja, mi znamo da imamo lijekova koji su skupi i koji su još skuplji i da li vi pratite ishode liječenja da znamo da li treba uzeti doista ona najskuplji lijek koji može pomoći pacijentu?

Kada je riječ o izvorima financiranja, to je iznimno važno pitanje jer bez istih ovaj dokument ostaje lista želja.

Uz to planira se 690 milijuna kuna za nabavu dijagnostičke i terapijske opreme i pri tome računamo na sredstva EU, poglavito na specijalizacije naših mladih liječnika kao što je to bilo i sada, a isto tako imamo dostupna sredstva u Programu za oporavak i otpornost koja također želimo iskoristiti jednim dijelom u nabavku dijagnostičke opreme koja je navedena ovim strateškim programom. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Naravno da su svi napori usmjereni prema prevenciji, prema dijagnosticiranju pravodobnom i prema liječenju naših bolesnika onkoloških, međutim iako ste rekli da je smrtnost u padu svjesni smo činjenice da neće se moći izliječiti svaki oboljeli i da nam je umiranje također kod nekih slučajeva neminovnost. Ali isto tako obavezni smo i da taj kraj života ti naši pacijenti, naši građani provedu na jedan dostojanstven način. Pitanje moje je usmjereno na hospicije, da li je vaš stav da ih trebamo, da li ih imamo dovoljno i kako bi se financirali? Naime, svjesni smo činjenice da te patnje umirućih naših bolesnika u terminalnoj fazi znaju biti vrlo teške, važna je i zdravstvena njega, odsustvo boli, ali isto tako je jako važna psihološka potpora i duhovna pomoć ne samo pacijentima nego i njihovim obiteljima. Zahvaljujem. Vi ste dotaknuli jednu vrlo važnu temu jer i sam kao neurokirurg često se susrećem sa terminalnim fazama bolesti. Do sada nismo imali razrađen sustavni pristup rješavanju te problematike, međutim u poglavlju 8 koji ukazuje na palijativnu skrb i ublažavanje boli upravo ovaj strateški plan će definirati one elemente koji će unaprijediti zdravstvenu dakle terminalnu skrb i za te bolesnike koji su nažalost u terminalnim fazama svojih bolesti, ne samo u adekvatnom smještaju i skrbi nego i u adekvatnom liječenju boli, što je jednako tako važno. Poštovani ministre. Znamo da su onkološki bolesnici u najtežim fazama svoje bolesti često korisnici palijativne skrbi. Prema podacima kojima raspolažem čak do 46.000 osoba treba u jednoj godini neki oblik palijativne skrbi u Hrvatskoj, a znamo da kapaciteti koje danas imamo u Hrvatskoj su neadekvatni i brojem i kvalitetom. Znam to jer u Varaždinskoj županiji mi smo županijskim projektom, a europskim sredstvima izgradili najsuvremeniji prije dvije godine najsuvremeniji palijativni centar u Hrvatskoj, međutim to je tek nešto više od trećine pacijenata iz Varaždinske županije, ostali su iz cijele Hrvatske, dakle pritisak je strahovito velik. Pa je moje pitanje, kada se planira, kakvi su zapravo planovi za izgradnju palijativnih centara diljem Hrvatske, tim više kao što znamo dakle ovaj u Varaždinu je financiran 100% sredstvima EU dakle ta mogućnost postoji pa da li tu postoji kakav plan? Dotaknuli ste i vi važnu temu, osobno sam bio na otvaranju tog centra koji je od iznimne važnosti i predstavlja primjer kako to treba raditi i u drugim dijelovima RH. Do sada nismo razmišljali dovoljno o palijativnoj skrbi, međutim postoje određena Strategija razvoja palijativne skrbi i potpuno je jasno da se prilagođavajući hrvatski zdravstveni sustav novim okolnostima liječenja, a to su dnevne bolnice, jednodnevne kirurgije, nema više dugotrajnog ležanja u bolnici, možemo naš bolnički sustav koji obuhvaća 63 zdravstvene ustanove, dijelom prilagoditi i razvoju palijativne skrbi. To na neki način mislim da je win-win situacija jer ćemo omogućiti potrebitima da dobe adekvatnu skrb, a istovremeno ćemo bolnice učiniti funkcionalnijim i učiniti produktivnijim, dakle bavit će se s onim što je moderne medicina. Kolega Bartulica, izvolite. Samo malo, samo sekundu. Što trebate kolega Sačić? Poštovani ministre. Složit ćemo se su onkološki pacijenti među najranjivijim skupinama u Hrvatskoj. U ovo vrijeme korona pandemije sigurno su postali i još ranjiviji. Prema nekim procjenama HZZO će potrošiti otprilike milijardu kuna ponajviše na testiranju, ali i na drugim troškovima vezane za korona virus. Prema Udruzi onkoloških pacijenata svake godine otprilike 14.000 ljudi umre od te bolesti, imamo dijagnosticiranih otprilike 25.000 svake godine. Što konkretno ministarstvo radi da bi se opasnost smanjila da još gore bude u sljedeće razdoblje s obzirom na promjene okolnosti i na ovim troškovima koje sam spomenuo, direktno vezane za korona krizu?

Naravno da će Vlada RH i Ministarstvo zdravstva napraviti sve da nađe dostatna financijska sredstva i za rješavanje korona virus krize, sami ste rekli testiranje hrvatskih građana. Svjedočimo tome da smo vrlo brzo u nekoliko tjedana ili manje od uspostave tog testa počeli ga provoditi u RH, prema tome moramo napraviti sve da omogućimo testiranje i liječenje covid-19 pozitivnih bolesnika. Ali isto tako naša je obaveza učiniti zdravstveni sustav, financijski održivim i to je ono što ćemo svakako nastojati napraviti, a to se može između ostalog i mjerenjem rezultata ishoda liječenja i plaćanjem onog što doista je učinkovito. Tako da riječ je o jednoj reformi zdravstvenog sustava koja je pripremljena i koja će ići u smjeru financijske održivosti zdravstvenog sustava. Poštovani gospodine ministre, čestitam na ovom sveobuhvatnom planu. Činjenica je da bi bili radosniji da je prije izašao i završio na našim saborskim klupama, ali definitivno ozbiljno ste razradili financijsko planiranje i ovih mjesec dana je vrlo dobro bilo iskorišteno, kažem. Dakle, ono što bih vas ja sigurna sam da je cilj svih nas u prvom redu Ministarstva zdravstva, poboljšati i ujednačiti kliničku praksu u cijeloj Hrvatskoj. Vi znate da ćemo, raduje me što ćete akcijske planove brzo krenut radit, svakako vas molim da u tim akcijskim planovima imate uvid na naš dio ne kliničke mreže koja će sasvim sigurno imati problema sa akreditacijskim standardima. S obzirom da su nama važni multidisciplinarni timovi i imamo nove tehnologije Izvolite odgovor. Hvala vam lijepo. Shvatio sam vaše pitanje, pogodili ste bit. Ono što je već pokrenuto, a to je iz redakcijskih planova, stoga u tom smislu možete biti sigurni da ćemo promptno krenuti sa implementacijom ovog plana.

Poštovani ministre. Ja nisam doktor, meni je samo iznimno drago što je ovakav dokument došao na naše klupe, što će biti usvojen, ja se nadam i proveden. Ono što bi se iz njega dalo iščitati je da je prevencija ustvari ključ svega toga što želite postići odnosno načina na koji mislite smanjiti bolesti odnosno prevenciju tih bolesti, a za to vam treba sustav. Mi smo danas svjedoci toga da sustav ne funkcionira. Ne govorim to slučajno, pokušao sam doći do bolnice, do liječnika, to je vrlo teško ili rekao bih nikako, većina ljudi u pravilu odustane. U zadnjih mjesec dana ste uspjeli reći da su ravnatelji klinika krivi za nešto, da su krivi doktori, da su krivi građani, moje pitanje je vidite li dio svoje odgovornosti u tome kako danas ne funkcionira jedan dio sustava? I kao čovjek i kao liječnik i kao ministar naravno da osjećam svoju enormnu odgovornost za zdravstveni sustav. No, kada govorimo o organizaciji rada u pojedinim zdravstvenim jedinicama ipak nije u mojoj ingerenciji iako iz dana u dan nastojim se informirati o istoj i utjecati na poboljšanje iste, tako da to apsolutno stoji. S druge strane, vremena su iznimno drugačija, iznimno izazovna, problema je niz i naš zadatak nije kao u običnim uvjetima osigurati samo adekvatno pružanje zdravstvene zaštite nego osigurati i svim Covid-19 pozitivnim bolesnicima u situaciji globalne pandemije također zdravstvenu skrb. Ona troši dio kapaciteta, to je nemoguće nadomjestiti brzom izgradnjom ili na bilo koji drugi način, pogotovo uzimajući u obzir mogućnost širenja te bolesti sa Covid-19 na druge bolesnike. Prema tome, u datim okolnostima [[Upadica: Hvala vam]] mislim da smo napravili sve da sustav funkcionira [[Upadica: Hvala lijepa]] na čim je bolji mogući način. Kolegice Marić izvolite. Poštovani g. ministre, evo kolegica Renata i ja zapravo slično razmišljamo tako da se i moje pitanje odnosi na problematiku akreditacije. U ovoj strategiji se spominje akreditacija u smislu vizije 2030. Da li to znači da to tek 2030. će doći na red?

U mom ranijem odgovoru sadržan je odgovor i na vaše pitanje. Suglasni smo s time da se mora osigurati i mogućnost adekvatne zdravstvene zaštite u svim dijelovima RH i upravo osnivanje takve mreže mislim da će to omogućiti, mreža neće čekati dugo jer je cilj implementacije ovog strateškog okvira da on počne funkcionirati čim prije. Mislim da će formiranje tih multidisciplinarnih timova koju u današnjem trenutku to svjedočimo mogu funkcionirati i putem video udaljenih telemedicinskih veza svakako doprinjeti poboljšanju i dostupnosti zdravstvene zaštite, a onda u konačnici i svemu onom o čemu je bilo govora, a to je opcijama i dijagnostike i propisanih, propisanim opcijama liječenja i postupnika liječenja za sve bolesnike, tako da u tom smjeru smo gledali i vjerujem da će se to na taj i realizirati. Kolega Pavić Željko, izvolite. Poštovani ministre, upoznati ste sa činjenicom da je i prije covid krize bilo problema sa dijagnostikom kod onkoloških bolesnika, da su ti bolesnici od prve najave, pa do, do pune dijagnostike čekali danima, ponekad i tjednima i mjesecima i to je bilo stanje koje je i kod njih i kod obitelji stvarno izazivalo velike psihičke probleme. To su bili dani koji su zapravo trajali kao mjeseci, mjeseci koji su trajali kao godine. Sa covid krizom se taj odmak još i povećao. Znači od momenta kad dođe do nekakve najave da postoji nekakav onkološki problem do momenta da se stvarno krene u dijagnostiku i liječenje to se još produžilo.

Dotaknuli ste važno pitanje, a liste čekanja već dugo su problem. One se sad rješavaju na način uvođenja prioritetnih listi čekanja, tako da svi oni pacijenti koji zahtijevaju brzu obradu mogu je i dobiti u primjerenom roku.

Svjedočimo činjenici naravno u kontekstu covid krize da određene prolongacije čekanja postoje na dijagnostičke pretrage, međutim nakon otvaranja zdravstvenog sustava kao što svjedočite proljetos neke zdravstvene ustanove su pokazale da vrlo brzo i jednostavno mogu nadoknaditi sve te zaostatke. Isto vjerujem da će biti i sada + što smo upravo osnovali ovaj pozivni centar u Ministarstvu zdravstva da bi rješavali sve takve probleme kolko god je moguće i u ovom trenutku s time da su svi ravnatelji zdravstvenih [[Upadica: Hvala vam]] Hvala. Ovime smo došli do kraja s replikama, zahvaljujem ministru za sada, možete se vratiti na svoje mjesto, pa ćemo sada pozvati izvjestiteljicu odbora, predsjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku poštovanu Renatu Sabljak Dračevac da nas izvijesti o stavu odbora. Hvala poštovani g. predsjedniče, uvaženi ministre, uvažene kolegice i kolege. Ja vam neću čitati službeno izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvijestit ću vas da je na sjednici prisustvovalo 12 od 13 članova, 13 član bio je opravdano odsutan zbog aktivnog sudjelovanja na plenarnoj sjednici. Prijedlog Nacionalnog strateškog okvira protiv raka usvojen je, ha rekli bismo aklamacijom. Svi sudionici rasprave naglasili su važnost ovog ozbiljnog dokumenta koji ide od razrađene prevencije, kompetentne dijagnostike, organizirane terapije i praćenja ishoda liječenja. U ovoj izradi strategije sudjelovalo je, sudjelovala je 21 radna skupina, a to nam pokazuje kolika je ozbiljnost ove strategije. Naglasila bi da sada treba kao što je ministar rekao krenuti sa akcijskim planovima, orijentirati se i fokusirati da što brže mi siđemo sa ljestvice, dakle imamo 5. mjesto na ljestvici broja umrlih od, na, na dnu ljestvice države EU odnosno 5. smo država sa najnižim stopom preživjelih od malignih bolesti. Šteta je što smo neko vrijeme čekali na ovu sveobuhvatnu strategiju i šteta bi bilo da i dobre druge strategije stoje u ladicama, pa molila bi ministarstvo da se užurbano krenu u tom smjeru, npr. Nacionalna strategije zaštite mentalnog zdravlja, a svakako bi bili radosni da u 1. mjesecu kada se vratimo u svoje saborske klupe na stolu nas dočeka najvažnija strategija Nacionalna strategija razvoja zdravstva, naša krovna strategija. Sada ću otvoriti raspravu, idemo prvo klubovi, prvi je na redu poštovani kolega Božo Petrov u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege zastupnici. U prvom redu hvala svima onima koji su sudjelovali u izradi ovoga plana za borbu protiv raka, koji su izdvojili dio svoga vremena, energije, znanja, da bi svima u Hrvatskoj omogućili kvalitetniji život, njima hvala. Što se tiče samog uvoda ministre ja moram pohvalit imate lijep uvod, fino medicinsko predavanje, idealni uvjeti, sve smo to čuli, također imali ste lijepa naručena pitanja koja će trebat oslikati lijepu situaciju u današnjem zdravstvenom sustavu. Čuli smo čestitke, velike dane, šušur, cvjetići i teletabisi, al mislim da nam to ne treba, ne u ovakvoj situaciji, mislim da nam to neće ni pomoći u ovom trenutku, pa čak niti politički jer zapravo pokazuje odcijepljenost od stvarnosti.

Onako kako završi finalni okvir za borbu protiv raka, a ovo ne mora biti finalni okvir, još ima vremena za unaprjeđivanje njega, utoliko će ovisiti i imati posljedice na zdravlje građana. Ja vjerujem da se može poboljšati. Volio bih u prvom redu što sam rekao da budemo realni, mi smo mogli čuti što sve ovakva situacija, ovakva učestalost karcinoma na svjetskoj razini može učiniti za lošiju kvalitetu života ljudi, zato sam rekao imali ste lijepo uvodno medicinsko predavanje, al ja želim da budemo realni da znamo danas kakva je slika u Hrvatskoj. A današnja slika u Hrvatskoj jest da su u trenutku kada su donošene ili reklamirane mjere, reformske mjere vlade u sektoru zdravstva takve da je plan Ministarstva zdravstva da neće dostići prosjek EU u prosječnoj životnoj dobi u idućih 50.g. po izdvajanju za kronične bolesti npr. To je jako bitno za znat jer među ostalim indirektno to utječe i na ljude koji se bore, koji boluju od karcinoma i oni su dugogodišnji bolesnici na određen način. Za njih se također treba izdvajati sredstva. O reformskim mjerama vlade raspravljali smo u zadnjih godinu dana, indirektno to trebate promijenit. Dakle, ne trebaju nam samo lijepe riječi, da ja sam u početku samom rekao hvala svima koji su surađivali, hvala svima koji danas sudjeluju u ovoj raspravi, hvala svima koji će svojim prijedlozima, što u raspravi, što u amandmanima, učiniti da ovaj okvir bude bolji, kao kolega, kao liječnik to želim, al trebamo u svemu biti realni jer će nam to pomoć da naši prijedlozi i naše htjenje bude bolje. Ono što također, čega trebamo biti svjesni realnost današnja hrvatska je da su trendovi što se tiče pojavnosti i učestalosti karcinoma, smrtnosti od karcinoma, svake godine sve gori i gori. Prosjek 2016. u EU je iznosio 214 ljudi na 100.000 stanovnika, u Hrvatskoj već tada je bilo 321, 321 osoba, gotovo duplo u odnosu na prosjek EU, to je bilo 2016., danas je gore. To je naša slika i ja ne govorim, ne prebacujem krivnju, ne govorim da je netko sada kriv, neka politička stranka, ono što ja želim želim nacrtati današnje stanje, a vidjet ćete poslije zašto. Toliko su loše brojke da nam svake godine danas oboli 25.000 ljudi u Hrvatskoj. Više od pola umre, 14.000 ljudi godišnje umre od karcinoma, nije se naglasilo. I možda moj ton za neke ovdje zvuči melodramatičan, možda nisu imali nekog svoga bliskoga koji im je stradao ili boluje, možda nisu imali priliku to vidjet iz prvog reda. Ali vjerujte mi kad to prolazite i kad vidite da se život gasi, pogotovo vašem bližnjem, ma dali biste krvi ispod vrata da tu osobu spasite. A ja vam govorim da danas ti ljudi nisu stari. Smrtnost od karcinoma je u dobi ispod 65.g. u životu prva, prva, nisu kardiovaskularne bolesti, ni to nije spomenuto, al mislim da je potrebno spomenuti. Zbog toga svega RH je među 5 najgorih zemalja po stopi preživljenja u EU. To su početne postavke od kojih mi krećemo, jako bitno za naglasit. Zato je toliko bitan današnji okvir, današnji plan koji se donosi za borbu protiv karcinoma. To je razlog nije politička promocija. Ono što mene kao liječnika boli, boli me da je 3.g. ovaj plan bio u ladicama ministarstva pod različitim nazivima, a nije se donosio i zato sam više puta na različitim pres konferencijama izjavama cijelo vrijeme upirao „daj donesite ga konačno u HS da možemo raspravit, da ga možemo unaprijedit, da možemo spasiti ljude“

Ja bih volio da pokušamo vidjet što se još može napravit u ovom okviru da kvaliteta života ljudi, da prosječna život ljudi koji obole od karcinoma može biti duža, može biti kvalitetnija, može, može im život biti bolji. Kolega Petrov, oprostite, samo malo. Ne vidim ko to govori, ali čujem jako glasno, molim vas kolegice da to ne radite. Oprostite što sam vas prekinuo, izvolite. Mi svi znamo da će ranim otkrivanjem, programima ranog otkrivanja, liječenjem po suvremenim protokolima, usvajanjem zdravijih životnih navika, cijeli životni, prosječni životni vijek, kvaliteta života ljudi biti bolja. Ono što vidimo kao određen propust u ovom planu danas i gdje se on može unaprijedit. On je opsežno napisan uz definiranje dugoročnih ciljeva za smanjenje malignih bolesti, no nema, nije, nedostatna je vizija provedivosti pojedinih mjera. Ono što moram naglasit posebno, najveći problem u ovom planu je izostanak liječnika odnosno njihove uloge, primarne zdravstvene zaštite, liječnika obiteljske medicine. Oni su ti koji bi trebali biti ključni dionici u pozivanju i mobiliziranju pacijenata na preventivne preglede. Također, u dokumentu su aktivnosti u velikoj mjeri svedene na planiranje aktivnosti bez jasnih pokazatelja organizacije, protokola, praćenja, evaluacije, mjera. Također, problem je i palijativna skrb koja se treba organizirat što je moguće na više načina. U ovom planu vidimo da je palijativna skrb usmjerena prema stvaranju bolničkih odjela. Mislim da je palijativna skrb puno šira kao pojam od stvaranja bolničkih odjela. Tu su također i psiholozi i socijalni radnici i njega u kući i lokalne samouprave i vjerske zajednice, niz sektora koji mogu pomoć u kvaliteti i stvaranju bolje kvalitete života onih ljudi koji su oboljeli. Volio bih stvarno da ovaj dan ne bude samo čestitke, nego stvarno da bude dan u kojem ćemo svi kvalitetno raspravljati, dati još ako je moguće neke prijedloge osim ovih i da neovisno o političkoj stranci ako možemo donesemo bolje prijedloge da bi ovaj plan bio bolji. Nakon ovoga ide stvaranje dijagnostičkih postupkovnika, jel tako, načina na koji ćemo napraviti kvalitetnije mjere, mislim da to ljudi u Hrvatskoj zaslužuju i to je naš cilj. Ja se stvarno nadam ministre da osim, ne znam što ćete reći da sam pogodio bit pitanja kao što ste rekli drugim ljudima, ja očekujem da ćete stvarno unaprijediti ovaj plan, ima vremena, ima još dovoljno vremena [[Upadica: Hvala vam lijepa]] Hvala. Idemo sada na drugu raspravu, poštovani kolega Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Zahvaljujem. Izvolite.

Danas kad se sjećamo smrti prvog hrvatskog predsjednika nisam zaludu rekao da je ovo veliki dan i to nije nikakav panegirik ministru zdravstva ili aktualnoj zdravstvenoj administraciji nego su to riječi onih ljudi koji se bore s ovom bolešću i onih koji im daju potporu. Na početku mi pada na um novinarka Ivana Kalođera osnivateljica udruge „Nismo same“ istoimenog portala koja je jedne prigode rekla da joj se ponekad čini da neke javne osobe kad su javnozdravstvene manifestacije dođu, poslikaju se i odu i zadovoljili su formu, poslali su poruku, ali onda sam ja sebe sam pitao budući da često posjećujem takve javnozdravstvene akcije, dolazim li ja uistinu tamo da se poslikam i da to stavim na društvene mreže ili uistinu činim nešto da se situacija po pravu, po pitanju kvalitete života oboljelih od zloćudnih bolesti, ali i članova njihovih obitelji, jer je zloćudna bolest zapravo bolest obitelji, zbog čega ja tamo dolazim? Danas očekujem na ovoj raspravi premda je moj prijatelj i kolega dr. Božo Petrov bio poprilično ironičan, očekujem konsenzus jer je ovo nadstranačko pitanje, naravno da su moguće i potrebne konstruktivne kritike. Naglašavam ovo je veliki dan i mi oboljelima i članovima njihovih obitelji danas trebamo dati riječ nade a to ćemo između ostaloga postići usvajanjem Nacionalnog strateškog okvira za borbu protiv raka jer vjerujemo da će se na temelju ovog dokumenta omogućiti da se bolest što ranije otkrije i što uspješnije liječi. Na 26. sjednici Vlade RH održanoj 3. prosinca raspravljen je ovaj prijedlog i upućen u sabor i tamo su predstavnice i predstavnici nevladinih udruga malo bili u prvi mah nezadovoljni jer se usporava proces, ali idući tjedan ćemo ako Bog dan usvojit ovaj Nacionalni strateški okvir. Mislim da je odluka predsjednika vlade g. Andreja Plenkovića bila ispravna da se o ovome strateškom okviru raspravlja iako formalno nije bilo nužno. I evo pozivam vas sve da učinimo jedno konkretno djelo, koliko god nam se činilo da ti različiti procesi idu sporo, ja pozivam sve zastupnice i zastupnike da zajedno podupremo prijedlog o besplatnoj usluzi prijevoza za oboljele od zloćudnih bolesti koju je provodila udruga „Nismo same“ Nažalost, mnoge osobe koje su osamljene, koje nemaju, ljudi kojima je potrebna pomoć, odustaju od zračenja kemoterapije jer ih nema ko odvesti jer ako odu onda moraju čekat satima da bi ih vratio sanitetski prijevoz. Kolega Petrov, nitko ne negira određene probleme, voljeli bismo da su puno bolji standardi. Evo ovo je jedna bolja usluga standarda koja toliko i puno ne košta. Vjerujem da će to ministar zdravstva podržati tu uslugu. Ako mi podržimo zajedno vjerujte mi da će to vrlo brzo HZZO financirati tu uslugu besplatnog prijevoza za oboljele kojima je potrebna, kojima je potreban prijevoz za usluge zračenja ili kemoterapije. Čuli smo da je rak vodeći javnozdravstveni problem u Hrvatskoj, da je broj osoba oboljelih od malignih bolesti u stalnom porastu, govori se dakle o ulozi primarne, sekundarne i tercijarne prevencije. Dakle, primarna je usmjerena na zdrave stilove života, sekundarna za prepoznavanje oboljelih u ranom stadiju. Ja se bavim tercijarnom prevencijom, dakle zbrinjavanjem onih stanja koja se ne mogu liječiti, gdje smo primarno usmjereni na kvalitetu života tih osoba.

Ovdje bih rekao dakle o organiziranim probirima na rak dojke i rak debelog crijeva koji se provode dugi niz godina. Ministar je spomenuo uvođenje probira za rak pluća niskodoznom CT dijagnostikom. U tijeku je europski projekt HEROIC koji organiziraju udruga „Jedra“ Hrvatska liga za borbu protiv raka i jedan sportski karate klub iz Zagreba. Podsjetit ću vas da je 18. siječnja 2019., dakle u prošlom sazivu ustrojena neformalna inicijativa „Zastupnici protiv raka“ na inicijativu tadašnje zastupnice u Europskom parlamentu gđe. Dubravke Šuice koja je sada potpredsjednica Europske komisije, tada je bilo prijavljeno 29 zastupnica i zastupnika, dr. Siniša Varga je bio voditelj te neformalne inicijative. Sadašnja predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo dr. Renata Sabljar Dračevac je uputila poziv svim zastupnicama i zastupnicima da se pridruže. Vjerujem da ćemo u drugoj godišnjici te inicijative formalno ustrojit u aktualnom sazivu novu inicijativu „Zastupnici protiv raka“ U siječnju ove godine je u Bruxellesu osnovan poseban parlamentarni odbor koji za jedan od brojnih ciljeva je imao osvještavanje građana o važnosti prevencije raka i pravovremenih liječničkih pregleda, kao i izjednačavanje zdravstvenih standarda zemalja članica EU. Ponekad se to čini kao neko utopističko, neka utopistička ideja, kao kad recimo ja spominjem inicijativu koja proizlazi iz ove strukture ljudi koji se bave problemom ovisnosti da se zalažemo za društvo slobodno od droga. Međutim, i Europski parlament i Europska komisija prepoznali su da je došlo vrijeme za zajedničku borbu protiv zloćudne bolesti. Nema bitnije stvari od zdravlja, rak nas jednako pogađa bez obzira na spol, dob, vjeroispovijest, na to koju političku preferenciju imamo. Dakle, ovaj Nacionalni strateški okvir za borbu protiv raka na kojem je sudjelovalo jako, jako puno sudionika, kolega Šimičević je spomenuo ulogu nevladinih organizacija. Podsjetit ću i da su prije mjesec dana nevladine organizacije ponovno zamolile za što žurnije usvajanje tog Nacionalnog strateškog okvira protiv raka. U ovome trenutku zdravstveni djelatnici koji se bave, skrbe o onkološkim pacijentima uistinu ulažu veliki trud jer je otežano, opterećen je zdravstveni sustav radi globalne pandemije covida, elektivni zahtjevi se odgađaju, ali se ne odgađaju pregledi. Ono što činim odavde, pozivam sve one koji osjećaju bilo kakve tegobe, koje imaju bilo kakav simptom koji bi mogao upućivati na zloćudnu bolest da ne odlažu svoje preglede. Činjenica je da je došlo do pada broja novo dijagnosticiranih. Mi nemamo za ovu tekuću godinu podatke, ne možemo ih imat, ali vidimo preliminarne neke rezultate, ne samo u Hrvatskoj, dakle to je situacija na globalnoj razini koja predstavlja problem i to će bit jedna od posljedica ove pandemije koja će se vidjet možda kroz 2-3.g. po tome da će određena maligna bolest bit kasnije prepoznata i onda će biti ozbiljnije posljedice. Ono što bih na samome kraju ovdje istaknuo, dakle taj intersektorska međudisciplinarna suradnja postoji poseban dio koji se odnosi na psihološku potporu oboljelima od zloćudnih bolesti, mislim da je to izuzetno bitno, ali o tome ću više govoriti o pojedinačnoj raspravi.

Hvala predsjedniče. Prošli put sam zaboravila pozdraviti osim ministra i pomoćnicu, zamjenicu, pomoćnicu ministra koja nam je danas također ovdje naravno i sve uvažene kolege i kolegice. Dakle, prvo bih se zahvalila kolegi Ćeliću što je spomenuo ovu inicijativu dakle zastupnici protiv raka. I još jednom molim vas kolege da se, već ima nešto prijava, ali bilo bi dobro da se u što većem broju angažiramo i da se kao i Europskom parlamentu i mi iskažemo u tom dijelu djelovanja. Evo, ja se još jednom zahvaljujem kolegi Ćeliću. Dakle, izražavam zadovoljstvo Kluba SDP-a što je Nacionalni strateški okvir za borbu protiv raka konačno danas na dnevnom redu naše sjednice. Jer dozvolite mi da vas podsjetim unatoč tome što je 2009. godine Hrvatski sabor donio Rezoluciju o zloćudnim tumorima kojima se obavezao da će do 2010. godine donijeti nacionalni plan i program borbe protiv raka do danas ovaj strateški okvir nije bio donesen. Zašto nam je potreban Nacionalni strateški okvir protiv raka? Zato da se iznađu, unaprijede rješenja za smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka. Zato da se postigne napredak u rješavanju problema na području borbe protiv raka i poveća stopa proživljavanja u Hrvatskoj. To znači uvođenje multidisciplinarnosti, poboljšanja organizacije onkoloških institucija i njihovo osnaživanje, ali prvenstveno ulaganje u primarnu i sekundaru prevenciju i ulaganje u znanje. Ulaganje u dijagnostiku i uvođenje inovativnih vrsta liječenja. Osiguranje kontinuirane kontrole kvalitete svih aspekata onkološkog liječenja i uvođenja informatizacije kliničke, informatičke kliničke baze podataka o oboljelima odnosno praćenje ishoda. Jer nacionalni plan za borbu protiv raka treba definirati i organizirati mrežu onkoloških ustanova i zdravstvenih djelatnika, poboljšati i ujednačiti kliničku praksu u cijeloj Hrvatskoj. Osigurati dostupnost inovativnih terapija, mogućnost te definirati i uvesti sustav kontrole kvalitete ishoda liječenja. Još jednom bih naglasila potrebu provedbe ove strategije što bržem saživljavanju sa praksom. Veliku pažnju treba usmjeriti na razvoj onkološke mreže, potrebnu brigu za svakog pacijenta, omogućiti mu liječenje najbliže njegovom domu. To je tendencija i EU u novom programu vezanim uz proračun EU. Preporuka je smanjiti bespotrebna putovanja koja opterećuju bolesnika, a i njegovu obitelj jer ako ste bolesni i nemoćni, a živite od svoga rada vrlo brzo postat ćete i siromašni. Ja bi, ja ću o mreži nekliničkih ustanova govoriti u svom pojedinačnom govoru, a sada bi se još samo osvrnula, dakle u, na razvoj znači u strateškom planu mi imamo predviđen znači broj radioterapijskih uređaja 3,5 uređaja na milion stanovnika. To je znatno manje nego u EU gdje je to 5,3 uređaja na milion stanovnika. Broj bolesnika nažalost raste. Imamo velike opterećenja na regionalne centre odnosno KBC-ove na radioterapijske uređaje koji se zbog toga vrlo često i kvare. Radioterapija se moraju razvijati i u drugim centrima i to svakako moramo imati na umu. Bolesnici teško dogovaraju termine, moraju organizirati smještaj tijekom liječenja i vrlo često se tijekom započetog liječenja po nastanku kvara moraju ga prekinuti i ponavljati cijeli proces praktički od početka. Također se nadam da se provedbom ovog nacionalnog plana poboljšati i ujednačiti praksa, klinička praksa u čitavoj RH.

Hvala vam gospodine predsjedniče sabora. Poštovani gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege, evo čuli smo već da smo dugo čekali da Nacionalni strateški okvir proti raka do 2030. godine ugleda svjetlo dana. Hrvatska je u ovom trenutku jedina zemlja EU koja još nije usvojila Nacionalnu strategiju protiv raka, ali obzirom da će se uskoro nadamo se usvojiti mi svakako pozdravljamo donošenje strategije i njezinu što bržu implementaciju u praksu. Cilj ove strategije je poboljšanje zdravlja građana tijekom cijelog života, smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka te produljenje i povećanje kvalitete oboljelih od raka u RH na razinu zapadnoeuropskih zemalja. Stoga bih naglasila važnost nacionalnih programa ranog otkrivanja raka koji moraju obuhvatiti i motivirati što više stanovnika jer znamo da je prevencija i dalje alat broj jedan u smanjenju broja oboljelih i umrlih. U vrijeme pandemije smanjeno je provođenje nacionalnog programa, smanjena je dostupnost zdravstvene zaštite za ne Covid bolesnike i pitanje je kakavim ćemo brojkama glede mortaliteta i morbiditeta svjedočiti kada prođe ova korona kriza. Ministarstvo i Vlada svakako će trebati napraviti jasan plan i strategiju kako će se sve odgođene pretrage, pregledi i operacije nadoknaditi. Zakidanje zdravstvenih djelatnika na plaći i nedovoljno nagrađivanje svih u sustavu, a osobito onih na prvoj liniji borbe zasigurno nije dobra poruka i motivacija, pa se nadamo da će ministarstvo svakako poraditi na tom. Potrebne su i korijenite sustavne promjene vezane uz poboljšanje uvjeta život, kvalitetniju prehranu, edukaciju o zdravim navikama od malih nogu, edukaciju i motiviranje građana za odgovornost za vlastito zdravlje i zdravlje bližnjih. Nužno je rano otkrivanje, dostupna i točna dijagnostika, multidisciplinarno liječenje svakog pacijenta, dostupnost kvaliteta suvremenih postupaka i metoda liječenja, stalna kontrola kvalitete onkološkog sustava, praćenje ishoda liječenja, funkcionalna palijativna skrb. U nastavku bih ukazala na razmišljanja specijalista onkologa. Što se tiče nacionalne onkološke mreže o čemu smo već razgovarali i o čijem se formiranju govori više godina, stav svih onkologa iz općih bolnica je da ta mreža ostane ista kao sada, barem kao sada i većina kolega iz kliničkih centara je istog mišljenja. Bilo je govora o potrebi akreditacije centara, no to još nije definirano pa obzirom da gospodin ministar nije stigao odgovoriti na ono moje pitanje nadam se da će se malo i detaljnije osvrnuti oko akreditacije. Ukidanjem pojedinih centra smanjila bi se prava bolesnika na jednaku skrb u svim dijelovima zemlje. Brojne su studije pokazale da su kvaliteta života bolesnika, pridržavanje protokola liječenja te ishod liječenja obrnuto proporcionalni sa duljinom putovanja. Putovanje od 80 km u nekim studijama navedeno je kao granica nakon koje se navedeni aspekti dramatično pogoršavaju. Slijedeće je pitanje onkoloških timova. Potrebno je i manjim centrima koji nemaju sve potrebne timove omogućiti primjenom telemedicine prezentaciju bolesnika na virtualnim timovima što je i navedeno u strategiji što je svakako dobro. Uspostavljanje multidisciplinarnih timova u svim ustanovama u kojima se provodi onkološko liječenje važno je ne samo unutar pojedine ustanove već je potrebna dobra koordinacija između manjih ustanova i regionalnih centara, ali i točno definirana vertikala i prema tercijarnim ustanovama kako bi se bolesnicima omogućilo što brže dobivanje termina za liječenje. Naravno važna je i središnja ustanova koja bi imala jasan zadatak koordinacije i implementacije svih ovih ključnih zahtjeva za učinkoviti program kontrole raka. Nadalje, onkolozi u općim bolnicama zalažu se da se omogući primjena imunoterapije najčešćih tumora i u općim bolnicama. Imunoterapija danas ulazi u primjenu u gotovo svim tumorskim sijelima. Tu smo već napravili pomak tako da je uz odobrenje klinika sada moguć nastavak imunoterapije u općim bolnicama pa vjerujem da će se to i nastaviti. Glede terapije, kemoterapije uključujući i posebno skupe lijekove obzirom na sve više oboljelih od malignih bolesti koji zadovoljavaju postojeće kriterije HZZO-a ne bi trebalo biti ograničenja u limitima za navedenu terapiju po ustanovama jer prema dosadašnjoj praksi kada se prijeđe dodijeljeni limit HZZO-a ostalo ide na trošak ustanove. Dakle, takva praksa se ne bi trebala više događati. I u zaključku mi svakako podržavamo donošenje Nacionalne strategije za rak i nadamo se da će se skrb za onkološke bolesnike poboljšati u svim segmentima koji se navode u strategiji.

Poštovani predsjedniče sabora, uvaženi ministre sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, rak unatoč velikom napretku znanosti i medicine i dalje ostaje jedan od vodećih javnozdravstvenih problema kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Prema najnovijim podacima, već je bilo o tome danas ovdje riječi, broj oboljelih u svijetu povećao se za 2,7 milijuna novih slučajeva te 1,3 miliona smrti u 2020. godini. Kod nas u Hrvatskoj drugi najčešći uzrok smrtnosti nakon kardiovaskularnih bolesti i odgovoran je za 27% smrti.

Možda uvodno par evo par riječi o Varaždinskoj županiji iz koje dolazim. Dakle, kod nas je karcinom do sada bio na drugom mjestu uzroka smrtnosti pri čemu je kod muškaraca najčešći rak prostate. Kod žena vodeći je rak dojke kao i u ostatku Hrvatske. Od ukupnog broja umrlog u Varaždinskoj županiji svaki 4 stanovnik umre od raka prema zadnjim dostupnim podacima iz 2018. godine. Kao i svaka županija i Varaždinska trudi se pružiti najbolju zdravstvenu skrb i prilagoditi svoju zdravstvenu skrb potrebama pacijenata.

Naše ordinacije doma zdravlja i liječnika koncesionara opremili smo također ugovorom iz EU fondova najmodernijom opremom i povećali dostupnost i raznovrsnost usluga s ciljem da što manji broj ljudi upućujemo u bolnice i tako rasteretimo taj sustav.

To sve naravno i dalje nije dostatno i dalje potrebe postoje, ali je u ovom trenutku iznad standarda Hrvatske. Poduzimamo sve što je u našoj moći kako bi prevenirali obolijevanje od raka. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provodi nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata maternice. U sklopu također europskih projekata organizirani su i besplatni preventivni pregledi dojki za muškarce, organiziramo dakle cijeli niz onih aktivnosti i događanja kako bismo i tu posebno zahvaljujem našim brojnim udrugama koje tu volonterski vrlo aktivno sudjeluje, kako bismo što, sudjeluju kako bismo što je moguće više osvijestili naše građane ali i s druge strane optimalizirali kadrovske i tehničke resurse te na najpametniji način koristiti i vlastita sredstva ali i posebno kontinuirano, naglašavam sredstva EU. Svjesni smo kako su preventiva i rano otkrivanje bolesti dokazano najuspješnije metode u borbi protiv malignih bolesti i vjerujemo da ćemo našim aktivnosti pridonijeti smanjenju broja oboljelih i smrtnosti od raka. Nažalost unatoč velikom trudu svih zdravstvenih djelatnika u borbi protiv raka rezultati nisu tako dobri, a Hrvatska je danas je to bilo već više puta ovdje izrečeno, jedina zemlja EU koja još nije usvojila Nacionalni strateški okvir za borbu protiv raka i nakon 11 godina zaista je krajnje vrijeme da ga u saboru usvojimo i ja vjerujem da će to biti jednoglasno. Hrvatska je po ukupnoj incidenciji raka na razini prosjeka EU, no nažalost po smrtnosti od raka mi smo na petom mjestu iza Slovačke, Poljske, Cipra i Mađarske. I iz toga bi se možda moglo zaključiti da Hrvatska zaostaje u liječenju raka, ali da bismo mogli pouzdanije odgovoriti na ovakva pitanja te planirati odgovarajuće akcije za poboljšanje situacije potreban je upravo ovaj Nacionalni strateški okvir protiv raka kojeg danas odnosno danas raspravljamo, a uskoro donosimo. Riječ je o detaljno razrađenoj strategiji s preciznim rokovima i financijskim planovima u čijoj izradi je sudjelovalo preko 100-tinu domaćih i inozemnih stručnjaka za rak, a koja donosi reforma unutar 5 podsustava onkologije. Dakle, njena će implementacija svima uključenima u borbi protiv ove opake bolesti od prevencije, ranog otkrivanja pa do uspješnog liječenja pružiti precizne podate o tome gdje u tom sustavu nastaju problemi i što točno u procesima treba mijenjati kako bi naši rezultati bili što bolji. Naime, poznato je kako već boljom prevencijom se može spriječiti od 30 do 50% malignih tumora, a otkrije li se dovoljno rano rak je danas u mnogo slučajeva izlječiva bolest. Ova strategija oboljelima donosi jasan put kroz zdravstveni sustav i upute kome se javiti u kojoj fazi bolesti što je iznimno važno, a istovremeno zdravstvenom sustavu nosi smanjenje troškova. Naime, prema riječima gotovo svih stručnjaka iz ovog područja mi trenutno ne znamo točno što naše brojke pokazuju gdje točno leži uzrok naših problema, pa onda naravno ne možemo i znati trošimo li novac namijenjen onkologiju učinkovito. U proračunu za iduće 2 godine osigurana su sredstva za provedbu i nikakva odgoda u donošenju ove strategije ne dolazi u obzir jer bi zaista bilo jedno potpuno nepotrebno gubljenje vremena. Ono što je nadalje iznimno važno je činjenica da usvajanjem ove strategije dolazimo u poziciju da možemo koristiti europske fondove koji su namijenjeni borbi protiv raka što do sada nije bilo moguće. Ako sve to skupa stavimo u kontekst aktualne pandemije za koju ne možemo u ovom trenutku znati koliko će dugo trajati i kada će završiti naravno da ne smijemo dozvoliti da Covid-19 postane jedina briga i jedina preokupacija našeg zdravstvenog sustava. Oko onkološki pacijenti jedna su od najranjivijih skupina za zarazu virusom, a prave posljedice pandemije u onkologiji tek se očekuju jer naravno o tome je danas već više puta bilo ovdje riječi, potpuno je jasno da se manji broj ljudi odlučuje na preventivne preglede. Sve ovo nas tjera da se tom problemu okrenemo sa puno više pozornosti, a imamo mogućnost u narednim godinama preokrenuti sliku stanja i naša obveza je da to učinimo. Vjerujem da nam je svima jasno kako se protiv bolesti koja odnosi ponajveći broj ljudskih života u Hrvatskoj više ne možemo i ne smijemo neorganizirano boriti.

Pred nama je nadalje još ogroman posao u pripremi i provođenju ove strategije kako bi poput nekih zemalja pametnim organizacijskim promjenama napravili iskorak u smanjenju smrtnosti i time godišnje spasili više tisuća života. Kao što sam već rekla nacionalnim strateškim okvirom obuhvaćene su sve faze suzbijanja raka od primarne prevencije, ranog otkrivanja, točne dijagnostike, dostupnosti adekvatnih postupaka i terapija pa sve do palijativne skrbi u Hrvatskoj koja nažalost još uvijek nema svoje pravo, a neophodno i iznimno važno mjesto u sustavu. Nadam se da će se primjenom ovog okvira napraviti značajan pomak i u tom zanemarenom segmentu brige o oboljelima o kojem se u Hrvatskoj premalo govori, a posebno je važan za oboljele od malignih bolesti. Govorila sam o tome na početku i u replici ministru, dakle do 46.000 pacijenata godišnje treba određeni oblik palijativne skrbi, a naši postojeći centri i bolnički kapaciteti u tom smislu su potpuno neadekvatni i brojem i kvalitetom. Mi smo dakle u Varaždinu europskim sredstvima, to je bio jedan od prvih projekata u ovom mandatu županijske vlasti izgradili dakle najsuvremeniji palijativni centar u Hrvatskoj u ovom trenutku. Njihovi kapaciteti su, njegov kapacitet je 90 kreveta i ima 50 posebno educiranih sestara i specijalizirane liječnike te najmoderniju opremu. No pritisak na taj centar je strahovito velik tek nešto više od 1/3 pacijenata je iz Varaždinske županije svi ostali su iz ostalih dijelova Hrvatske tako da tu zaista postoji potreba da se ide u smjeru izgradnje palijativnih centara.

Tu je naravno odgovornost i prije svega na županijskim sustavima, to nije samo nadležnost ministarstva, ovo je u potpunosti dakle bio županijski projekt, da prijavljuju takve projekte i da krenu izgradnji tih centara regionalnih ili županijskih. Zaključno, dakle obzirom na visoku smrtnost svima je jasno kako je borba protiv raka nacionalno, strateško i sigurnosno pitanje. Prema ovim statistikama dakle svaki 3 stanovnik ove zemlje u jednom će trenutku oboljeti od ove bolesti i zato je važno da ovaj strateški okvir usvojimo. Zdravlje ljudi nikada nije trošak i stoga vas još jednom evo sve pozivam da jednoglasno usvojimo ovaj, ovu strategiju što je moguće prije kako bi ona i krenula u realizaciju. Zahvala svima koji su sudjelovali u izgradnji ovog opsežnog i zaista kvalitetnog dokumenta.

Gospodine ministre sa suradnicom, svi ovdje prisutni sigurna sam da poznajemo nego tko je bolovao od karcinoma ili tko još uvijek boluje. To su naše sestre, braća, roditelji, poznanici, stari, mladi svejedno i zato ovo pitanje nikako ne može biti politički ili stranački obojeno. Sigurno da je ovo pitanje nadstranačko i sigurno da je od strateške važnosti. Zapravo ova borba protiv rata, protiv raka jeste sigurnosno pitanje i zahtjeva konsenzus svih nas. Bez obzira na to što se ovo pitanje tiče svih nas nekako podsvjesno svi mislimo ma se baš meni dogoditi, neće se baš nekom mom bliskom dogoditi, međutim uprkos napredovanju, strelovitom napredovanju medicine i posebno usuđujem se reći i medicine u RH u kojoj djeluju svjetski poznati stručnjaci, uprkos tome dijagnozu malignih bolesti dobije 24.000 ljudi, umre njih 14.000 i možda zapravo i netko od nas prisutnih boluje od raka a da to ovog momenta niti ne znamo. Upravo zbog navedenih brojki kako bi prikazali ozbiljnost ove teme važno je reći da u jednoj godini izgubimo grad veličine Metkovića, Virovitice ili Samobora. Zapravo kada to ovako plastično osvijestimo ostanemo zapravo svjesni ozbiljnosti ove teme o kojoj upravo tako treba ozbiljno i kao što sam rekla nadstranački i govoriti. Prije par dana raspravljali smo o utjecaju korona virusa na socijalnu skrb kroz Zakon o socijalnoj skrbi i tada sam govorila o eventualnim učincima korona virusa na socijalnu skrb i na kako će to zapravo utjecati na ustanove socijalne skrbi. Isto tako ovog momenta možemo govoriti iz perspektive onkoloških bolesnika kako će zapravo se korona virus odraziti na njih, a odražava se svakodnevno i iako postoji zaista snažna borba svih u zdravstvenom sustavu da upravo onkološki bolesnici dobiju adekvatnu brigu, postavlja se pitanje šta je zapravo sa preventivom, koliko zapravo nas odgađa neke preventivne preglede upravo zbog situacije sa korona virusom. Često smo u zadnjih nekoliko mjeseci imali priliku i slušati o tome šta se događa sa onima koji su se izliječili ali ipak trebaju još uvijek kontrole. O tim utjecajima korona virusa na naš zdravstveni sustav tek ćemo govoriti i tek ćemo moći nešto kroz izvjesno vrijem o tome konkretnije reći i nadam se da podaci koje tada budemo imali kao važeće da neće biti strašni, ali doza opreza ipak treba postojati i treba misliti o tome. Istini za volju podaci o preživljavanju pokazuju da se RH nalazi na samom dnu ljestvice države EU, među 5 država s najgorom stopom preživljavanja i zato kažem da smo ovu strategiju trebali donijeti, trebali smo je donijeti jučer, trebali smo je donijeti prije 5 godina, trebali smo je donijeti mjesec dana nakon što smo ušli u EU jer zašto bi naša država bila jedina koja je ne posjeduje. S druge strane moramo biti svjesni da donošenje ove nacionalne strategije, zapravo sam čin njenog donošenja neće iskorijeniti rak, ali će smanjiti negativne trendove i posljedično spasiti određeni broj ljudi. Strateški cilj ovog nacionalnog okvira je poboljšanje zdravlja građana tijekom cijelog života, smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka te produljenje i povećanje kvalitete života oboljelih od raka u našoj zemlji na razini zapadnoeuropskih zemalja, to je ono dakle što očekujemo od ove strategije. Ponovit ću, a već sam i rekla da nekad brojki postanemo svjesni tek kada plastično prikažemo kroz konkretan primjer tako da reforme predviđene predmetnim dokumentom unutar 5 podsustava onkologije, primarnoj i sekundarnoj prevenciji, dijagnosticiranju, liječenju, palijativnoj skrbi u narednih 10 godina mogu spasiti grad veličine Karlovca. I ja ću se pridružiti grupi onih koji se zahvaljuju ljudima koji su učestvovali u donošenju ovog nacionalnog strateškog okvira. Njena implementacija će utjecati na živote svih nas. Predviđanja su da će skoro 5.300 osoba u RH neće oboljeti od karcinoma, 7.000 dodatnih pacijenata će preživjeti, a u populaciji će se ostvariti dodatne godine života. I ono što je najvažnije u ovoj strategiji to je da će pacijentima biti pokazan vrlo jasan put kroz zdravstveni sustav, kome i u kojoj fazi treba da se obrate. Zdravstvenom sustavu će donijeti smanjenje troškova jer dakle izbjeći će se nepotrebni pregledi, a državi će dugoročno smanjenje incidencije raka kroz preventivne mjere koje su ovom strategijom predviđene. Upravo zbog svega navedenog Klub zastupnika SDSS-a će bezrezervno podržati vašu strategiju, a ujedno će se i pridružiti inicijativi koju je ovdje spomenuo uvaženi kolega Ćelić da se osigura besplatan prijevoz svim bolesnicima koji, malignim bolesnicima sa malignim bolestima dakle koji moraju putovati na terapije. Hvala.

Poštovani gospodine predsjedajući, poštovani gospodine ministre, jučer smo na saborskom Odboru za zdravstvo puno detaljnije govorili o ovoj problematici i već je predsjednica odbora vas izvijestila da je tamo jednoglasno dogovoreno da se ovaj dokument podrži i to je već više govornika prije mene kazalo. Međutim, ja ću sebi dozvoliti da skrenem pažnju na par stvari koje mislim da su bitne. Maligne bolesti su poslije kardiovaskularnih bolesti najčešći uzrok smrti u RH, čuli smo da preko 14-15.000 naših sugrađana svake godine umire od malignih bolesti. Od kardiovaskularnih bolesti svake godine umire oko 24.000 naših sugrađana i ono što je jako bitno Vlada RH je donijela i ministarstvo resorno je donijelo svojevremeno strateški plan za liječenje i prevenciju kardiovaskularnih bolesti i napravljena je mreža odnosno mogućnosti zbrinjavanja takvih bolesti na razini cijele Hrvatske i poslije toga smo imali evidentan rezultat odnosno puno veće, puno bolje preživljavanje takvih bolesti. Ja bi rekao da mi u Hrvatskoj ovu strategiju čekamo 30 godina i neosporna je da je tu velika zasluga ministra, ja mislim da ne bi trebalo biti u ovom trenutku nitko sarkastičan i nitko prozivat zašto nismo napravili to ranije. Ja bi rekao mnogi ste ovdje sjedili zadnjih 30 godina, neki skoro pa toliko, pa ste imali priliku pitati sve dosadašnje ministre zašto to nije napravljeno. Današnji ministar Beroš je zadnja osoba koju bi trebalo pitati zašto smo čekali to 30 godina.

Temeljem toga da se dijagnoza postavlja što ranije sa takvim pacijentima se može postići i adekvatna i najbolja terapija u trenutku kad bolest nije uznapredovala. To je jako važno za siromašne zemlje kakva je RH jer pacijenti kod kojih se na vrijeme otkrije maligna bolest, kod kojih se otkrije maligna bolest koja nije uznapredovala najjeftiniji su troškovi liječenja takvih bolesnika. U samom dokumentu definitivno je postavljeno da su to ciljevi rano postavljanje dijagnoze, izbor terapije, ono što se vrlo rijetko u Hrvatskoj govori, a ovdje se govori o ishodu liječenja i planiranju troškova i sve to zbirno kad gledamo možemo reći da to vodi jednom uređenom sustavu. I mi smo s ovim dokumentom definitivno dobili jedan uređeni sustav u zdravstvenom sustavu u RH. Osim opreme i edukacije o kojoj se ovdje govori, ovdje se govori o jednom silno važnoj stvari koju svi liječnici koji rade u tom sustavu će odmah prepoznati, a to je multidisciplinarni pristup liječenju bolesnika od maligne bolesti. Ja ću malo sebi dati pravo da privatiziram, nije to revolucionarno, ja u tom sustavu radim zadnjih 30-tak godina, a profesor koji me uveo u taj sustav prije 40 godina je napravio multidisciplinarni centar u Vinogradskoj bolnici koji se bavi i sami ministar je imao priliku biti dio toga sustava i zna ga jako dobro iz Vinogradske bolnice i mi smo tamo referentni centar za endokrinološku onkologiju, profesor Sekso je prije 40 godina napravio jedan takav sustav i ja kao mladi liječnik kad me poslao u London kod profesora Besera pitao me odaklen, iz Zagreba, kako vi radite endokrinološku onkologiju, kad sam mu objasnio da na način kako mi radimo to znači da pojedine liječnike struke dođu na jedno mjesto i na tom jednom mjestu razgovaraju sa pacijentom, a ne da on mora ići na 10 mjesta, tada institucija svjetske medicine i endokrinologije mi je rekao, a što vi tamo u Zagrebu prtljate kako sad 10 liječnika vodi jednog pacijenta, ja sam bio mladi, neiskusan to sam odšutio nisam imamo vjerojatno ni hrabrosti se tome suprotstaviti, ali je simptomatično to da nakon 7 godina ja sam ponovo bio u Londonu tada je bio šef Grosman, on i dana danas je institucija svjetske endokrinološke onkologije i on je mene pitao, odaklen sam, kažem iz Zagreba, ajde kolega pokazat ću vam i vodi me i kaže evo vidite ovako mi radimo.

Opet sam bio malo stariji, ali ne dovoljno star, a vjerojatno ne dovoljno ni bezobrazan da mu kažem poštovani kolega ili profesore moj profesor Sekso je to prije 10 godina uveo u Zagrebu i mi tako liječimo naše pacijente godinama. Tako da Hrvatska ima svoju tradiciju u interdisciplinarnom pristupu liječenju bolesnika s malignom bolesti, ali dobro, ovo je sada zaokružena priča na razini cijele Hrvatske i ja to definitivno pozdravljam. Ja ću reći ministru nekoliko stvari koje mislim da treba voditi brigu da bi se mogle donositi strateške odluke, a to je da naša statistika u medicini, budimo pošteni pogotovo mi koji smo liječnici ovdje u sali nije baš najpovjerljivija, nije baš najtransparentnija. Mi kad našeg pacijenta ministre ispisujemo iz bolnice ako on ima uroinfekt, ako ima dijabetes melitus i ako ima nekakav tumor mi ćemo napisat da on ima dijabetes zato što dijabetes donese 12-11.000 kuna i šifrirat ćemo ga u stvari krivo. To radimo zato što smo prisiljeni odlukama HZZO-a i nekim drugim administrativnim odlukama da takvog pacijenta na taj način šifriramo. Temeljem toga mi imamo krive baze podataka i srećom postoje uređene baze podataka kao što je recimo Njemačka i Engleska, a mi smo naš centar za endokrinološku onkologiju je dio njemačkog registra za endokrinološku onkologiju na što sam ja osobno posebno ponosan jer smo jedini iz Hrvatske koji smo se uspjeli ubaciti da možemo naše pacijente registrirat u taj registar bez da tražimo nekakvu posebnu dozvolu. I ono što je bitno što mi se čini da je ovdje prepoznato, ali možda nedovoljno naglašeno. Zdravstveni novac u siromašnim zemljama kakva je Hrvatska mora biti usmjeren u one, ona područja u one sustave gdje se taj novac može najbolje iskoristiti. Moje osobno mišljenje da se novac može najbolje iskoristiti, netko je o tome govorio, u neposrednoj blizini života liječnika, a prije svega tu mislim na primarnu zdravstvenu zaštitu. Jedna kuna, jedan EUR-o ili 1 dolar uložen u sustav primarne zdravstvene zaštite se višestruko može bolje iskoristiti nego jedan dolar ili kuna uložen u veliki sustav KBC-a. I osim toga kroz taj sustav pacijent ima sigurno veću mogućnost doći do svoje dijagnoze. Ovdje govorimo isključivo o dijagnostičkim postupcima. Ono što je posebno još važno, ja bi htio naglasiti da je potrebno, a dijelom je to u dokumentu napisano, da je potrebna senzibilizacija javnosti, edukacija pacijenata, to je nešto silno važno, jednako onoliko koliko je važno uložena svaka kuna u zdravstveni sustav. Edukacija pacijenata je nevjerojatno važna, a s druge strane važna je i edukacija medicinskih sestara i liječnika. Pravljenje standarda, da u svakom dijelu Hrvatske se na isti način i da istom dostupnosti pacijent može pristupit liječniku, sustavu i liječenju svoje bolesti. To je jako važan javnozdravstveni problem jer se tu govori o racionalnoj potrošnji novca. Ja ću reći da bi Klub Domovinskog pokreta definitivno podržao ovaj dokument i da želimo da bude jednako tako kvalitetna kasnija razrada tog sustava u bolnicama, ambulantama, primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao što je napravljeno u samom pisanom obliku dokumenta. Gospođa Dalija Orešković, predstavit će stav o ovom Prijedlogu Nacionalnog strateškog okvira protiv raka, stav Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Uvaženi zastupnici i zastupnice, mnogi kolege koji su govorili prije mene istaknuli su da je Hrvatska jedina članica EU koja još nema Nacionalnu strategiju borbe protiv raka, dvojimo se jesmo li ju trebali donijeti jučer ili prije 30-tak godina. Ja smatram da je puno važnije od dana ili datuma godine kada smo strategiju donijeli kakva je njezina kvaliteta i što će se dogoditi nakon toga. Spomenuli smo i podatak da godišnje u Hrvatskoj od raka umre oko 14.000 ljudi, to bi zapravo značilo da smo u posljednjih 10-11 godina od posljedica raka i smrtnih slučajeva izgubili jedan grad veličine Splita. To je ono što je zastrašujuće nad čime bi se trebali posebno zapitati. Službenih podataka nema, ali procjene udruga kažu da samo ove godine i to tijekom pandemije od raka u Hrvatskoj je umrlo 7.000 ljudi. Da nema drugih razloga samo ovi podaci bili bi dovoljni da dam punu podršku usvajanju jednog strateškog dokumenta i pozdravljam činjenicu da je u njegovoj izradi sudjelovao velik broj stručnjaka koji su doista dali kvalitetan doprinos. To se vidi po sadržaju detektiranja problema u čitavom našem sustavu kroz svih ja ću ih navesti kroz 5 ključnih područja kojom se ova strategija bavi. No žao mi je što su tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću neke od primjedbi i vrlo, vrlo opsežnih komentara primjerice onih koje je dala Hrvatska liječnika komora, komentarima je to vladajućih bilo primljeno na znanje. Mislim da su i oni argumenti koji su istaknuti kroz provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trebali biti uvaženi u puno većoj, puno značajnijoj mjeri. Nešto treba reći i o onkološkim pacijentima za vrijeme ove pandemije. Dakle, sve upućuje na to da će brojke slijedeće godine biti značajno veće. Pojavit će se veći broj novootkrivenih slučajeva karcinoma i to u uznapredovaloj fazi zato što nema preventivnih pregleda proteklih mjeseci odnosno ima ih značajno manje nego što ih je bilo u usporedivom razdoblju prošle godine. Ljudi općenito izbjegavaju ići na preventivne preglede jer se trenutno boje da će kao osobe sa većim faktorom rizika doći do nekakve zaraze Covidom. To govori nešto drugo to govori i dodatan je zapravo pokazatelj narušenog povjerenja u sustav, u stožer i u mjere. To također znači da nismo na adekvatan način komunicirali sa onkološkim pacijentima ili sa potencijalno rizičnim pacijentima od toga da dodatno obole i nismo ih uvjerili da se sustava adekvatno pripremio da obavi sve svoje kako preventivne, dijagnostičke, a tako i druge zdravstvene zadaće u odnosu na ovu skupinu. Ako pogledamo statistike vidjet ćemo da zapravo od rizika novog obolijevanja od neke vrste karcinoma u Hrvatskoj se zapravo nalazi svaki 3 stanovnik. Kod muškaraca je najčešći rak pluća, dok žene najviše obolijevaju od raka dojke. Smatram da smo se posebnim uzročnicima i rizičnim faktorima specifično za ove vrste oboljenja trebali posebno posvetiti i dati im nešto malo više pažnje u analizi, međutim to se nije dogodilo. Glavni problem i glavni nedostatak ove strategije je to što se nedovoljno bavi samim sustavom. Dakle, razlog zbog kojeg smo mi u borbi sa karcinomima najlošiji u Europi proizlazi iz loše osmišljenog i loše organiziranog zdravstvenog sustava. Time se ova strategija ni na koji način ne bavi i bojim se da bi se moglo dogoditi ono što se događa i sa većinom naših strategija, a to je da ostanu neprovedene. Dakle, do sada smo ih donijeli otprilike 150 što cjelovitih, što sektorskih, gotovo niti jedna nije provedena ne dokraja, niti, niti blizu onome što je sama ta strategija u svojim deklariranim ciljevima nekad vrlo dobro detektiranim problemima htjela postići. E sad kada bi ovu strategiju kratko trebala sažeti, ja bi ju podijelila u možda 3-4 glavna područja. Dakle u prevenciju bilo da je ona primarna ili sekundarna, u dijagnosticiranje, tu bi posebnu pažnju nešto više rekla ako ću stići o genetskom testiranju, genetičkom testiranju i savjetovanju, zatim o samom liječenju koje traži multidisciplinaran tim i u posebno važnom području kirurgije i onom četvrtom psihološkoj i općoj socijalnoj potpori. Svakom od ovog područja treba dati nešto više na važnosti, ali kako bi ukazala gdje je zapravo problem, najveći problem naših strategija i što nedostaje da bi zaista ovo bila jedna od onih koji će ne samo biti usvojena nego doista ispuniti očekivanja onih koji je toliko dugo čekaju, leži u slijedećem. Dakle, kolegica Natalija Martinčević je rekla da ova strategija sadrži rokove, ova strategija zapravo prave rokove nema. Rok nije kad se kaže što Hrvatska želi postati do 2030. kakva je naša vizija, to nije cilj. Rokovi bi bili kada se recimo sažmu pojedini ključni problemi kao što je to zakašnjela dijagnoza te posljedično kašnjenje početka liječenja, nedovoljna dostupnost optimalnih dijagnostičkih postupaka, nepridržavanje standardiziranih protokola za dijagnosticiranje te praćenje učinaka liječenja, neracionalno korištenje postojećih limitiranih resursa. Dakle, to je sažetak problema, na te probleme mi detektiramo nekakvih 15 aktivnosti, sve odreda su one aktivnosti koje je sama struka predložila kao one koje bi trebalo provesti i ja se s time slažem. No gdje je problem? Kad primjerice kažemo definirati optimalne algoritme za dijagnostiku i praćenje liječenja za najčešće vrste raka, sa da dalje ne čitam, navodi se nekoliko dionika to su Ministarstvo zdravstva, HZZO itd., itd., no ne kaže se koja institucija na sebe preuzima obaviti konkretnu zadaću i u kojem roku. Smatram da bi ne samo ova nego sve strategije koje Hrvatski sabor usvaja trebale biti koncipirane tako.

Dakle, struka liječnička je tu dala svoje, ali nedostaje onaj politički i organizacijski faktor koje vlast treba preuzeti na sebe i rasporediti konkretne zadaće na konkretna tijela u konkretnim rokovima i tako treba izgledati svaki strateški dokument jer se jedino na temelju takvog dokumenta može pratiti vrše li javnopravna tijela svoju zadaću onako kako se to on njih očekuje i traži i jedino tako mogu predstavnici kako političkih stranaka tako struke, zainteresiranih udruga, medija i općenito javnosti pratiti pridržava li se država preuzetih obaveza, vrši li vlast zadaću onako kako je to preuzela odgovornost na sebe i obećala kada se za tu istu vlast i borila. Smatram da se ovi nedostaci ne mogu nadomjestiti u naknadnim provedbenim aktima jer to onda samo stvara pomutnju i zbrku i od jednog nedovoljno razgrađenog i nedovoljno pripremljenog sustava imamo to da ćemo od jedne strategije koja svoju viziju protežu na sljedećih desetak godina imati stalno nekakva krpanja i zakrpavanja, a ne nešto na što ćemo se svi moći pouzdati kao na dokument koji će eto barem za jednu vrstu oboljenja napraviti jasan i konkretan precizan plan i onda pratiti jesmo li u borbi sa karcinomom ostvarili ikakav kvalitetan napredak.

gospodine ministre, zastupnice i zastupnici. Borba protiv raka po svim je mjerilima nacionalno strateško i sigurnosno pitanje, a s obzirom na covid krizu postaje još veći izazov ali se ne smije dopustiti da ta covid kriza postane jedina briga i preokupacija zdravstvenog sustava. Ovo je prilika da svim zdravstvenim djelatnicima zahvalim na požrtvovnosti i nadljudskim naporima koje ulažu kako bi svima onima koji trebaju zdravstvenu skrb tu zdravstvenu skrb pravovremeno i kvalitetno osigurali. Maligne bolesti drugi su najčešći uzrok smrtnosti. Odgovorne su za čak 27% smrtnih slučajeva u Hrvatskoj. Uzimajući u obzir navedene podatke, specifičnu povijesnu i emocionalnu istinu o raku i činjenicu da pogađa gotovo sve hrvatske obitelji rak je javno zdravstveni i društveni problem. Tome može posvjedočiti svatko od nas čiji su najbliži oboljeli od raka i koji se svakodnevno bore sa tom opakom bolešću. Nacionalna strategija protiv raka predstavlja i model istinske i prijeko potrebne reforme zdravstvenog sustava u kojoj je sudjelovalo preko stotinu domaćih i inozemnih stručnjaka za rak. Obuhvaćene su sve faze suzbijanja od primarne prevencije, ranog otkrivanja, točne dijagnostike, dostupnosti adekvatnih postupaka i terapija, pa sve do palijativne skrbi a koja u Hrvatskoj još uvijek nema svoje neophodno i važno mjesto u sustavu. Usvajanjem Nacionalnog strateškog okvira protiv raka Hrvatska će doći u poziciju za korištenje namjenskih EU sredstava za borbu protiv raka koja bi značajno pomogla u realizaciji ciljeva, uspješnoj borbi protiv raka, te značajno boljim ishodima liječenja onkološkim pacijentima. Kada sam 2002. godine kao jedna od najmlađih zastupnica ušla u Hrvatski sabor jedna od prvih inicijativa koje sam tada dobila od jednog oca kojem je umrla kćerka je da nešto hitno treba poduzeti za rano otkrivanje raka dojke, jer je prema njegovim riječima tada godišnje umiralo više od raka dojke nego što je poginulo branitelja u Domovinskom ratu. To je bio frapantan podatak koji me je totalno potresao i zajedno sa udrugama radila sam na osvještavanju javnosti o ranom otkrivanju raka dojke i drago mi je da su u međuvremenu doneseni ne samo taj Nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke već i onaj za otkrivanje raka grlića maternice, raka debelog crijeva, raka pluća, a što ujedno jesu najčešći oblici raka kod naših građana. Liječenje većine oblika raka je uspješnije ako se rak dijagnosticira na vrijeme u ranom stadiju i zato su ovi nacionalni programi izuzetno važni. No, potrebno je informirati javnost o ranim simptomima i znakovima raka i osposobiti liječnike da pravilno dijagnosticiraju te simptome što je moguće ranije. Jedan od važnih problema sustava onkološke skrbi jest spor i nepovezan dijagnostički proces. Nakon upućivanja na dijagnostičku obradu pacijenti se suočavaju sa problemom nedovoljne i neravnomjerne dostupnosti optimalnih dijagnostičkih postupaka kako sa vremenskog stajališta, tako i sa stajališta kvalitete a to je u okolnostima borbe sa koronom unatoč svim naporima koji se ulažu dodatno otežano. Do 25% pacijenata se potencijalno krivo liječi zbog neadekvatne radiološke obrade, dok se u isto vrijeme brojni pacijenti bez potrebe upućuju na pojedine pretrage. Stoga je nužno uočene probleme otkloniti, a ovu strategiju što prije provesti u djelo. Među mjerama koje se spominju u strategiji u smislu prevencije raka i poboljšanja kvalitete života spominje se i provedba mjera porezne politike u svrhu unapređenja prehrane što posebno pozdravljam. To podrazumijeva dostupnost, raspoloživost, prihvatljivost zdravijih prehrambenih proizvoda, povećanje dostupnosti pravilne prehrane u objektima javne i društvene prehrane. Za to se ustrajno trajno zalažem. Ona će doprinijeti i snažnijem plasmanu kvalitetnih hrvatskih poljoprivrednih proizvoda na stolove naših građana. Kolegice Petir, spomenuli ste u svom izlaganju značajna EU sredstva, pratite vjerojatno i sve što se događa sa novim proračunom i novim proračunskim sredstvima na razini EU ali i svim novim fondovima koji će se osnivati. Što se tiče upravo i ove strategije ako gledamo EU fondove tu možemo podijeliti možda najviše iskoristiti sredstva vezano za primarnu prevenciju, a to je edukacija i sve što možemo možda i preko socijalnog fonda iskoristiti ali i izgradnja institucije palijativne skrbi što moramo priznati da i je veliki problem u RH. I neke institucije koje definitivno bi mogle izgraditi možda i u našim ruralnim područjima, a ne da budu samo odjeli bolnica. Pa evo, samo me zanima po vašem mišljenju koliko smo spremni, tj. koliko će biti mogućnosti da upravo iskoristimo za ovakve programe EU sredstva koja ste spomenuli. Pa moram reći da ste vi dobro u stvari determinirali gdje leži najveći potencijal i zato je jako važno da usvojimo ovu Nacionalnu strategiju koja doista precizno cilja u korijene samog problema i propisuje mjere na kojoj je radilo doista puno izvrsnih stručnjaka. No, rekla bih da osim ovog osvještavanja i ranog otkrivanja koje je izuzetno važno i želim još jednom ponoviti većina karcinoma je izlječiva ako se otkrije na vrijeme. Također je bitna i palijativna skrb, jer svatko zaslužuje dostojanstven život od samog početka pa do prirodne smrti. I tu postoji također jedan potencijal za financiranje sredstava EU. No, ja bih tu još dodala i dijagnostiku, jer vjerujem sa pametno osmišljenim programima da će se moći povući i financijska sredstva za adekvatnu dijagnostičku opremu. Nemate više replika, hvala.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovana zamjenice, poštovane kolegice i kolege. Svakako da ću se ja priključiti onima koji će izraziti zadovoljstvo što imamo pred sobom ovakav jedan značajan dokumenat i sigurno ćemo ga svi zajedno i podržati. Naravno da u toj pojedinačnoj raspravi svatko od nas dade težište na nečemu što ga možda više zanima. Budući da bi kroz ovu raspravu možda govorila neka razmišljanja koja imam osobno. Kao što je rekla kolegica Jeckov nema nikoga ovdje od nas tko nije imao prilike u užoj ili široj obitelji vidjeti bolesnika oboljelog od ove teške bolesti, a vjerojatno možda i sa aspekta nekih iskustava koje imam iz rada svoga i profesije kojom sam se prije ovog rada u Saboru bavila. Naime, ono što moramo svi skupa znati da kada se pacijent suoči sa dijagnozom ove teške bolesti sigurno da se pokrenu različiti mehanizmi u njemu kako i na koji način se suočiti s time. Već sama riječ raka ili maligne bolesti kod nas izaziva jednu strepnju, strah, pacijent proživljava i različite i uspone i padove od bijesa, razočaranja pa onda i do optimizma. Međutim, svakako da je najgora opcija odustajanje i odustajanja od liječenja svakako ne smije doći. Ali ono što bih htjela istaknuti te sve psihološke patnje ne prolazi samo on, nego i cijela njegova obitelj. Pogotovo to je izrazito teško kada oboli dijete, kada oboli partner pa zajedno drugi partner sa drugim djetetom, odnosno djecom prolazi kroz ove faze jedne teške obiteljske dinamike. Jer znamo da bolest onda smanjuje i psihološku, socijalnu aktivnost pa možemo reći i seksualnu aktivnost samog bolesnika. Ali ono što je važno istaći da je izdvojen iz svijeta rada i da financijski trpi ne samo on nego i cijela obitelj. Nekim pacijentima je potrebno vele oko 60% njih ima kojima je potrebna ta psihološka i druga potpora. Nekima je potrebna stalno tijekom cijelog liječenja. Koliko je njegovo psihičko zdravlje ovisi sigurno i o tome tijek liječenja, a isto tako važna je i potpora obitelji. Obitelj treba biti isto tako jaka i stabilna da bi mogla zajedno sa pacijentom sve ovo skupa prolaziti. I ono što sam možda u ovoj jednoj svojoj replici samom ministru rekla, mislim da je osim samog liječenja koje je izuzetno važno dijagnosticiranja i svega o čemu zaista sa stručne strane govore više i liječnici. Ovdje ima kolega zastupnika dosta o tome. Mislim da je važan i taj kraj, dostojan završetak života, dostojno umiranje. U domovima umirovljenika o kojima smo govorili imala sam prilike kao mlada socijalna radnica biti fascinirana kako, na koji način stare, iskusne sestre sa umirućim pacijentima provode te zadnje dane gdje im daju psihološku pomoć, podršku, omogućavaju duhovnu pomoć i samom pacijentu ali i njihovim članovima obiteljima. Već u toj fazi dolazi i do početka žalovanja i mislim da je to sve skupa život i da o tome treba razmišljati. Pa je na tragu bilo i moje pitanje ne samo o razvoju palijativne skrbi, nego i o razvoju tog jednog hospicija, odnosno hospicijskog pristupa. I reći ću još samo, ostalo je vrijeme nešto i o toj preventivi. Nekad smo zvali zdravstveno prosvjećivanje naroda. I ono što moram reći da kad govorimo o edukacijama zdravstvenih i stručnih drugih radnika, defektologa, socijalnih radnika, psihologa koji su jako važni zbog ovog interdisciplinarnog pristupa, o medicinskim radnicima neću ni govoriti. Oni su u stvari nosioci i okosnica svega ovog sustava. Ali moramo govoriti i o tome kako mi imamo odgovornost prema svome zdravlju kao pojedinci. Navest ću samo činjenicu da imamo u Hrvatskoj 4 nacionalna preventivna programa – rak dojke, rak debelog crijeva, otkrivanje raka maternice, prevenciju raka pluća, a da je odaziv na te pozive za preventivne preglede u postotku vrlo, vrlo nizak i da ti voucheri kako ih zovemo vrlo često završe u smeću pa i o tome trebamo razmišljati.

S obzirom da obje dolazimo iz Karlovca, malo ću vam reći nešto o statistici. Reforme unutar 5 podsustava onkologije, dakle u primarnoj i sekundarnoj prevenciji, dijagnosticiranju, liječenju palijativnoj skrbi u deset godina mogu spasiti grad veličine Karlovca. Nas obje znamo koliko ljudi živi u Karlovcu i ako u tih 10 godina uspijemo spasiti toliko života, a sigurna sam da je ova strategija početak izrade plana za odgovor na rak mislim da je važno i ovu statistiku spomenuti. Pa evo ja sam imala taj jedan pojedinačni pristup, obiteljski pristup i jasno kada se govore ovakove brojke onda su to veliki brojevi i svakako da je upravo zbog toga provođenje ovog Nacionalnog preventivnog programa itekako dobro došao i jasno nastojat ćemo svi zajedno ga i provoditi sve s ciljem da se smanji smrtnost i da imamo u svakom slučaju kod već oboljelih kvalitetu života njih i njihovih obitelji.

Da, izvolite. Znamo da je ona iznimno važna, a posebno je važna u ovom trenutku ne samo za onkološke bolesnike već i usred pandemije smo.

Ja smatram osobno da ima itekako prostora ljudi trebaju nekoga koga mogu nazvati, trebaju nekoga tko će im osigurati, omogućiti neku pomoć. Mislim da to u ovom trenutku u Hrvatskoj nije na dovoljno visokoj razini. Naravno da nije u potpunosti razvijena i sigurno su vrlo često u javnosti bili popularni hajmo reći i upute i informacije o različitim SOS telefonima koji su bili specijalizirani i namijenjeni za jedne određene svrhe, odnosno određena stanja. Mi smo u zadnje vrijeme najviše govorili o pozivu na pomoć vezano za nasilje, ali sigurno da su i zbog ovakovih potreba potrebni ovakovi razgovori. Budući smo sada u jednom novom vremenu, a i već smo se svi počeli navikavati na kontakte koji nisu bliski, nego su pomoću različitih tehnologija omogućeni i na razdaljinu. Mislim da je i to sigurno jedan od potreba koje bi trebalo usavršavati, ali ne spada sve pod ovu strategiju. I sad kao uvijek na kraju iz tehničkih razloga u video vezi replika gospodina

Istina je da smo ovaj dokument možda trebali imati davno, no nismo i ne mislim da trebamo danas sada i ovdje zapravo stavljati apostrof na to. Osobno poštujem kada ljudi pokušavaju učiniti stanje boljim pa makar to bilo i papirnato, poglavito kada je riječ o ovoj strategiji o bolesti koja nema pravila, ne veže se za godine starosti nego harači i ne pita. Nadam se da ćemo ovim dokumentom nadopunjenim amandmanima uistinu postići cilj smanjenja broja umrlih i broja oboljelih, a bilo bi i politički nekorektno ne pohvaliti … [[Govornik se ne čuje.]] hrane koju konzumira kupiti u trgovinama, te kvalitete vode iz vodovodnih sustava.

Nije se čulo, ako možete sažeti u 10 sekundi. Dakle, ne slažući se sa određenim potezima ministra vezano unutar i samog Stožera i naknade, kiki riki naknade djelatnicima zdravstvenoga sustava mislim da ovdje zaslužuje pohvalu.

Izvolite gospođo Murganić. Pa nisam ja predsjedavajući kriv. Dakle, htio sam. Gospođo Murganić, odgovorite. Pa evo, žao mi je da nisam čula cijelu repliku. Imat ćete sigurno prilike to ponoviti sada nekoj drugoj kolegici ili kolegi. Ja bih svakako se složila sa vama da je ovaj dokumenat važan i složila bih se sa vama da treba ministru bez obzira na različite probleme koji se sada su se našli u našem društvu dati punu podršku i pohvale. Jer da nemamo izvanrednu situaciju radi covid krize već bi se vidjeli uspjesi promjena koje bi ovaj ministar i njegov tim unijeli u željno očekivano u zdravstveni sustav. Pa mislim da je taj dio smo se usuglasili, a što se tiče drugog dijela replike žao mi je, možda će biti drugih prilika. Nadam se da ste zadovoljni. Pokušajte vidjeti da li možete to popraviti, a mi ćemo popraviti sada zrak u vijećnici tako da ćemo si deset minuta uzeti pauze i otvoriti prozore.

Sada je na redu gospođa Renata Sabljar Dračevac, izvolite.

Ja ću se ipak malo fokusirati, znam da je najveći inovativni dio i najznačajniji dio količina smjera, prevencije koji će bit provođen u ovom nacionalnom strateškom planu. Ali ja bih se ipak malo fokusirala na kurativu, jer sam upozorena sa terena da imamo dosta problema, odnosno dosta neizvjesnosti od kolegica i kolega iz manjih sredina. Dakle, Prijedlog nacionalnog plana protiv raka predviđa stvaranje onkološke mreže u sklopu koje bi navedeni klinički centri predstavljali osnovne točke za provođenje onkološkog liječenja. Neklinički centri također bi bili uključeni u nacionalnu onkološku mrežu. Ali tu je pitanje akreditacijskih standarda za ove nekliničke centre. Hoće li ovi centri postati sastavni dio, da li će to biti svi ili samo poneki jasno je također iz plana da bi ovlasti lokalnih centara, odnosno ovlasti će im davati, dakle nacionalni centri, odnosno hoće li aplikaciji, bitna nam je aplikacija terapije osobito moderne, nove terapije da li će oni biti, moguće se aplicirati dakle u ovim ne kliničkim centrima. Dakle, svega 30% stanovništva RH onkološku skrb i liječenje može ostvariti u svojim županijama, tj. u županijskim i općim bolnicama, dok 18% stanovništva živi u županijama u kojima trenutno nema organizirane onkološke skrbi. I mislim da bi se svakako trebalo razmišljati o tome da i te županije dobiju kvalitetnu onkološku skrb. U nekim centrima tijekom 2018. godine, znači kad ih sve zbrojimo bilo je sveukupno 36 liječnika specijalista iz različitih područja, znači onkološke radioterapije, internističke onkologije da to sad ne nabrajam. Po planu, znači projekcije za 2024. mi očekujemo da će tih specijalista biti 50. Naravno ako bi se osnovali novi centri trebalo bi biti i više specijalista. U tijeku je realizacija projekta izgradnje, dakle prema planu razvoja radioterapije Ministarstvo zdravstva je 2016. godine za opću bolnicu Zadar predvidjelo osnivanje Odjela radioterapije. U tijeku je realizacija projekta izgradnje i opremanja dnevne bolnice, Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju, dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju u koje će biti uključen prostor za radioterapijski uređaj. Ukupna vrijednost projekta gotovo 50 milijuna kuna sufinancirana je iz EU fondova za regionalni razvoj. Nadam se da će ti svi započeti projekti biti realizirani do kraja. Razvoj multidisciplinarnih timova svakako je jedan odličan način, mada mislim da je u većini centara već to imamo.

Vi dakle možete napuniti te timove sa svim stručnjacima iz, dakle iz kliničkih bolnica i onda su oni kvalitetni, kompletni i mogu raditi kompletnu terapiju što je u krajnjoj liniji i cilj. Trenutno jedna trećina bolesnika koja ostvaruje pravo na imunoterapiju putuje u matične županije, koje dakle iz matične županije moraju ići na liječenje. To je problem. Evo osobito je problem na primjer u Dubrovniku gdje pacijent u jednom smjeru putuje 230 km i toliko natrag. To izaziva veliki distres kod pacijenata i preporuka je da to putovanje nikako ne bi smjelo biti više od 80 km.

Hvala. Da vidimo kako radi tehnika.

imate repliku. Hvala vam. Evo vidite da sam promijenio poziciju obzirom da me je prekidalo. Ali ako me i sad bude prekidalo jedino što mi preostaje da se popenjem na krov kuće. No, vratio bih se onom što sam u biti i htio reći. Dakle, mislim da ministar ovdje zaslužuje pohvalu. Istina je da smo ovaj dokument mi trebali, morali donijeti već davno no nismo i ne mislim da danas, sada i ovdje trebamo stavljati apostrof na to. Osobno poštujem kada ljudi pokušavaju učiniti stanje boljim pa makar to bilo i papirnato poglavito kada je riječ o ovoj strategiji i o bolesti koja nema pravila, ne veže se na žalost ni za godine starosti nego harači i ne pita nas ništa najčešće. Nadam se da ćemo ovim dokumentom, nadopunjenim amandmanima uistinu postići cilj, a taj cilj je zapravo smanjenje broja umrlih i broja oboljelih. A bilo bi politički nekorektno barem evo ne pohvaliti ga, pa ja pohvaljujem našeg Vilija.

Ne piše u Poslovniku na žalost. Svakako vam savjetujem da odmah čim se javi drugi govornik odmah se prijavite za repliku, ali onda nastavite tamo gdje ste stali da uspijete reći sve što ste nam namjeravali reći. Da, evo ovo je stvarno sveobuhvatno, dobro. Nadamo se da će se i ove stvari u provedbenim mjerama, da će se dakle paziti na te detalje koje još nisu dobro izdefinirani i koji svakako izazivaju strah kod pacijenata i strah kod liječnika, odnosno kliničara koji rade na onkološkim odjelima.

Taj put je problematičan, izaziva smetnje kod pacijenta, a uz to vi imate uvijek na dispoziciji svog jednog onkologa.

Ne? Dobro. Sada je na redu gospodin Ivan Ćelić. Oprostite. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministri, kolegice Katalinić. Evo Nacionalni strateški okvir protiv raka ima 12 poglavlja i 143 cilja koji će doprinijeti da ishodi liječenja onkoloških bolesnika dođu na razinu iznad europskog prosjeka. Razvijen je u skladu sa važećim smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije i EU. Reforme unutar tih 5 podsustava onkologije primarne i sekundarne prevenciji, dijagnosticiranju i liječenju palijativnoj skrbi u 10 godina mogu spasiti grad veličine Karlovca. Nacrt je izradila 21 radna skupina u kojoj je sudjelovalo 250 ljudi, stručnjaka u svom području rada kao i predstavnika Udruga civilnog društva. To je važno za istaknuti. Još jednom ću istaknuti europski kodeks protiv raka, da se možda i mi malo tu podsjetimo. Ne duhanskim proizvodima, prehrana je važna, tjelesna aktivnost je važna, tjelesna masa je važna, alkohol, izlaganje suncu, zdravstvene i sigurnosne upute na radnom mjestu, sigurno okruženje u domu, žene kod dojenja i hormonalne terapije, djeca cijepljenje i preventivni programi. Sveobuhvatni pristup kroz primarnu i sekundarnu prevenciju dijagnosticiranje, plan liječenja, psihološku podršku rehabilitaciju, društvenu reintegraciju, praćenje i palijativnu skrb. Ovaj dokument garantira brzu reakciju multidisciplinarnost koja je izrazito važna, standardizaciju i najvažnije od svega provedbu kvalitete. Cjelovit, imat ćemo cjelovit i brz odgovor zdravstvenog sustava zato što će se zapravo optimizirati, standardizirati terapijski postupci. To je u medicini jako važno. Povezati i suradnja na području cijele RH. Sada imamo puno centara koji izvrsno rade, ali imamo i dijelove koji nisu uključeni u tu mrežu. O ishodima liječenja puno toga smo rekli i puno toga treba još učiniti. Ono što je isto tako važno je prikupljanje podataka u jedinstvenu bazu. Samo kada imate relevantne podatke, kada skupljate te podatke možete donositi i neke odluke. To je nešto što se mora raditi i to medicinari vrlo dobro znaju. I sad malo opet o statistici. U jednoj analizi isplativosti možemo imati dva scenarija. Jedan je da provedemo ovo, a drugi je da sve ostane ovako kao što je danas. Za 10 najčešćih vrsta karcinoma u RH rezultati analize pokazuju da će u prvom scenariju ako ovo provedemo gotovo 3500 osoba neće oboljeti od karcinoma, 7000 dodatnih pacijenata će preživjeti karcinom, a u populaciji će se ostvariti dodatnih 114 392 godine života u odnosu ako sve ostavimo kao što je bilo do sada. Ono što je još tako važno istaknuti da je ovdje onkologija stavljena kao zdravstveni prioritet. Ona mora i uvijek mora biti prioritet. Ona osigurava, to se osigurava kroz kontinuitet zdravstvene skrbi, suradnjom zdravstvenih profesionalaca, suradljivošću i odgovornošću pacijenta za vlastito zdravlje. Sada rak u Hrvatskoj oduzima 14000 života godišnje, ali osigurana su ovdje sredstva da se ovo provede što je strašno važno. Ovo je nadstranačko i nadpolitičko pitanje, stoga se nadam da ćemo mi saborski zastupnici istinskim konsenzusom ovom Nacionalnom strateškom okviru protiv raka dati jedinstvenu potporu bez obzira iz koje političke opcije dolazili. Na taj način ćemo spasiti uvijek nekome dragi ljudski život.

Smatram da je ova strategija dobro napisana, samo me strah da ne ostane mrtvo slovo na papiru kao i brojne druge strategije i zakoni kao na primjer osobama sa invaliditetom, pa se te njihove što je napisano na papiru ništa, pa na kraju imamo probleme.

Imamo jednu bolnicu. Davao sam amandmane. I ne samo to, primarnoj i zdravstvenoj zaštiti u Splitsko-dalmatinskoj županiji u Domu za zdravlje jednostavno sve dijagnostike su toliko uništene da čak iz Makarske za izvadit krv moramo slati u Kaštela 100 km u laboratorij da dobijemo nalaz i slične stvari koje se ne smiju događati. Također, morao bih napomenuti da evo rekao sam da se hvalila Vlada da će za branitelje, hrvatske branitelje koji su bili 1800 dana više u ratu. 2014. je tešku bolest obolio. Nikad ga nitko nije nazvao iz ministarstva bez obzira ili hrvatske Vlade po pitanju što je dobio tešku bolest. Znači, nemojmo dozvoliti da ljudi nemaju ista prava ili u Sinju ili u Dalmatinskoj Zagori ili u Imotskom ili u Gorskom kotaru. Doslovno ponavljam.

Dozvolite da idemo odmah dalje, pa da vi imate repliku? Dozvolite da idemo odmah dalje a da vi imate repliku. Izvolite. Kolegice Bujević, strategija za onkološke bolesnike je napisana. Pohvaljujemo ljude koji su dali veliki trud. Međutim, što je na papiru napisano na žalost u RH se ne primjenjuje. Imamo Ustav gdje se kaže da svi moramo imati jednako pravo na zdravstvene usluge. To nije točno. Puno veća prava imaju ljudi koji žive u Zagrebu i bliže Zagreba.

Znači osnovni dijagnostički pregled nemaju žene mogućnosti u tim područjima. Znači, previše imamo papira, a u realnosti ništa ne prenosimo i to je ogroman problem. Poštovani kolega Bulj, svi oni koji su izrađivali ikada strategiju i sudjelovali u samoj izradi dokumenta znaju da iza ovog dokumenta slijedi dodatni dokument koji govori o akcijskoj provedbi plana protiv raka. Stoga slažem se sa vama i upravo je nakana ovog strateškog okvira da se donesu i mogućnosti svima koji ne žive u velikim centrima kao što ste sami rekli da imaju kvalitetniju i bolju zdravstvenu zaštitu. U prvoj svojoj rečenici je rekla da imamo akcijski plan. Ljudi doslovno i žene umiru u redovima da dođu do osnovnog pregleda ultrazvuka dojke u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Brige župana, dožupana, zastupnika. I čak i ne podržavaju amandmane, ne podržavaju amandmane o tome. Ima opomenu. Pustimo. Imate opomenu, a možete si je sami dati ako hoćete, već znate to [[Upadica Bulj: Priznajem opomenu.]] Dobro, idemo dalje. Izvolite. Predsjedavajući htio bih samo napomenuti, istaknuti povredu Poslovnika zastupnika gospodina Bulja. Povreda članka 238. Pa u jednom momentu čak i napada gospođu zastupnicu Grbu-Bujević, a s druge strane iznosi čiste neistine da ljudi umiru u kolonama, žene umiru u kolonama. Možda je u njega kući drugačije, u županiji našoj nije tako. I vi ste imali repliku. I sada idemo dalje. Replika gospodin Ćelić. Poštovana zastupnice Grba-Bujević spominjali ste različite tipove prevencije. Kada govorimo o primarnoj prevenciji, dakle najpreventabilniji uzrok preuranjene smrtnosti i pobola u svijetu je pušenje, također alkohol i tu apsolutno treba raditi na promicanju zdravih stilova života. A kada govorimo o tercijarnoj prevenciji dio koji se tiče na ublažavanje boli je nešto što je iz vaše anesteziološke struke i tu je Hrvatsko društvo za liječenje boli, dr. Fingler, docent Radoš. Mene zanima kako vi vidite, dakle doprinos anesteziološke struke u tercijarnoj prevenciji kada govorimo o kroničnim nezaraznim bolestima naročito o zloćudnim bolestima.

I kroz tu specijalizaciju se zapravo puno posvećuje pažnje boli. To je napredovalo znatno u odnosu na doba moje specijalizacije. Spomenuli ste kolegicu Fingler, ali moram spomenuti primarius Persoli koja je bila zapravo idejni začetnik svih onih događaja što se boli tiče kasnije. Naravno da je jako važna prevencija boli kod malignih oboljenja, zato šta ne smijemo u današnje doba dopustiti da čovjeka bilo što boli. Ne mora to biti od maligne bolesti, nego i drugih vrsta boli koje imamo. Naš je zadatak kao medicinara i kao liječnika i kao sestara da puno na tome radimo.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana zastupnice istakli ste da je na ovoj strategiji radio veliki broj stručnjaka različitih specijalnosti i subspecijalnosti. Naravno bez obzira na njihove političke, svjetonazorske ili ideološka opredjeljenja. I mislim da će se to jedinstvo prenijeti i kod izglasavanja u ovom Saboru kada budemo donosili ovu Nacionalnu strategiju. Zašto to ističem? Jako je to važno. Važno je zbog toga što su ovi pacijenti isticali smo u izuzetno teškoj situaciji oni i njihove obitelji. I ako stručnjaci pogotovo u javnom prostoru iznose različita stajališta, različite pristupe i različite ideje oko liječenja to je dobar, dobar je taj sraz i rasprave o tome što je bolje u stručnom smislu. Ali tu treba biti oprezan jer to u javnom prostoru vrlo često zbunjuje ljude kojima je to itekako potrebno povjerenje u Kod izrade strategije jako je važno uključiti što više stručnjaka i što više šire zainteresirane javnosti, jer su upravo ti ljudi oni koji znaju potrebe što im treba, a ovdje s druge strane imamo stručnjake to su oni koji znaju što se može pružiti u pojedinim resorima. Zato je bezgranično važno da zapravo svi zajedno imamo isto mišljenje da nam ovaj nacionalni strateški okvir protiv raka treba, da je on dobar, da će dokument koji će proizaći iz njega a to je akcijski plan kako će se ovo provoditi. Znači iz ovoga će izaći akcijski plan kako će se to provoditi, da je zapravo to način da svim našim onkološkim pacijentima omogućimo što bolji, kvalitetniji i zdraviji u konačnici život. Poštovana kolegice, evo nadovezala bih se na vašu raspravu te naglasila kako ovaj prijedlog strateškog okvira ima tri važna smjera djelovanja a to je prvo promicanje zdravijeg načina života i prevencija štetnih životnih navika. Drugo, utvrđivanje pravovremenog zdravstvenog stanja pacijenta i treće sveobuhvatno liječenje malignih bolesti kako bi svatko kome je potrebno dobio pravu terapiju. Hvala kolegice. Poštovana kolegice da vi ste u pravu. Puno se napravilo i do sada u promicanju zdravog načina života. Sami znate da su prije nekoliko, odnosno prije par godina nije bilo toliko izražena u javnom prostoru riječ o potrebi kretanja, o potrebi aktivnosti. Jer puno je na tome radilo i Ministarstvo zdravstva kroz javno-preventivne programe koje vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Imate zdravu prehranu, ima izvrstan projekt debljine, odnosno sprječavanja debljine, ima nepušenja ali moramo na tome svi skupa još puno, puno raditi. Kolegice Grba-Bujević vi ste između ostalog govorili o značaju preventivnih pregleda, pa ja bih tu također istakla da su hvale vrijedni nacionalni programi za rano otkrivanje raka debelog crijeva koji obuhvaća osobe starije od 50 godina, a kod žena iznimno bitan i značajan Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke koji obuhvaća žene starije od 40 godina. I ovom prilikom bih pozvala sve naše sugrađane da se odazovu tim pozivima jer pregledi spašavaju živote. Upravo tako. Lijepo je to što ste spomenuli u svojoj replici, ali moram reći da je zaista malo je zabrinjavajuće slab odaziv na preventivne preglede. Tome i mi kao saborski zastupnici možemo dati svoj veliki doprinos promocijom takvih programa, ne samo odazivima nego širenjem dobre riječi da preventivni programi spašavaju živote jer je to stvarna istina. Ja mogu na svom primjeru reći da jedan preventivni pregled je danas zapravo omogućio da sam živa i sa svojom obitelji. Hvala lijepa. Uvažena kolegice, evo ja ću ovu minutu izdvojiti kako bih samo spomenula brojne slučajeve karcinoma specifičnih samo za žene kao što je karcinom dojke što čini četvrtinu svih slučajeva raka u Hrvatskoj i rak vrata maternice što čini 9% slučajeva raka u Hrvatskoj. Ova strategija je odlična stvar. Dugo smo je očekivali.

To pokazuju relevantna istraživanja medicinske literature. Stoga je na nama svima zaista za raditi iskreno i otvoreno podržati ovaj Nacionalni strateški okvir protiv raka i puno na njemu raditi zajedničkim snagama. Hvala lijepa. Poštovana kolegice, ja mislim da nije uopće upitno hoće li oporba podržati ovu strategiju. Ja mislim da je sasvim jasno i nakon ove rasprave, iz svega da ćemo podržati. Svi se slažemo da je potreban konsenzus, ali ne samo konsenzus po pitanju raka, nego po pitanju cijelog zdravstva. Govorili ste o poboljšanju uvjeta života, pravilnoj prehrani itd. No, ne provodi se dostatno. Jedno je teorija, jedno je praksa. Tako da recimo za problem šećerne bolesti, vjerojatno ste upoznati sa tim da gotovo 20% proračuna HZZO-a ide na liječenje šećerne bolesti, odnosno zbrinjavanje a da čak 48% ide na liječenje komplikacija. Tako da ovo je kvalitetan dokument što se tiče Strategije za borbu protiv raka, ali vidjeti ćemo kakva će biti implementacija u praksi. Jedan preventivni program Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govori, zove se zapravo Zdravo živjeti. On uključuje senzibiliziranje od dječje dobi pa na dalje kako se treba pravilno hraniti. Vi kao internista, a i ja nešto znam o tome dijabetes nastane zapravo, najčešće nastane nepravilnom prehranom koju sami proizvedemo, sami doprinesemo tome da dobijemo dijabetes. Na te stvari možemo utjecati. Stoga treba razvijati i dalje te preventivne programe. Ne treba to gledati pesimistično, nego treba gledati optimistično, a u tome svi mi možemo dati svoj doprinos. Hvala predsjedavajući. Da mogu osobno dao bih opomenu predsjedavajućem. Poštovana kolegice Grba-Bujević ja bih zaključio sa jednim važnim pitanjem pa bih volio evo da i vi kažete nešto o tom pitanju te eventualnoj strategiji koja je ozbiljno pitanje za demografsku sliku naše Hrvatske. Ali mislim da ima utjecaja i po pitanju samog razvoja karcinoma, a to je definiranje parametara hrane koju konzumiramo i možemo kupiti u trgovinama, te istovremeno kvaliteta vode iz vodoopskrbnih sustava. Jer osim porasta broja onkoloških bolesnika napomenuo bih izrazito povećanje broja neplodnih parova u RH. Nisam uspio shvatiti što ste rekli na početku, ali nemojte ponoviti jer opet neću shvatiti nego ćete mi reći kada ćete se vratiti zdravi u Sabor. Može?

Eto preostaje mi reći da se nadam da će svi podržati ovu strategiju. A kao što su svi rekli, jako sam se obradovala tome da je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku jednoglasno podržao ovaj Nacionalni strateški okvir protiv raka i da zapravo svi imamo puno posla. Samo ako zajedničkim snagama prionemo kao i inače u životu, tako ćemo dobiti dobre rezultate. Eto sad ja izrekla svoje. I želje svima u izolaciji da se vrate što prije. I sada nemate više replika. Hvala.

Ja ću se, kao što sam i rekao kratko osvrnuti na onaj dio koji se odnosi na psihološku potporu, rehabilitaciju i reintegraciju onkoloških pacijenata. Prošlogodišnje ispitivanje na globalnoj razini koje je uključivalo 4000 ispitanika koje je provele … [[Govornik se ne razumije.]] internacional nevladina organizacija sa sjedištem u Bruxellesu pokazalo je da 7 od 10 oboljelih od zloćudne bolesti je trebalo psihološku potporu bilo tijekom, bilo nakon skrbi o raku. 34% onih kojima je trebala psihološka potpora, ta psihološka potpora je bila nedostupna. 41% nije dobilo nikakvu informaciju od njihovog liječničkog tima gdje mogu dobiti tu psihološku podršku, dakle u nekoj organizaciji civilnog sektora ili u nekom psihološkom centru. Psihološki distres je čest među oboljelima od raka. To su najčešće manifestacije u vidu procesiranja informacija, žaljenja zbog odluke o izboru liječenja. Pacijenti neki misle da ih se nije dovoljno pitalo o tome koju odluku izabrati vezano za izbor liječenja i naravno strah da će se vratiti rak. Na žalost u RH oboljeli od zloćudnih bolesti nerijetko ostanu bez posla i ti financijski problemi su nešto što zasigurno povećava psihološki distres. Kada govorimo o raku kao i o covidu, dakle najčešće prvo mislimo na tjelesne simptome, ali osim tjelesne komponente, osim tjelesnog aspekta važne su i druge dimenzije. Dakle i na početku i tijekom i nakon liječenja i na žalost i u terminalnoj fazi ti psihosocijalni aspekti, duhovni aspekt o čemu je zastupnica Murganić govorila kod osoba koje su u fazi umiranja su nešto što je izuzetno bitno kako za njih same, tako i za članove njihovih obitelji. Na žalost imamo situaciju koju svakodnevno susrećemo da oboljeli taji da ima zloćudnu bolest čak i unutar svoje obitelji, pa tako i prema vani. I zapravo on se nalazi u situaciji dvostruke stigme, dakle stigme koju nosi bolest raka i stigme koja je odraz emocionalnog stanja u kojoj se ta osoba nalazi. Zato je izuzetno važno da dođemo do te razine da sa osobom koja boluje od zloćudne bolesti razgovaramo o njezinim emocijama. Na Medicinskim fakultetima u posljednje vrijeme sve više kolegija koji se odnose na komunikacijske vještine, između ostaloga nije jednostavno imati vještinu kako priopćiti lošu vijest, a nakon priopćenja loše vijesti kako u drugoj fazi razgovarati o vlastitim osjećajima i za to nije nužna stručna procjena ili nije nužno da se u tom trenutku razgovara sa psihologom ili sa psihijatrom. To može biti i netko tko je nama blizak. Ima naravno puno prostora i vjerujem da će ovaj strateški okvir biti jedan važan dokument koji će unaprijediti kvalitetu života oboljelih od zloćudnih bolesti, ali ovdje ću kratko spomenuti jedan dobar primjer kliničke prakse koji se odnosi na kliničke smjernice na onkoplastičko liječenje raka dojke. U tom rehabilitacijskom timu bi trebao biti psihijatar i psiholog, dakle u prvom dijelu tog protokola je važno identificirati emocionalno najvunerabilnije bolesnice, to je inače opet vezano i za probir one rizične skupine osoba koje mogu imati zloćudnu bolest. Tako i ovdje je važno identificirati emocionalno najvunerabilnije bolesnice. Postoje točno razdoblja kada je taj emocionalni distres veći. U drugom dijelu protokol definira rehabilitaciju kao proces oporavljanja. Dakle, to je jedan dugotrajni proces u kojem je psihološka potpora kada govorimo o kvaliteti života [[Upadica: Hvala.]] osoba sa zloćudnom bolesti vrlo važna. Prva replika, a povreda Poslovnika gospodina Kujundžića.

Ne, ne čuje se više i to vas spašava od opomene. Ne čuje se više, pa, ne čujemo ništa. Hvala lijepo. Uvaženi kolega pandemija je promijenila živote svih nas, a onda možemo si misliti koliko je ona dodatno utjecala na onkološke pacijente. Vi ste u vašoj raspravi rekli da postoje pokazatelji da 7 od 10 pacijenata treba psihološko savjetovanje. Svi mi koji smo se susretali u svojim obiteljima sa ovom zloćudnom bolesti znamo koliko je psihološka podrška, ali i podrška obitelji bitna. Ali tu psihološku podršku ne trebaju samo pacijenti, ponekad je ona potrebna i cijelo obitelji. Poštovana kolegice Maksimčuk, slažem se s vama i više je puta spomenuto danas da je zloćudna bolest, bolest u kojoj je zahvaćena čitava obitelj i zato je važna psihološka potpora. Postoje grupe samopotpore, dakle za osobe koje boluju od neke maligne bolesti, ali isto tako grupe samopotpore i za članove njihovih obitelji. Dakle, ta psihološka procjena ona je nužna nakon što smo se suočili sa dijagnozom i čitavo vrijeme tog terapijskog procesa se, je potrebno svako određeno vrijeme raditi određenu psihološku evaluaciju. Ono što bih rekao da su sada te terapijske intervencije dosta razvijene i u online modalitetu što je onda dobro jer nažalost znamo da je situacija Zagreba i ostalih dijelova Hrvatske ipak po pitanju [[Upadica: Hvala.]] jednakopravnosti različita. Kolega Ćeliću danas ste istaknuli da je ovaj Nacionalni strateški okvir u borbi protiv raka nešto što je nadstranačko, nešto što je nadpolitički i da ste uvjereni, a i ja sam također uvjeren da ćemo taj dokument usvojiti ovdje velikom većinom da ne kažem konsenzusom. Međutim, kad govorimo o malignim bolestima svjesni smo da postoje različiti čimbenici koji uvjetuju pojavu malignih bolesti, bilo da je riječ o obiteljskoj anamnezi, da je riječ o genetskim predispozicijama, da je riječ o stilu života u smislu pušenja, alkohola, pretilnosti itd., izloženost radijaciji, Svjetska zdravstvena organizacija je procijenila da se do 50% malignih bolesti može spriječiti. Mene zanima upravo kroz ove prevencije, prije svega primarnu prevenciju, ali i sekundarnu i druge što se to u Hrvatskoj čini, što se još može napraviti prema vašem mišljenje? Poštovani zastupniče Begonja, primarna prevencija bojim se da u Hrvatskoj na tom području trebamo najviše raditi, ali ne samo zdravstveni sustav. Mi možemo razvijati različite preventivne programe koji su potrebni od najranije životne dobi, ali ne može zdravstveni sustav sam na sebe preuzeti tu odgovornost. Postoje zavodi za javno zdravstvo koji su prvenstveno kao dio zdravstvenog sustava usmjereni na prevenciju, ali vi ste gradonačelnik, važnost lokalne zajednice je izuzetno bitna, ne samo u obilježavanju javnozdravstvenih manifestacija recimo kao što je mjesec borbe protiv raka, tu je, jedinice lokalne samouprave su vrlo bitne, međutim zajedništvo sinergija između jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija itekako može dati svoj doprinos u primarnoj prevenciji. Hvala potpredsjedniče. Kolega Ćeliću istaknuli ste važnost upravo psihosocijalnog i duhovnog aspekta ove same strategije što je normalno vezano i za vašu ekspertizu.

Kada zbrojimo broj pacijenata i njihove obitelji koje su vezane i opterećene bolesti raka dolazimo do brojke od 800 tisuća ili čak milijun ljudi povezani sa bolesti raka.

Hvala predsjedavajući. Poštovani zastupniče Bačiću, da ne bi ispalo da je sve ono što je nekako iznad standarda u Zagrebu locirano Klinički bolnički centar Split i Klinika za onkologiju radi uistinu sjajan posao i ima i uključen taj psihoonkološki tim. Ovdje je vrlo važno da ta psiho edukacija ide u dva pravca. Znači psihoedukacija prema pacijentima i članovima njihovih obitelji, evaluacija u smislu da se procijeni jesu li potrebne neke kratkotrajne ili dugotrajne intervencije. Psihoterapija, grupna psihoterapija tu i kognitivno bihevioralna daje najbolje rezultate, ali ono što je puno također jednako bitno to je edukacija zdravstvenih djelatnika jer nažalost zdravstveni djelatnici koji dolaze iz ovog somatskog aspekta puno puta nisu dostatno educirani da dobiju dovoljno informacija i da shvate koliko je bitna za kvalitetu života njihovih pacijenata ta psihološka potpora. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče, evo sama dramatika kroz koju prolazi pacijenti i njihovi, njihove obitelji od dijagnoze do početka terapije je strašna.

Poštovani zastupniče Šimičeviću, mislim da ne možemo biti zadovoljni sa aktualnom situacijom u kojoj se nalazimo i ovaj nacionalni strateški okvir je jedan temelj, jedan kamen temeljac koji će omogući i županijama i gradovima i općinama da sukladno svojim potrebama razvijaju različite modele. Spomenu sam pitanje stigme, dakle stigma maligne bolesti, ali i stigma određenih psihičkih poteškoća koje su često puta posljedica određene psihološke prilagodbe. Važna je edukacija na tome svi moramo raditi i vjerujem da će donošenje nacionalnog strateškog okvira pomoći pri tome da i ovaj psihološki aspekt, psihološke i emocionalne dobrobiti bude bolje obuhvaćen. Kolega Ćeliću govorili ste o tome koliko je važno imati i određene sposobnosti kako bi se na pravilan način pristupilo bolesniku i obavijestilo ga da ima karcinom, jer je jako važno i za samo izlječenje da misli budu pozitivne i da se osoba što prije vrati svom nekom normalnom životu. Isto tako često se razgovara kad se dolazi na terapije o tome koliko dugo će se još živjeti umjesto o tome koliko kvalitetno će se živjeti. Pa bih voljela čuti tu vaša iskustva i preporuke koje možda možete kao liječnik izreći svojim kolegama liječnicima na koji način se ophoditi sa pacijentom i kako najbolje ga podržati u tim kritičnim trenucima. Poštovana zastupnice Petir, gotovo trećina osoba koje boluju od zloćudnih bolesti treba kontinuiranu podršku. Najčešće psihičke tegobe se manifestiraju u vidu anksiozno depresivnog poremećaja, posttraumatskog stresnog poremećaja, poremećaja prilagodbe i upravo ta vještina kako komunicirati kako doći do te razine da osoba koja boluje od zloćudne bolesti može razgovarati da je došla do takvih mentalnih kapaciteta da može razgovarati o vlastitim osjećajima je jedan korak prema naprijed kada govorimo o nekakvoj ranoj fazi. Nažalost, određeni dio bolesnika sa malignom bolesti ide prema palijativnoj skrbi i tu tema smrti, tema umiranja često puta je tabu tema i kod zdravstvenih djelatnika, zato je važan i multidisciplinarni pristup da tu budu uključeni i psiholozi i socijalni pedagozi, ali i po mogućnosti ukoliko je osoba vjernik ovisno o denominaciji svećenik ili neki [[Upadica: Hvala.]] činovnik iz određene vjerske denominacije. Hvala. Kolega zastupniče vi ste u svojoj raspravi rekli jednu rečenicu koja me potakla na ovu repliku, a to je da onkološki pacijenti često taje svoju bolest i u replici ste rekli i o stigmi. Dakle, ja bi pojednostavila dakle osjećaju jedan osjećaj možda i srama pogotovo što osim tih zdravstvenih i psiholoških problema i njihov fizički izgled je znatno promijenjen i to je nešto što ih više zatvara u kuću, onemogućava odnosno odgađa odlazak na posao u svijet rada i vrlo često je uz psihološke probleme i to jedan od razloga dužeg korištenja bolovanja iako je možda bolest već u, toliko zaliječena da bi mogao se vratiti i raditi.

Poštovana kolegice Murganić, strah je jedna normalna i prirodna reakcija svakog čovjeka pa tako i sama spoznaja da bolujete od određene maligne bolesti u velikoj većini slučajeva će producirati strah, ali taj strah može blokirat pogotovo u prvoj fazi, međutim nakon nekog vremena taj strah osobito ako se nalazite u podržavajućoj okolini možete iz negativne prebacit u pozitivnu emociju i to može predstavljat svojevrstan novi izazov. Što se tiče radnog okruženja bojim se da smo tu pomalo rigidni i ako je potrebna određena prekvalifikacija da osoba ostane radno aktivna spomenuli ste činjenicu da su to često puta dugotrajna mjesečna bolovanja, mislim da bi tu sustav trebao biti puno fleksibilniji kada govorimo o radnom sektoru. Da, ja reć da svi bolujemo od maligne bolesti jer svaku minutu starimo jel da i to je neka maligna bolest? … [[Upadica: Ne razumije se.]] Kako kome, ali međutim ovaj malo puta smo imali tako kvalitetnu raspravu. Gospodin, gospođa Renata Sabljar Dračevac. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Ćeliću slušajući vas sve više i više vidim potrebu da nam je hitno potrebna nacionalna strategija mentalnog zdravlja nacije.

Poštovana zastupnice Sabljar Dračevac, što se tiče Nacionalne strategije za razvoj mentalnog zdravlja do 2030. godine tu se u potpunosti slažem s vama, vjerujem da je ministar čuo i nadam se da će što prije ugledati svjetlo dana. Ono što znam da je bilo nekakvih problema vezanih za Zakon o strateškom planiranju i da je to sada riješeno, tako da evo kao što smo dočekali ovaj nacionalni strateški okvir po pitanju raka, slažem se da bi bilo bolje da je doneseno jučer i učinit ću sve da to čim prije dođe do primjene. Što se tiče problematike vezane uz psihološke posljedice epidemije Covida-19 tu će biti sigurno puno posla, već ga i sada ima i razvijeni su i određeni specifični programi koji su sada već u implementaciji, a dugoročno vjerujem da nećemo biti bez posla ni vi ni ja.

Jedini je problem što ste vi dio vladajuće većine pa onda ovo što govorite je pitanje sustava funkcioniranja odnosno sustavnog pristupa u zdravstvu. I moje pitanje ide za time, da li današnji zdravstveni sustav kakav ima RH može odgovoriti svojim kapacitetima na ove potrebe o kojima ste govorili? I koja su ustvari vaša rješenja jer je očito da ne odgovara sustav tome, tim problemima? Hvala, poštovani zastupniče Brumniću radim 18 godina u zdravstvenoj ustanovi u Klinici za psihijatriju Vrapče, mislim da i u ovim teškim vremenima kada je hrvatski zdravstveni sustav preopterećen pokazuje da funkcionira, on ima određene poteškoće ali on je itekako funkcionalan zahvaljujući onima koji čine taj zdravstveni sustav, dakle liječnici, medicinsko osoblje, ali i ostali djelatnici u zdravstvu i mislim da će moći na adekvatan način odgovoriti na potrebe koje budu pred nama. U ovom sazivu ima jako puno kvalitetnih zastupnica i zastupnika ponekad mi se čini da su što je sasvim legitimno prelazeći iz sektora nevladinog sektora ostali i dalje u jednom aktivističkom duhu pa onda se paušalno iznose određene kvalifikacije, a mislim da ovdje trebamo biti odgovorni i kao odgovorni ljudi kao predstavnici naroda [[Upadica: Hvala.]] slat jasne odluke i preporuke. Poštovani kolega Ćelić evo kolege su već u replikama naglasile koliko je važna edukacija opće populacije. Ja ću samo navesti jedan primjer iz prakse. Pacijent dođe na prvi pregled, liječnik postavi dijagnozu nakon patološkog nalaza, te nakon toga pacijent se više ne pojavi i ne želi liječenje jer ne shvaća kako mu to zapravo može spasiti život. Poštovana zastupnice Baradić, evo tu, tu je potrebno nadograđivati sustav kao i kod nacionalnih programa probira protiv različitih sijela raka. Mislim da tu trebamo povećati postotak ja ću vam opet iz svoje svakodnevne kliničke prakse reći situaciju. Dakle, u vremenu prvog zatvaranje koje se dogodilo u proljeće ove godine kada je zbog preporučene fizičke distance nije bilo, odnosno poprilično je došlo do restrikcija u ovim uobičajenim ambulantnim pregledima, mi smo razvili određene telepsihijatrijske intervencije i mi smo sami zvali naše pacijente. Dakle, to je recimo jedan od modela, pacijenti su to jako lijepo prihvatili. Znači ja konkretno radim s ovisničkom populacijom, oni su se prvi put susreli sa situacijom da njihov liječnik njih zove. Mislim da će trebati raditi i na tom polju. Hvala lijepa, nemate nikakvih drugih replika i sada prelazimo na iznošenje

Izvolite. Lijepi pozdrav poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine predsjedavajući, jesu li vam poznata ova imena, Martin Josip Kocijan, Krešimir Nežmah, Patrik Pavić, Dorijan Lendvaj, Vito Anić, da razumijem i pretpostavio sam da nisu pa dozvolite da vam ih predstavim. U kolovozu ove godine prva četvorica osvojila su 4 medalje na Srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi u Mađarskoj i to Martin Josip Kocijan broncu, Patrik Pavić i Krešimir Nežmah srebro, a Dorijan Lendvaj zlato. Sada su i ponovili i te sjajne uspjehe i to na Međunarodnom natjecanju Romanian Master of Informatics koje se u informatičkim krugovima smatra jednim od najtežih i najzahtjevnijih natjecanja u svijetu. Naša ekipa u sastavu Lendvaj, Pavić, Nežmah i Anić ekipno je osvojila 4 mjesto, a zlatne medalje osvojili su Ledvaj i Pavić pri čemu je poštovani mladi gospodin Dorijan Lendvaj zauzeo apsolutno prvo mjesto u konkurenciji 200 najboljih svjetskih informatičara. Gimnazije popularnog MIOC-a gospodinu Nikoli Dimitroviću. Ponosni smo mi na našu mladost, na ove momke koji su pokazali da ćemo se u budućnosti moći postaviti uz bok informatički najrazvijenijih zemalja svijeta i biti nezaobilazan faktor u kreiranju novih informatičkih i tehnoloških rješenja bez kojih nema kvalitetnog napretka naše domovine, ali i civilizacije u cjelini. Ipak moram postaviti pitanje. Što ćemo kao država učiniti da te sjajne mlade ljude zadržimo u domovini? Kako im omogućiti da nastave svoj profesionalni i ljudski razvoj u Hrvatskoj? Pogledajmo na trenutno stanje IT sektora u nas. Brojne tvrtke ostvaruju značajne uspjehe, kako na domaćem tako i na sve brže rastućem svjetskom tržištu, no moramo priznati da je za takve uspjehe primarno zaslužan osobni talent te uz njega nevjerojatna volja, upornost i želja za uspjehom pojedinaca, a ponajmanje organizirani državni poticaji ili dobro osmišljene politike. Tvrtka Infobit postala je prva domaća tvrtka koja vrijedi više od milijardu dolara. Uz nju stoje i ozbiljne tvrtke kao što su Infinum, Q softer, Im Cloud, globalno popularni Rimac automobili te još mnogi, mnogi drugi. A posebno bih istaknuo tvrtku koja je nedavno zaokupila pažnju svih nas, tvrtku Defense Code. Naime, njihov vlasnik odbio je nagradu Hrvatske gospodarske komore „Zlatnu kunu“ za najbolji poduzetnički post startup projekt uz obrazloženje da ne želi sudjelovati u ceremoniji koju organizira za njih nepotrebna organizacija, te da se ne daju kupiti kanape sendvičima i čašom pjenušca. Komora je takva kakva je, produkt je prošlosti, manjka demokratičnosti i transparentnosti. Ne zanimaju je interesi članstva nego njihovi vlastiti interesi. Žive odijeljeni od gospodarstva koje predstavljaju jer žive na bazi monopola. Bio bi red ako komora stvarno misli da vrijedi da se stavi na tržište sa ostalima.“ Tu bih vas sve u ovoj sabornici, a i hrvatsku javnost ostavio u razmišljanju kako dalje. Moramo biti svjesni da Hrvatska jest turistička zemlja i da treba na kvalitetan način spojiti poljoprivrednu proizvodnju koja će nahraniti milijune turista koji će doći do nas. Ali samo spoj znanosti i tehnologije uz kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima predstavlja jedini ispravan put prema ostvarenju obrazovane, čiste i bogate Hrvatske. Naša je obaveza i dužnost kao saborskih zastupnika je bdjeti nad budućnošću mladih ljudi koji su budućnost svih nas. Naravno ne samo spomenutih informatičara, robotičara ili programera nego i budućih sportašica i sportaša, liječnica i liječnika, automehaničara i pekara, pravnika i zidara, tesara, ribara, policajca, vojnika i još mnogih drugih koji žele živjeti ovdje i odgajati svoju djecu u stabilnoj i dobro vođenoj državi u kojoj će svojim radom moći živjeti životom dostojnim čovjeka. I za kraj, zamolio bih vas za jedan veliki poticaj. Oni se prezivaju Kocijan, Pavić, Nežmah, Lendvaj i Anić. Možemo im dati jedan veliki pljesak lijepo vas molim. [[Pljesak.]] Hvala vam.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

Znam da je to dan koji nije službeni praznik, ali to ne umanjuje njegovu važnost. O ljudskim pravima u ovoj se sabornici često govori u zadnje vrijeme praktički više nego ikad. No ne govore o njima svi afirmativno pa bih primarno njih podsjetio sa nekoliko rečenice na to zašto se uopće obilježava dan ljudskih prava i koje je njegovo civilizacijsko postignuće. Današnji datum obilježava Međunarodni dan ljudskih prava iz razloga što je to dan kad je potpisana Opća deklaracija UN-a o ljudskim pravima 1948. godine. Tada je prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu, sigurnost bez ikakvih razlika. Primarnih ideja prije 70 i nešto godina kad je taj dokumenat bio usvojen bilo je spriječiti da se strahote Drugog svjetskog rata više nikad ne ponove. Imamo sreću da pripadamo EU, integraciji koja u pogledu ostvarivanja i poštivanja ljudskih prava za sve dostigla najviše u ljudskoj povijesti. Kad gledamo našu zemlju prema javno dostupnim objavama Ured pučke pravobraniteljice najčešće osnove na temelju kojih hrvatski građani imaju pritužbe na diskriminaciju su nacionalno podrijetlo, vjera i dob i to u područjima rada, zapošljavanja, javnog informiranja i medije te pravosuđe i uprave. Kad gledamo diskriminaciju po nacionalnom podrijetlu moramo reći kako razina diskriminacije nije ista kad se gledaju pojedine nacionalne manjine. Jedan dio nacionalnih manjina na sreću živi praktički bez ikakve diskriminacije od strane većinskog stanovništva. S druge strane određene nacionalne manjine diskriminaciju itekako osjećaju. I sam pripadam jednoj od takvih nacionalnih manjina koja spada u red znatno diskriminiranih o čemu sam već i često govorio u ovom saboru. Nažalost ponekad nikakve nacionalne strategije niti ikakvi akcijski planovi ne daju dovoljno rezultate u borbi protiv diskriminacije manjinskih grupa, prije svega Srba i Roma, kao i u slučajevima diskriminacije spolnih manjina. Prije nekoliko godina jedna međunarodna organizacija izrazila je zabrinutost i zbog stanja ženskih prava u Hrvatskoj, točnije zbog zdravstvenog sustava u Hrvatskoj. Kako je navedeno sve je više ograničava pristup sigurnom pobačaju čime se krši pravo na dobijanje najbolje dostupne zdravstvene njege. Tom prilikom nametnuto je da su Romkinje i djeca pripadnici romske nacionalne manjine u najpovoljnijem položaju kad se radi o pristupu zdravstvenoj zaštiti i kao da svaki peti pripadnik romske nacionalne manjine nema zdravstvenu skrb. I svako peto romsko dijete ide gladno spavati. Određeni, nazovimo ga tako trend stagnacije razvoja sustava ljudskih prava u Hrvatskoj vidljiv je od ulaska u EU. Hrvatska je na neki način ulaskom u uniji praktički stala s unapređivanjem zakonodavnog okvira tematike ljudskih prava, a vjerujem da ne moram podsjećati da je određeni referendum napravio i korak natrag. Kada je napravljena jedna od osnovnih namjera deklaracije bila zaštititi manjine i prava onih koji u društvu imaju manju moć, ali zabrinjavajući je trend da polako zaboravljamo tu namjeru i da su manjine u današnjoj Europi sve više izloženi pritiscima. Govor mržnje je zadnjih godinu prisutniji u najvećoj mjeri nakon završetka Drugog svjetskog rata te svjedočimo širenje straha od drugih i drugačijih što je uveliko potpomognulo širenje lažne vijesti. U Hrvatskoj nažalost sve je više prisutno u sustavu zazivanje progona neistomišljenika i dok se taj progon do nedavno ograničavao mahom na osobe koje rade na zaštiti utemeljenih ljudskih prava svih građana počeo se zvati progon i onih ljudi koji nisu iz tih sfera, ali koji kažu ili naprave nešto što se kosi sa idejama određenih skupinama. Hučake poruke koje su se posljednjih godina slali u javnosti sa političkih govornica doveli su do društvene atmosfere u kojoj se normalizira isključivost. Svjedoci smo da se negativne tendencije koje za cilj imaju oduzimanje i smanjivanje prava, a kojima svakodnevno svjedočimo predstavljaju kao izraz demokratskog odlučivanja građana i građanki. No, upravo je suprotno jer demokracija ne može funkcionirati ukolko nije u stanju zaštiti one u društvu koji imaju najmanju moć [[Upadica: Hvala.]] i ne smije to zaboraviti iako je od donošenja [[Upadica: Hvala lijepa.]] deklaracije prošlo više od 70 godina. Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika. 238. ma se reagirati na gospodina Kajtazija kolegu, dva puta je spomenu Drugi svjetski rat i ništa više. Moram ga samo podsjetiti da je od '91. do '95. bio Domovinski rat, da je bilo 16.000 mrtvih i da je to jedna od nacionalnih manjina nažalost digla se protiv hrvatskog naroda.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. Temeljem inicijative za sport i zdravlja protiv korone koja je prikupila podršku 40 tisuća sportaša, sportaša rekreativaca, svih onih koji vole sport, kojima teško pada sve ono što se danas događa u sportu u Hrvatskoj. Naime, svi znamo kakva je situacija vezana za koronu. Svi shvaćamo odluke koje su morale biti donesene kako bi se ova cjelokupna situacija rekao bih ipak normalizirala i kako bi se utjecaj virusa ipak smanjio. Međutim, danas sportaši osim za klubove koji se natječu u prvom i drugom rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji, i u prvom rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini te ekipnim sportovima, te treninga i natjecanja vrhunskih sportaša dakle, sportaša i sportašica 1., 2. i 3. kategorije u individualnim sportovima svi ostali danas su u nekakvom rekao bih status quo. Trenutne mjere svi znamo završavaju, a vrlo vjerojatno će se i produžiti, s 21. 12. Pogotovo oni građani koji su rekreativci, sportaši koji drže do sporta koji vole sport, jer naravno upravo vjerojatno se neki od njih nalazi u ovih 40 tisuća potpisnika, izvjesno da će naravno korona potrajati, vrlo vjerojatno možda i do sljedeće godine. Vidjet ćemo kako će to biti s mjerama. Ali s druge strane brojne činjenice idu u prilog da bi trebali možda ipak razmislili što napraviti sa sportašima, sportašima rekreativcima i da li oni ipak trebaju na neki način biti izuzeti od ovih mjera koje su trenutačno na snazi. Ovo čisto radim i želim potaknuti ovu raspravu kako bi pronio glas upravo inicijative i svih onih koji su potpisali ovu inicijativu. Svi znamo da je sport jedan od ključnih čimbenika u borbi protiv korone. Svi zdravstveni djelatnici to potvrđuju, jer naravno bavljenje sportom diže imunitet i jednostavno jača taj imunitet i otporniji je onda svaki ljudski organizam puno više na sam virus. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje redovito bavljenje sportskim aktivnostima radi pozitivnih učinaka na psihofizičko zdravlje pojedinaca. U sportu su se i do sada primjenjivale epidemiološke mjere kojih su se sportaši pridržavali te mjesta za održavanje sportskih aktivnosti nisu bila žarišta korone barem se to tako do sada pokazalo, a neka su baš naprotiv i obrana od same korone. Sportski klubovi su spremni reorganizirati sportske aktivnosti, prilagoditi ih trenutačnoj epidemiološkoj situaciji. Primjer je recimo primjerice Plivački klub Primorje koji navodi da nemaju ništa protiv strožih mjera, da mogu raditi u manjim grupama. Na raspolaganju imaju nekoliko bazena i svi bi se mogli organizirati na način kako bi se mogli održavati treninzi i termini za treninge. Atletski klub Kvarner isto tako smatra da stadion je dovoljno velik da može koristiti primjerice za atletičare, koji ne moraju imati neke bliske kontakte. S druge strane svlačionice i sve to se može dezinficirati. Dakle, nema potrebe čak u nekim slučajevima niti koristiti svlačionice, jer nema kontakata među grupama. Sva se oprema stalno dezinficira. Iz tog razloga smatramo da u nekom sljedećem setu mjera treba ipak nakon 21. 12. razmisliti o tome da se ipak za neke sportove, recimo pada mi na pamet isto tako i tenis gdje se isto naravno bez igre parova mogu organizirati ne određena natjecanja, nego doista neki rekreativni susreti. Jer doista smatram da je to možda manja ugroza, nego da ljudi ostanu kod kuće i da se možda druže. Mislim da će na ovakav način možda je upečatljivija borba protiv korone, nego što bi to bila da ljudi svi ostanu kod kuće. Smatram da bi o tome svakako trebalo razmisliti i pridružujem se ovoj inicijativi sportaša i rekreativaca, svih onih koji vole sport koji kroz sport jačaju svoj organizam. Nije bez veze ona uzrečica „u zdravom tijelu, zdrav duh“

Izvolite.

i pratiti EU način života. A mi ne samo da pratimo nego i prestižemo. Podsjećam Slovenija 8.000 kuna prosječna plaća 95 kuna pristojba, Irska 24.000 kuna prosječna plaća 99 kuna pristojba, Francuska 17.000 kuna plaća 86 kuna pristojba, Hrvatska 6.400, 80 pristojba. Hrvatske mirovine i plaće ne mogu podnijeti europske cijene režija, pristojbi i hrane, jednostavno ne mogu. S obzirom na veliki broj stanovnika koji žive u siromaštvu RH treba uspostaviti što pravedniji pristup, mora postaviti granice ispod koje se ne može ići.

tj. predloženim zakonom koji je u javnoj raspravi o sjemenu pospješuje se tj. zabranjuje se korištenje, smanjuje se mogućnost korištenja sjemena domaćega, sjemena tradicionalnoga u proizvodnji tj. poglavito za OPG-ove, vrtove, tako a ova korona kriza umjesto da je dala bolje rezultate, drago mi je da je tu ministrica poljoprivrede vamo iza stupa da ovo čuje. Znači umjesto da smo ovu korona krizu sve manjkavosti koje imamo pospješili domaću proizvodnju, da smo poticali domaću proizvodnju jer Hrvatska nije samodostatna i sve zakonske inicijative koje sam davao u prošlom mandatu, a možemo to povezati i sa strategijom koju smo raspravljali o, strategija okvira protiv borbe protiv raka, u RH je jedan od uzroka je hrana. Hrvatska nije samodostatna, 7 dana da se zatvori granica mi ne bi imali što jesti, a 800.000 hektara imamo neobrađenog poljoprivrednoga zemljišta, 800.000 hektara.

Kad govorimo o sjemenu onda tribamo, tribam kazati da sam dao i prošli mandat evo i ovi mandat je u proceduri zabrana glifosata, korištenja glifosata tog Monsantovog proizvoda i vidimo da se i novim prijedlogom zakona o sjemenu i reproduktivnim materijalima, sadnim materijalima pogoduje Monsantu očito sponzoru ove Vlade jer Monsanto koji je stvorio sjeme koje je otporno na glifosat, a znamo da je glifosat jedan od velikih problema koji stvara ovaj potiče tumore to je otrov kojega zabranjuje, već EU o tome raspravlja, Austrija je već u Donjem domu zabranila korištenje glifosata to vam je cidokor ako znate, ima ga u više primjeraka, kad ga polijete ne postoji ništa. Ovim povodom novog prijedloga zakona koji je do danas u javnoj raspravi protive se udruge koji se bave naravno OPG-vima, ekološkom proizvodnjom i mi umjesto da potičemo banku sjemena da očuvamo našu tradicionalnu proizvodnju, a ne da uvozimo štetni GMO ja sam i dao zakon prvi koji je bio u ovome Saboru. Nitko do tada nije imao hrabrosti. U više do sada navrata je bio ovdje i nije prihvaćen. Žao mi je što od lijevih, desnih, demokršćana, suverenista nisu tada prihvatili taj moj Zakon o zabrani GMO-a, uvoza, prijevoza, sadnje i proizvodnje, i naravno trgovine. Mi imamo čistu ekološku zemlju.

Dok Europska unija ima velike sukobe lobističke da se održi glikosat, da se GMO proizvodnja potiče, a da se domaća proizvodnja uništi. Još jednom, sjeme je ključ i nacionalni interes i sjeme je reproduktivni materijal. Hvala lijepa.

Kolegice Baričević spominjali ste sve poteškoće koje nažalost oboljeli od tumora prolaze i normalno prolazile ste neke aktivnosti vezane za prevenciju ali samo liječenje. Na početku same rasprave dr. Ćelić je pokrenuo jednu inicijativu vezano za besplatan prijevoz upravo pacijenata koji se bore sa tumorom, vi dolazite s otoka, s otoka Brača znamo uz sve probleme koje upravo takvi pacijenti imaju koliko je i zapravo sami trošak liječenja i koliko je problematično upravo i ići na pojedine zahvate i koliko su udaljene bolnice, mislim da definitivno trebamo podržati takvu inicijativu, ali evo i s otoka Brača imamo dobre inicijative vezano za druge skupine i invalida i oboljelih koje mislim da možemo primijeniti na pacijente vezano za tumor.

Dotaknuli ste pitanje moga otoka s kojega dolazim primjerice istaknut ću jedan pozitivan primjer po pitanju zakona kojom se otočkoj djeci s teškoćama u razvoju i njihovoj pratnji upravo je ovdje Hrvatski sabor i omogućio se besplatan trajektni prijevoz za njihovu zdravstveno bolju skrb koja se nažalost ne može pružiti na otoku već u gradu Splitu.

Poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege, evo već neko vrijeme danas raspravljamo vezano za donošenje Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. godine i upravo je ovaj smjer rasprave koji je krenio vezano evo i za vladajuće i za oporbu, mislim da je dobar i da je ovo jedan dokument iz kojeg će proisteći mnoge strategije koje smo evo već i čekali neko vrijeme i dobro da smo usuglašeni da je dobrodošao dokument i vjerujem da ćemo u konačnici ga konsenzusom prihvatiti i donijeti idućeg tjedna u Hrvatskom saboru. Kada smo otvarali evo ja sam osobno isto razmišljao da rasprava treba biti isključivo imamo dosta ovdje i liječnika u našim redovima da će oni voditi diskurs, tako je i bilo, al mislim da definitivno je itekako bitna tema u kojoj se trebamo svi uključiti. Kada pogledamo smo brojke i Ministarstva zdravstva, ali evo i Državnog zavoda za statistiku, a da ne spominjem Svjetsku zdravstvenu organizaciju gdje vidimo određene analize i predviđanja kroz sami ovaj nacionalni strateški okvir gdje vidimo da Svjetska zdravstvena organizacija očekuje porast s 18 miliona u 2018. na 29,5 miliona novooboljelih u 2040. godini i dok će broj umrlih porasti sa 9,5 na 16,4 miliona godišnje. Kada vidimo podatke da smo na razini zapadnih i razvijenih europskih zemalja, prevelikom broju smrtnosti od oboljenja od tumora i raka i malignih oboljenja, kada vidimo da RH, al općenito i Europa kao kontinent stari i da će upravo ovi porasti doći prvenstveno zbog starenja stanovništva onda možemo i vidjeti koliko je ovaj dokument važan koliko je pohvalno da je on donesen, tj. koliko će biti pohvalo što ćemo ga ovdje donijeti i što će on sve dobro donijeti za pacijente, a ne samo za pacijente nego sveukupno za stanovništvo RH. Kada pogledamo sve segmente koje on obuhvaća same mjere, ali i ono šta je najbitnije i što itekako važno, a to je i sami ekonomski aspekt i ekonomsko planiranje Ministarstva zdrava da upravo i provede nacionalni strateški okvir protiv raka s čime pokazuje normalno i ozbiljnost ovoga dokumenta. Kao što sam napomenuo statistika i da je rak drugi najčešće uzrok smrtnosti, da je vodeći uzrok smrtnosti kod osoba mlađih od 65 godina, to su sve stvari koje nas itekako trebaju zabrinuti. Nosimo svi danas ove bedževe i dobili smo jedno pismo i koalicija udruga u zdravstvu i udruga žena oboljelih od raka, na čemu im normalno ovim putem i zahvaljujemo gdje i oni sami apeliraju koliko je bitno da usvojimo što prije ovaj dokument i kako ćemo na taj način i sačuvati i 114 tisuća, 114 tisuća života unutar razdoblja 2020. i 2030. godine i gdje nas normalno pozivaju i na jedan konsenzus i da ovo predstavlja problem kada ubrojimo 170 tisuća osoba koje su bolovale ili boluju od raka, kada ubrojimo njihove obitelji to se penje na skoro milijun naših hrvatskih građana i znamo koje to sve poteškoće donosi našim obiteljima. Kada gledamo sami dokument on je sažet kroz određene dijelova, počine od same primarne prevencije do sekundarne prevencije, ranog otkrivanja pa sve do testiranja liječenja, psihološke potpore i reintegracije onkoloških pacijenata otvorili smo niz tema koje su itekako bitne od palijativne same skrbi, ali evo i od uključenja i Europskog socijalnog fonda ali i općenito europskih fondova koji će nam itekako pomoći vezano upravo za ovaj prvi segment a to je primarna prevencija. Jer mislim da sve novce koje utrošimo u prevenciju i osvještavanje naših građana, sve će se sutra itekako isplatiti a znamo što je tumor, znamo što je rak, znamo koliko koštaju. Vidimo statistiku koliko košta jednu državu, jedno gospodarstvo upravo liječenje od takve teške bolesti. Tako da sve novce koje utrošimo u ovakve dokumente mislim da će se u konačnici itekako isplatiti. Prva je poštovane zastupnice Marijane Petir. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani zastupniče, vi ste govorili i o financijskim sredstvima koja su počesto i kamen spoticanja ako nedostaju kako bi se pružila adekvatna i kvalitetna dijagnostika i skrb za one koji su oboljeli od karcinoma i to sasvim sigurno dodanu vrijednost će dati ta europska sredstva. Ja bih rekla da ponekad se možda i nekim drugim mjerama uvođenjem malo više reda u sustav ili preventivnim kampanjama ili edukacijom koja i ne mora puno koštati može osvijestiti građane o tome kako poboljšati vlastitu kvalitetu života, boraviti više u prirodi, hraniti se kvalitetnije, birati domaću hrvatsku kvalitetnu zdravu hranu. Tako da i ove najave koje dolaze kroz nacionalni program, ali i koje je najavila Vlada RH vezano uz porezno rasterećenje upravo kada je riječ o hrani. Hvala kolegice Petir na ovoj replici. Slažem se sa vama i ja prvi zagovaram da ne trebamo se uvijek normalno oslanjati isključivo na EU sredstva, itekako nacionalna sredstva i aktivnosti koje sada provodimo i koje smo provodili posebice vezano za rano otkrivanje pojedinih vrsta rakova koji su itekako izlječivi i koje evo Ministarstvo zdravstva već dugi niz godina vodi. Mislim da su donijeli odlične rezultate. Tu definitivno moramo ako spominjemo EU pohvaliti i inicijativu naše bivše zastupnice vaše kolegice u Europskom parlamentu Dubravke Šuice vezano za inicijativu „Zastupnici protiv raka“

U Prijedlogu nacionalnog strateškog okvira protiv raka nije izostavljena ni problematika psihološke potpore rehabilitacije i reintegracije onkoloških pacijenata. Dakle, prema istraživanju oko 60% pacijenata treba barem inicijalnu psihološku podršku, a oko 30% treba kontinuiranu podršku i praćenje izraženijih psiholoških teškoća. Psihološka pomoć potrebna je i članovima obitelji osobito njegovateljima tijekom liječenja oboljelog, ali i neposredno nakon smrti u tugovanju. Potrebno je znači utvrditi načine za prepoznavanje psihološki najranjivijih pacijenata. A vi ste istaknuli isto tako kolega Bačić u vašem izlaganju da treba istaknuti osiguranje jednake dostupnosti, visoko kvalitetne palijativne skrbi kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri olakšala patnja svakog onkološkog pacijenta i njegove obitelji. Dobro je da među našim redovima, ono što sam napomenuo na početku ima nekoliko liječnika, a u ovom slučaju psihijatara. Evo i sa dr. Ćelićem smo otvorili upravo neke teme i mislim da mi tu možemo najviše pomoći. Ja namjerno nisam u svojoj raspravi ulazio u dijagnostiku liječenja i mislim da tu ministar i njegov tim najbolje znaju, ali upravo naš segment gdje možemo najviše pomoći, a to je upravo psihološka potreba, točnije i ono gdje se možemo uključiti, a to je reintegracija upravo oboljelih i onih koji su ozdravili na njihovom putu povratka u društvo, povratka na radno mjesto i sama njihova rehabilitacija koja zna potrajati. I gdje se isto vezano za psihološku i duhovnu pomoć zna dogoditi dosta problema posebice u njihovim obiteljima.

Kolega Bačić, govorili ste o ekonomskim troškovima, odnosno posljedicama koje rak ima na hrvatsko društvo. Ja sam uvijek govorio ne samo ovdje nego i šire. Dakle, jedna kuna uložena u prevenciju je pet kuna ušteđeno u sanaciji. U ovom slučaju prevencija je naravno i dio ove Strategije. To je rano otkrivanje, to je povećavanje svijesti o ranom postojanju raka, njenom ranom otkrivanju, prednostima ranog otkrivanja, nekim programima koje smo već imali do sad poput obavezne mamografije za žene određene dobi itd. Ali isto tako i onaj drugi dio o kome je govorila kolegica Petir, koji je puno širi izvan ove Strategije, a to je i promocija zdravog života, načina života, izbora namirnica itd. Hoću reći, drago mi je da strateški razmišljamo o ovom segmentu, ali trebamo strateški razmišljati puno šire i izvan samoga okvira karcinoma, odnosno raka. Hvala potpredsjedniče, hvala kolega Hajduković na replici, na komentaru. Slažem se sa vama, dobro je da smo otvorili ovdje ekonomski aspekt, jer upravo ovaj Nacionalni strateški okvir ne bi bio toliko ozbiljan dokument ako ne bi vidjeli u kojem to smjeru ide i koliko je samo Ministarstvo zdravstva odvojilo sredstava i koliko je planiralo upravo za implementaciju svih ovih mjera. Ovo su dokumenti i ovo su aktivnosti na kojima definitivno ne trebamo štedjeti. Vidjeli smo i poraznu statistiku vezano za same troškove liječenja koliko to utječe i na društvo u cjelini, i na gospodarstvo, i na poslodavce, ali i na državu kao takvu. Slažem se s vama, svaka kuna uložena u prevenciju itekako će se za koju godinu vratiti, ne samo pomoći, spasiti ljudske živote, već i pomoći državi i zdravstvenom sustavu da ne bude opterećen. Izvolite.

Hvala lijepo. Narode moj, ministar je donio Prijedlog Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. i vjerojatno to je struka napravila, dala je truda. Međutim, ja ću reći ono što mislim, ono što donosim s terena, ono što sam predlagao u Saboru. Govorimo o prevenciji kao najbitnijoj borbi protiv raka to smatram da je vrlo bitno. Govorim o pušenju i naravno da to treba upozoravati. Uvozimo 3 milijarde eura prehrambenih proizvoda, uglavnom tretiranih glifosatom i GMO proizvoda koji su ovdje puno skuplji i puno nekvalitetniji tako da hrana utječe.

I drugu stvar, pošto smo teleoperaterima oprostili u 5. mjesecu vaša Vlada pola frekvencije naknade za frekvenciju to je više stotina milijuna kuna, moramo kazati da je zračenje od baznih stanica nitko nije dokazao da ne štete, a postavljaju se gdje im god padne na pamet bazne stanice. Tako da u mome Gradu Sinju na dimnjak stare pekare. Puno djece, vrtići, škole. Na crkve stavljaju u zvonike, domove zdravlja, bolnice, ustanove i bazne stanice, a zdravstveni rizici od elektromagnetskog zračenja nikoga ne brigaju jer se tu radi o multinacionalnim kompanijama koje su naravno i moćne.

I naravno taj zakon je sada isto u proceduri koji sam dao po pitanju tih baznih stanica. Naravno da multinacionalne kompanije i svjetski interesi guraju svoju priču tiče se sjemena kao vrlo bitnoga. Od toga pola je državnoga. Samo moja i tvoja, vaša Dalmacija ministre može prehraniti 11 milijuna ljudi i 200 tisuća hektara je neobrađeno. Znači, cijela strategija nije samo slovo na papiru. Mi imamo problema, npr. Vlada se pohvalila 2016. i 2019. je 21 milijun kuna uložila za prevenciju za hrvatske branitelje koji imaju više od tisuću 800 dana i onih koji imaju 300 dana na nekakav raspored, a evo nedavno je poznati hrvatski branitelj i humanist i koji je vodio brojne akcije prikupljanja sredstava Kristijan Petrc čovjek koji je bio u Specijalnoj policiji cijeli rat je rekao koji je obolio 2014. od teške bolesti nitko ga nikada iz ministarstva nije zovnuo i brojne druge branitelje na pregled. Brojni su i umrli, nitko ih nikada nije zovnu tako da nije dovoljno „mrtvo slovo na papiru“ Još jedna vrlo bitna stvar. Farmaceutska industrija ministre. Zanima me, mi znamo da lijekovi koštaju na tržištu i da je to borba na tržištu. Međutim, zbog čega u Hrvatskoj nije legalizirano, a znamo da se kupuje na crno i koristi na crno ulje od marihuane? Zašto to na crno ljudi kupuju, a potrebe su značajne? I znamo da je marihuana u zdravstvene svrhe da je to prirodno. Ja znam da se to radi, pa znate i vi, zna svatko da se to radi. Međutim, farmaceutska industrija gura svoje proizvode. Tako da što se tiče te strane molio bih vas da u strategiji razmislite o tome vrlo bitnome aspektu, a ne samo pogodovanje farmaceutskim industrijama. Imao bih još dosta toga kazati, nezadovoljstvo poglavito o organizaciji domova zdravlja koji služe samo županima da bi uhljebljavali svoje činovnike, a o tome vi dobro znate.

O tome je govorila također kolegica Petir. Rekla je da dio prevencije nije samopregledavanje, pregledavanje, rano otkrivanje raka itd., nego izbor zdravih namirnica, zdrav život itd. Ja bih rekao da je to već i gospodarsko pitanje jer si mnogi naši građani ne mogu priuštiti izbor zdravih namirnica ekološki proizvedenih, vrlo kvalitetnih, nego se zbog neimaštine moraju odlučiti za ono što je loše i nije toliko zdravo.

Po meni da je ona široka. Ona ne može biti samo propisana u ovom zdravstvenom smislu. Imamo brojne druge zakone, čimbenike ministarstva od Ministarstva poljoprivrede koji bi moralo napokon podijeliti poljoprivredno zemljište, poticati ekološki uzgoj i da se hranimo zdravom hranom. Naravno da je to bitno i za naš turizam, jer jednostavno mi nikada više nismo uvozili prehrambenih proizvoda uglavnom štetnih koji zasigurno potiču tumor i povećanje broja tumora ako je ta hrana tretirana ili taj proizvod tretiran glifosatom koji je vrlo opasan i sve se države uglavnom bore protiv toga, a uvozimo od svinjetinje i ne znam čega.

Svakako na početku bih volio pozdraviti donošenje Strategije. Donosimo je tek sad. Trebali smo je donijeti, jučer, prekjučer, možda prije par godina. Ali bolje je sad, nego nikad. Donosimo je u jeku jedne velike pandemije, koju smo evo svi vrlo svjesni, a ja možda ponajviše. Ali ono što želim reći ne možda pandemija ne u tom smislu, ali pandemija raka postoji duže, i ona je trajna, i ona će trajati i nakon završetka ove pandemije i postojala je i prije i zbog toga je jako bitno da se za nju pripremimo, da razmišljamo strateški, da omogućimo i našim sugrađanima koji imaju tu nesreću da obole od raka što veću mogućnost oporavka odnosno što veće šanse za oporavak, uspješno i efikasno liječenje. Volio bih da smo je donijeli ranije, ali naravno da ću pozdraviti i podržati donošenje ove Strategije. Ja bih se također još jedanput zahvalio svima koji su sudjelovali u njezinom donošenju, odvojili svoj dio vremena i drago mi je da konačno o nekim problemima pa evo koji su vezani u ovom konkretnom slučaju za zdravstvo promišljamo strateški. Jer nedostatak strateškog promišljanja je ono što nas košta. Košta nas novaca, košta nas vremena, košta nas na kraju na žalost i u ovom slučaju ljudskih života i sudbina. I zbog toga mislim da ovo treba biti samo jedna prva zapravo u nizu strategija koju ćemo donijeti recimo Hrvatska do 2030. godine koja će se odnosi ne samo na segment zdravstveni dakle borbe protiv raka, nego i na razvoj zdravstvenog sustava, njegovo očuvanje i poboljšanje, ali i sto tako i gospodarske aspekte, socijalne i sve druge aspekte našeg društva o kojima trebamo razmišljati strateški. Iz rasprava koje su do sada bile u ovome domu mogli smo čuti da je ovo zapravo iako se na oko radi o jednoj relativno suženoj strategiji, suženom polju razmišljanja i promišljanja recimo to tako, zapravo se radi o puno kompleksnijem području koje obuhvaća puno više, nego što bi čovjek na prvi pogled rekao. Dakle, ne samo zdravstveni sustav, ne samo organizaciju obrade i pristupa pacijentima koji su onkološkim pacijentima, nego i šire a to je način života, to je edukacija o prevenciji, to je podizanje svijesti o prednostima ranog otkrivanja raka, načina života, izboru namirnica, bavljenje tjelesnom aktivnošću itd. Dakle, to zadire i u obrazovni sustav, i u gospodarstvo i u gotovo sve segmente društva. Prema tome, osim što mi je drago što strateški promišljamo po ovome području, volio bih vidjeti strategije koje ćemo donositi i po drugima koje se odnose i na ovu tematiku kao takvu odnosno posredno će je dotaknuti neizbježno, ali ne i sve druge. I zaključno mi dozvolite da se nadovežem na još jedanput na ono što je kolegica Petir rekla. Dakle, ako potičemo naše sugrađane da biraju zdrave namirnice ekološki proizvedene namirnice, kvalitetne namirnice tada moramo imati na umu da su to u pravilu i skuplje namirnice. Prema tome, ovo je i gospodarsko pitanje. I razvoj gospodarstva je sigurno nešto što će pospješiti i naše uspješnije nošenje sa rakom. U svakom slučaju podržavam donošenje ove Strategije. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Pa dragi kolega, razumijemo vaš problem sa COVID-om s obzirom da vi sada sami imate to iskustvo oboljelog i nadam se da će vam simptomi biti što manje izraženi odnosno da ih uopće nećete imati. Mogla bih se složiti s vama da su nam te strategije toliko potrebne, ali i potrebne su nam i zbog toga da bismo mogli poboljšati i naše gospodarsko stanje. Jer ako imamo ne samo zdravstvene strategije sa tim strategijama moći ćemo aplicirati na ponuđena sredstva iz europskih fondova. Dakle, što prije što više strategija. Ipak mene zanima koja je po vama najznačajnija strategija koja bi se trebala sada donijeti.

Hvala vam na brizi i vjerujem da ću uspješno preboljeti i pobijediti ovaj virus. Što se tiče vašeg pitanja, pa definitivno najbitnija strategija koju sada trebamo donijeti je Nacionalna razvojna strategija koja će nam omogućiti povlačenje novaca iz višegodišnjeg financijskog okvira. Ali ona se zapravo samo treba nadovezivati odnosno okrupnjivati naše nacionalne strategije. I slažem se s vama da pitanje zdravlja je i gospodarsko pitanje jer vidite da nam je recimo sustav testiranja na COVID efikasniji puno ljudi bi pri samom razvoju simptoma znali jesu li COVID pozitivni ili ne i shodno tome bi mogli nastaviti raditi ili ne. Slično je i sa rakom naravno iako je to puno teža i opakija bolest i vjerujem da ako postavimo sustav da bude efikasniji da će i gospodarski rezultati naravno i oni humani, ali gospodarski biti puno veći. Repliku ima poštovani zastupnik Bulj. Što se tiče prevencije složio bih se s vama da je hrana, prehrana vrlo bitna i poticanje domaće ekološke proizvodnje što u Hrvatskoj nije primjer kako oni koji su u Europskom parlamentu, tako i u Hrvatskom saboru nisu baš da su nešto zagovornici domaće proizvodnje po pitanju zabrane GMO-a, ukidanja glifosata. Hvala vama što ste ga vi podržali i što ste glasali da potičemo domaću ekološku čistu proizvodnju.

Iza toga ostaju samo boleščurine, tumori, rakovi i sve što ostaje nama što opterećuje hrvatski narod.

Kolega Bulj pa kada govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji i o ekološkoj proizvodnji prije svega dakle Hrvatska je sada članica Europske unije, dio smo jednog velikog zajedničkog tržišta i teško je poljoprivredu pravilno pozicionirati odnosno tržište je prilično zahtjevno. Imamo velike izvore pitke zdrave vode. Imamo sve predispozicije za veliku proizvodnju ekološku. Mi ne možemo nikada konkurirati jednoj Danskoj recimo u proizvodnji svježeg svinjskog mesa, ali opet u nekim delicijama od svinjskog mesa bi sigurno mogli. Isto tako i u ovom slučaju ne možemo konkurirati u proizvodnji povrća ili nešto tako, ali sigurno možemo konkurirati u ekološkoj proizvodnji. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovane zastupnice Ljubice Maksimčuk. Izvolite.

nalazi Prijedlog nacionalne strategije u borbi protiv raka do 2030. godine. Nadam se da je ovo nadstranačka tema u kojoj svi možemo dati svoj doprinos. Veseli me da je ovaj dugo očekivani dokument došao danas na raspravu i neću govoriti zašto nije prije, zašto nije mogao ili zbog čega. Evo on je došao danas i to me veseli da danas o njemu možemo svi raspravljati. Broj oboljelih od raka u svijetu je u stalnom porastu.

Dostupnost zdravstvene zaštite htjeli mi priznati ili ne u ovoj godini je znatno otežana zbog pandemije COVID-19 svuda, a ne samo kod nas. Dio pacijenata zbog straha od zaraze ne dolazi na redovite niti preventivne preglede. Jednom dijelu pacijenata se iz opravdanih razloga ti pregledi odgađaju. Baš zbog toga proizlazi strah da će neke bolesti biti kasno otkrivene i dijagnosticirane.

Podaci o visokoj stopi smrtnosti pokazuju da se rak u velikom broju na žalost ne otkriva na vrijeme. Postoje brojni čimbenici nastanka i razvoja malignih bolesti. Obiteljska anemneza, genetska predispozicija, stil života, pušenje, alkohol, nepravilna prehrana, prekomjerna težina, nedovoljna fizička aktivnost, okoliš i ne manje bitno klimatske promjene. Prije 3 godine osnovana je 21 radna skupina od 130 stručnih osoba koje su radile na ovom iznimno važnom dokumentu koji bi pacijentima donio jasan put kroz zdravstveni sustav. Uspješnom implementacijom svih građanima bi se omogućilo jednaki uvjeti prevencije, ranog otkrivanja, liječenja, rehabilitacije te palijativne skrbi na razini cijele države. Prevencija je uvijek najbolji, najkraći i najjeftiniji put do zdravlja. Stoga smatram da svi mi ako se uključimo zasigurno možemo pomoći. Naše kolege u Europskom parlamentu su uvelike uključeni u ovu problematiku. Nedavno sam sa kolegicom Sunčanom Glavak organizirala u Slavonskom Brodu prvu konferenciju na ovu temu pod nazivom „Fight and win“ – „Bori se i pobijedi“ Odaziv na konferenciju svih udruga onkoloških pacijenata, liječničkog tima bio je više nego odličan. Evo, kolega Ćelić je sudjelovao, a naš ministar se video vezom uključio. Na žalost zbog ove pandemije u tome smo dosta ograničeni. U prošlom sazivu Hrvatskoga sabora s kolegom Ćelićem i s još pojedinim kolegama sudjelovala sam u neformalnoj skupini zastupnici u borbi protiv raka. Sigurna sam da ćemo i dalje nastaviti u ovom sazivu raditi i boriti se svi zajedno. Hrvatska trenutno ima neke od najnaprednijih tehnologija, vrhunske stručnjake stoga svi moramo svakodnevno naglašavati važnost pregleda, odaziva na preventivne preglede i podizanje svijesti naših građana. Stoga svi dajmo svoj doprinos u edukaciji, promovirajmo važnost preventivnih programa raznim javnozdravstvenim akcijama, jer ako spasimo samo jedan život napravili smo puno. Imamo niz replika. Poštovana kolegice Maksimčuk evo znamo koliko je bitan Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, koji je usmjeren na održavanju zdravlja žena, smanjenju rizika ranom otkrivanju raka vrata maternice i poboljšanju kvalitete života ciljane populacije žena. Stoga moje pitanje je koji su ciljevi tog istog programa u Prijedlogu nacionalnog strateškog okvira?

Poštovana zastupnice Maksimčuk dolazite iz Brodsko-posavske županije koja ima problem onečišćenog zraka, koje sadrži određene kancerogene tvari, pa onda postavlja na nekakav način vašu lokaciju u posebno rizično područje.

Da, uvaženi kolega Brodska bolnica je regionalni centar i uspješno se naravno nosi i bori sa svim ovim zločudnim bolestima. Naravno da su civilne udruge vrlo bitne u svemu ovome i evo moram priznati da dugo godina surađujem aktivno kao predsjednica Zajednice žena u svojoj županiji. Gotovo da niti ne postoji neka od ovih nacionalnih akcija ili onih naših lokalnih u koju nisam uključena i gotovo puno tih akcija sam i sama zajedno sa Zajednicom žena odradila. I evo rekla sam i u svojoj raspravi, svi mi možemo napraviti puno da bi pomogli i smanjili broj oboljelih znači prevencijom, edukacijom naših sugrađana. Poštovana Ljubice dokument detaljno analizira i problematiku zakašnjele dijagnoze i posljedično kašnjenje početka liječenja kao značajan razlog visokog omjera smrtnih slučajeva u odnosu na incidenciju raka u Republici Hrvatskoj. Razloge nalazi u nedovoljnoj dostupnosti optimalnih dijagnostičkih postupaka, nepridržavanju standardiziranih protokola za dijagnosticiranje i praćenje učinaka ishoda liječenja, kao i neracionalnom korištenju postojećih limitiranih resursa. Hvala lijepo. Naravno u ciljevima strategije se vidi kako je potrebno poboljšati kapacitete mogućnosti dijagnostičkih postupaka praćenja liječenja, praćenje pacijenata i nakon izlječenja.

Kolegice Maksimčuk govorili ste o poražavajućim brojkama novooboljelih naših sugrađana, govorili ste o značaju prevencije. Imamo različite nacionalne programe. Imamo čak i mogućnost i cijepljenja protiv Hepatitisa C, cijepljenje protiv HPV-a i sl. Međutim, još to očito nije dovoljno kada imamo toliko novooboljelih. S obzirom, vidimo, znamo svi koji vas jako dobro poznamo da veliki doprinos dajete u borbi protiv ove opake bolesti, pa evo vaš savjet svima nama kako pomoći da se svi zajedno borimo da imamo svaku godinu bolje brojke odnosno manje novooboljelih.

Naravno da su to velike i ogromne brojke, a rekla sam i u svojoj raspravi svi zajedno evo ovdje možemo napraviti puno da osvijestimo svoje sugrađane, svoje sugrađanke koliko su važni preventivni pregledi.

Evo svi zajedno napravimo ako spasimo samo jedan ljudski život puno smo napravili. Uvažena kolegice u svojoj raspravi istaknula ste da je na godišnjoj razini oko 25 tisuća novooboljelih te da su uzroci različiti, od stila života, genetskih predispozicija i naravno stresa. S obzirom da živimo u jednom takvom recimo stresnom razdoblju prouzročenom korona virusa, smatrate li da bi možda već sada trebalo razmišljati o zdravlju nacije nakon epidemije korone?

Znači, oni dodatno uz svoju bolest bore se odnosno moraju se paziti od pandemije odnosno bolesti COVID-19. Svi zajedno moramo poraditi i vrlo je bitno znači podrška obitelji, psihosocijalna podrška svih pacijenata koji se liječe. Ali zasigurno će trebati psihološka podrška i dobrom dijelu nacije nakon ove pandemije. Hvala lijepo. Kolegice ovo je apsolutno jedna nadstranačka tema i drago mi je da je ministar to s nama cijeli dan dok raspravljamo o njoj. Ali dotakli ste jednu zanimljivu temu, zapravo problem koji ćemo tek imati i s kojim treba računati, a to je da je pandemija korona virusa zapravo poremetila cijeli sustav zdravstveni uključujući i onkološki naravno i da možemo očekivati itekako puno više slučajeva u narednom periodu kada pandemija prođe upravo zbog ovoga o čemu ste govorili, dakle da se ljudi boje da su pregledi otkazani iz opravdanih i neopravdanih razloga nije ni bitno. Ali ono što je bitno je da mnogi se nisu tretirali ili išli na pretrage na koje su trebali u ovom razdoblju. Tako da svakako treba planirati da ćemo u sljedećem razdoblju sigurno imati povišeni broj onkoloških slučajeva. Pa da uvaženi kolega pandemija COVID-19 naravno da je dio pacijenata ostala doma upravo zbog straha da se ne bi zarazila. Nije to, neki pregledi se otkazuju to nije problem samo u Hrvatskoj. Evo ja vam mogu svjedočiti iz osobnih primjera mojih roditelja koji žive i rade u Austriji, pa moja mama koja je isto tako onkološki pacijent je rekla da nekoliko puta su joj neki pregledi bili otkazivani evo upravo zbog ove pandemije. I naravno donošenjem ove Strategije da ćemo olakšati zasigurno put do zdravlja mnogim onkološkim pacijentima i svima onima koji će na žalost to postati. Sada će završno u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista ponovo govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj.

Strategija borbe protiv raka sljedećih 10 godina je vrlo bitna. Ali u nas uglavnom strategije ostanu mrtvo slovo na papiru. Međutim, Strategija u borbi protiv raka trebala je biti puno šira. To je cjelovita borba cijele hrvatske Vlade i gospodarskog sustava. Nabrojao sam, znači postavljanje baznih stanica gdje god padne na pamet teleoperaterima. Vi ne smijete ministre i hrvatska Vlada zbog dinastije Mišetić ništa reći po tome pitanju. Bazne stanice niču kao gljive poslije kiše u zdravstvene ustanove, bolnice, dječje vrtiće, pod prozore ljudima gdje im djeca spavaju vi po tom zdravstvenom riziku elektromagnetskog zračenja ne smijete ništa i teleoperateri se u Hrvatskoj ponašaju kako im god padne na pamet. Ali ponavljam, našoj djeci i nama bolest, a njima profit jer najveću dobit. U Europskoj uniji Deutsche Telecom primjeri ili HT u Hrvatskoj ima najveću dobit, preko 40% dok u drugim državama 20% i tako se ne ponašaju u svojim državama i to trebate riješiti ako imate hrabrosti i snage, kao što premijer ovdje kaže kada se razmaše ovdje rukama, pa neka kaže dosta. Uvozimo štetnu hranu GMO hranu tretiranu glifosatom. Dao sam sve te zakone.

Naravno da je to prevencija.

Niste glasali kolegice i kolege iz te županije za to. Niste podržali. Za dijagnostiku niste podržali. Tako da imamo i Hercegovinu, zaleđe, je opterećen taj sustav, a korona kriza je sve razotrikla, ministre bez obzira što je vaša Vlada i premijer Plenković u 5. mjesecu digao ruku i rekao: „Hrvatska Vlada je pobijedila korona virus“ Dobili ste izbore. Niste riješili korona krizu. Mi smo prvi po smrtnosti u svijetu, prvi po broju povećanja oboljelih. Znači apsolutno ništa niste riješili, nego ste doveli u upitnost cijeli zdravstveni sustav. I žao mi je što sinoć nitko nije došao iz Ministarstva da podržite ovaj prijedlog koji je Most dao i oporba cijelu noć do ponoći branila, da napokon raspravimo o tome što se događalo od onoga kada vam je Sabor dao ovlast Civilnom stožeru.

Tako da i onkološki bolesnici danas zbog toga ispaštaju jer zdravstveni sustav je preopterećen lošim mjerama, o mjerama o kojima smo morali raspraviti ovdje za vrijeme COVID krize. Jer da je Vlada dala prihvaćamo zaključak da raspravimo sve mjere iz neznanja se griješilo recimo. Vaša kolegica Buljević naša saborska zastupnica je tvrdila da nama maske ne trebaju kao članica Civilnog stožera, nacionalnog civilnog stožera da ne trebaju maske nikome. To je bespotrebno nositi. Jedna maska je koštala 50 lipa za vrijeme korona krize u početku je bila 20, 30 kuna. Kralo se, arčilo, bančilo u Janafu tako da ljudi i ovaj vaš prijedlog je na papiru.

Ja sam naveo primjer Kristijana Petrca iz Splita koji je 2014. godine obolio čovjek, humanitarac, prepoznatljivi hrvatski branitelj i nikada ga nitko nije zvao, a imao je teški karcinom i borbu sa životom i nikada … [[ne razumije se]] to javno objavio u novinama da je žalosno da ministarstvo koristi tj. Vlada koristi pijarovski hrvatske branitelje. Što se tiče prevencije ništa.

Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Uvažene zastupnice i zastupnici, zahvaljujem vam na današnjoj konstruktivnoj raspravi. Zahvaljujem na tome što ste i prepoznali i podržali ovu inicijativu koja je za sve nas jako, jako važna, jer svi mi danas-sutra možemo oboljeti od maligne bolesti. Isto tako većina vas što je vidljivo kroz raspravu je prepoznala da ovaj strateški okvir kao što mu i ime govori daje samo okvir, određene granice djelovanja, ali da je isto tako potrebno ono što obečajem sa ovog mjesta da smo već počeli raditi potrebno napraviti, izraditi daljnje provedbene akte. Dakle, akcijski plan koji će omogućiti implementaciju ovog važnog dokumenta. Isto tako vjerujem da ste prepoznali da je razgovor o financijskim dokumentima upravo jedna garancija koja će omogućiti implementaciju u potpunosti ovog strateškog plana. Naravno da kada se donosi ovakav jedan dokument na kojem je radilo kao što smo rekli preko 130 ljudi da je uvijek moguće daljnje unapređenje. Prema tome nije za očekivati da ćemo u slijedećim godinama ostati samo na ovom, trebamo razmišljati o stalnom unapređenju naših promišljanja. I razvijaju se i nove metode, razvijaju se novi načini liječenja prema tome moramo pratiti i stručne i znanstvene trendove. I ono što još na kraju osjećam da je potrebno reći s obzirom da se većina vas osvrnula i na stanje mentalnog zdravlja. Dakle, počistili smo sve ladice u Ministarstvu zdravstva i strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja je u završnoj fazi izrade i uskoro će biti upućen u fazu njegovog donošenja.

Uvaženi ministre, ova strategija je dugo čekana, ona je važna i potrebna. No, bez jasnih jasno definiranih rokova i konkretnih zadaća koje se dodjeljuju točno određenim tijelima i ova strategija će ostati samo popis lijepih želja unatoč silnom trudu koji je dala medicinska struka kao što je bilo potpuno, gotovo bespotrebno napisano 150 sličnih strategija prije ove. Ja vas pozivam da budete prvi koji će konačno napraviti jedan dokument koji će biti provediv, kojeg ćemo moći kontrolirati za kojeg ćemo moći znati što se od pojedinog tijela koje sudjeluje u sustavu zdravstva očekuje i kako ćemo moći pratiti ostvaruje li ova strategija ono što se zapravo s njom i želi postići. Sa zadovoljstvom ću prihvatiti taj navedeni izazov. Ono što je ipak potrebno reći da ovaj plan sadrži generalno određene rokove provođenja istog, ali isto tako da je akcijskim planovima potrebno definirati detaljne rokove implementacije što će zasigurno biti učinjeno jer bez istih doista sve skupa nema puno smisla. Poštovani gospodine ministre, evo nismo stigli, tj. niste stigli odgovoriti na pitanje iz prošlog seta o akreditaciji, o akreditaciji bolnica. Dakle, spominje se tu u dokumentu vizija 2030. godine pa evo čisto da pojasnite koliko ćete stići u jednoj minuti, kako ćete to provesti, koje će bolnice biti zahvaćene.

Gospođo saborska zastupnice, dakle struka je tu određeno vrijeme dvojila, između mogućnosti manjih bolnica pružiti optimum zdravstvene zaštite kompleksnim bolesnicima. Međutim svi skupa smo se složili da transport bolesnika pogotovo ukoliko je on iznad 80 km je apsolutno kontraproduktivan. Prema tome, današnji cilj je omogućiti liječenje bolesnika na mjestu njihovog stanovanja i napravit ćemo sve da se prilagodimo tome. S time bih zaključio raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti, a sada ćemo napraviti jednu stanku radi provjetravanja i vidimo se opet u 15 i 20 minuta.

Ustava RH i Članka 172. u vezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvažena ministrica Marija Vučković, izvolite.

Zakonom o šumama uređuje se sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima u RH. Sredstva za financiranje održivog gospodarenja šumama i šumskim zemljištima u RH se osiguravaju između ostalih izvora i iz naknade za općekorisne funkcije šuma. Naknada je isključivo namjenski izvor sredstava koja se koristi za unapređenje i očuvanje ekološke, socijalne i gospodarske uloge šumskih ekosustava u Hrvatskoj i to prvenstveno na području najosjetljivijih i najugroženijih šuma, krša RH. Pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit odnosno proreza na dohodak i koje obavljaju registriranu djelatnost u RH te ostvaruju godišnji prihod odnosno primitak veći od 3 milijuna kuna plaćaju naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Prema ukupnom broju registriranih poslovnih subjekata u RH od njih ukupno oko 350.000 kuna nešto i više od 20.000, od njih nešto više od 350.000 njih nešto više od 20.000 odnosno 5,5% danas plaća naknadu za općekorisne funkcije šuma. Naknada se plaća u visini odnosno po stopi od 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka te se evidentira kao namjenski prihod državnog proračuna odnosno prihod za posebne namjene čija je, čije je korištenje utvrđeno Zakonom o šumama i to na slijedeći način. Za razminiranje 30%, za vatrogasnu djelatnost 20%, za gospodarenje javnim šumama 37%, za gospodarenje privatnim šumama 12% i znanstveno-istraživačke radove u šumarstvu 1% Epidemija korona virusa snažan je udar na hrvatsko gospodarstvo. Vlada RH već je donijela ili donosi niz različitih mjera pomoći za pružanje pomoći sektorima i građanima koji su posebno pogođeni, prije svih mjere koje se odnose na očuvanje likvidnosti poduzetništva i na očuvanje radnih mjesta. Da bi se ublažile negativne posljedice na gospodarstvo uslijed epidemije korona virusa u okviru akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih nameta kao nova mjera pomoći predložila se naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma i to kroz dvije podmjere direktno usredotočene na ovo porezno, neporezno davanje koje poslodavci prepoznaju kao opterećenje svog poslovanja. Smanjenje stope za obračun naknade i povećanje granice za utvrđivanje obveze plaćanja ove naknade. Prva podmjera vezuje se uz smanjenje stope po kojoj se obračunava predmetna naknada na način da se ista umanji za otprilike 10% odnosno da umjesto 0,0265% u odnosu na ostvareni prihod tj. primitak ubuduće iznosi 0,024% od ukupnog prihoda ili primitka. Mjerom direktno namjerava se pozitivno djelovati na poslovanje onih gospodarskih subjekata koji su obveznici plaćanja, a očekivano rasterećenje iznosi 19 milijuna kuna. Druga mjera vezuje se uz oslobođenje od plaćanja naknade za pravne i fizičke osobe koji su obveznici plaćanja poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, a koji imaju prihod manji od 7,5 miliona kuna. Povećanjem granice umjesto dosadašnjih 20.000 obveznika plaćanja ove naknade bilo bi ih nešto više od 10.000. Navedenom izmjenom, dodatnom izmjenom ostvarilo bi se rasterećenje gospodarstva od 14 miliona kuna pri čemu je onda ukupno planirano rasterećenje gospodarstva 33 milijuna kuna koristeći i uvažavajući ove dvije predložene podmjere. U djelu djelatnosti koji se odnose na poslove razminiranja ne očekuju se negativni učinci proizašli iz smanjenja dostupnih sredstava u okviru mjera s obzirom na to da se izvori za razminiranje prikupljaju sa različitih strana, državni proračun, strukturni fondovi EU, darovnice i dr., te da su za slijedeće trogodišnje razdoblje u okviru nacionalnog plana za otpornost i oporavak također već podnijeti određeni prijedlozi.

Jednako tako treba istaknuti da je po pitanju djelatnosti razminiranja ali i obnove i zaštite šumskih resursa iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija nedavno odobrena provedba projekta Naturavita koja se odnosi na razminiranje i obnovu šumskog zemljišta na preko 2.500 hektara i to u Parku prirode Kopački rit 597 hektara i u Regionalnom parku Mura-Drava 1.937 hektara. Projekt je vrijedan 370 miliona kuna. Nakon rasprave o prijedlogu zakona na radnim tijelima Hrvatskog sabora kao i rasprave 16. rujna 2020. godine u okviru zasjedanja 3. sjednice Hrvatskog sabora te u skladu sa zaključkom Hrvatskog sabora od 25. rujna 2020. godine nakon proizašlih prijedloga, predlagatelj je pri izradi konačnog prijedloga uočio potrebu za dodatnim normativnim pojašnjenjem pojedinih odredbi osobito Članka 1. konačnog prijedloga zakona kojim se mijenja Članak 65. u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje osnovice za obračun naknade poglavito kod poreznih obveznika koji plaćaju tzv. porez po tonaži broda. Naime, porez po tonaži broda kako je definiran Pomorskim zakonikom ima karakter državne potpore koja se izražava kao razlika iznosa poreza na dobit koji bi bio uplaćen da ne postoji ovaj porez iz stvarno plaćenog poreza po tonaži. Postojanje obveze plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma, za djelatnosti brodara koji sudjeluju u međunarodnoj plovidbi i plaćaju porez po tonaži broda bi učinio slijedeće. Učinci koje državne potpore bi se jednostavno neutralizirali što do sada nije uočeno stoga je u ovim izmjenama zakona u konačnom prijedlogu isti taj predmet uočen i to je razlog promjene Članka 65. pri čemu međunarodni brodari koji plaćaju porez po tonaži broda prestaju biti obveznici plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma. Nastavno, na raspravu i interes saborskih zastupnika u okviru razmatranja nacrta prijedloga ovog zakona o pojedinim dijelovima propisa koji nisu uopće predmet ovih izmjena ovom prilikom želimo podijeliti dodatne informacije o tematikama koje su izazivale interes tijekom prvog čitanja kako bismo otklonili dvojbe i otvorena pitanja koja smo imali prilike čuti prije 3 mjeseca na ovom mjestu. Zazivanje u cijelosti ukidanja naknade za općekorisne funkcije šuma u ovom trenutku nemaju dovoljno stručnog, ekonomskog niti biti kojeg trećeg utemeljenja poglavito se vodeći činjenicom da se moramo odgovorno odnositi prema svim djelatnostima i granam gospodarstva te u isto vrijeme osigurati primjerenu razinu i način upravljanja i gospodarenja prirodnim resursom koji je Ustavom RH određen kao resurs od posebnog interesa. Na to nas obvezuju međunarodne obveze kojima smo svojevoljno pristupili. U trenutku kad smo više od 97 gospodarskim subjektima …/nerazumljivo/… oslobodili plaćanja predmetne naknade i kad smo drugim mjerama istovremeno podržali njihovo poslovanje ne vidimo valjanog razloga da se govori o potpunom ukidanju ove naknade. Sjetimo se šteta nastalih od ledoloma i vjetroloma u Gorskom kotaru, vjetroloma u istočnoj Slavoniji, hrastove mrežaste stjenice diljem najvrednijih kontinentalnih hrastovih šuma, smreku potkornjaka u Lici i Gorskom kotaru, mediteranskog potkornjaka i šumskih požara u Dalmaciji te najnovije pošasti koja nemilice uništava jasenove sastojine. Sve su to situacije čija sanacija i obnova se financira upravo u najvećoj mjeri sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma. Nadalje, kako je tijekom protekle rasprave na ovu temu bilo govora i o netransparentnosti trošenja sredstava naknade za korištenje općekorisne funkcije šuma, želimo istaknuti da je u posljednje 4 godine na radove razminiranja utrošeno 224 miliona i 700 tisuća kuna čime je razminirano preko 20 tisuća milijuna m2 šuma i šumskog zemljišta. Za vatrogasnu djelatnost utrošeno je 69,4 milijuna kuna od čega je 20,4 milijuna kuna uplaćeno direktno na račun vatrogasnih zajednica s područja krša dok je iz preostalih sredstava provedena nabava ukupno 207 kombija i pick-up vozila. Za gospodarenje državnim šumama utrošeno je 320 miliona kuna za protupožarnu zaštitu uključujući protupožarne ceste i prosjeke, sanaciju i obnovu šuma, radove njege i čišćenja, prirodne i umjetne obnove šuma, izgradnju i održavanje šumske infrastrukture. Za gospodarenje privatnim šumama pak utrošeno je 115 miliona kuna za izgradnju šumskih prometnica i po prvi puta za izradu šumsko-gospodarskih planova te radova gospodarenja šumama i sadnog materijala. Za znanstveno-istraživački rad u šumarstvu utrošeno je 8,5 miliona kuna pri čemu je trenutno u obradi natječaj vrijedan 6 miliona kuna za znanstveno-istraživačke projekte u šumarstvu. Nema sakrivanja troškova, nema netransparentnosti već racionalnog korištenja svake godine, evo ipak nešto manjih sredstava za općekorisne funkcije šuma. Imamo nekoliko replika, prva je uvažena zastupnica Katarina Peović. Dobar dan. Dakle, kažete da se ne očekuju negativni utjecaji ovakvog smanjenja tog parafiskalnog nameta no u izmjenama i dopunama zakona izrijekom stoji da će dođi do smanjenja djelatnosti u razminiranju, u vatrogasnoj djelatnosti i gospodarenju šumama i to u trenutku kada je 70 pirotehničara je već dobilo otkaz, a 100 otkaza se sprema zbog nelogičnog plana razminiranja u kojem sada imamo situaciju da se odredilo manje površina za razminiranje od potrebnog iako navodite znači te nove izvore, proračun, EU sredstva.

U obrazloženju zakona navedeno je da se očekuje ušteda, a na temelju utrošenog u prethodnim godinama od 33 milijuna kuna zajedno sa ovim podmjerama. Sigurno je da će u budućnosti doći do smanjenja aktivnosti razminiranja jer je sva sreća površina razminiranih površina sve manja posljednjih godina i ja vjerujem da će biti i potpuno ugašena ta djelatnost nakon što se cjelokupno područje Hrvatske razminira. Razminiranje šuma i šumsko zemljišta odvija se također iz više izvora općekorisne funkcije šuma ga financiraju sa, u velikom postotku, sa rastom, očekivanim rastom gospodarske aktivnosti ovaj učinak koji je projiciran na temelju prošlog vremena i ne mora biti toliki.

Gospođo ministrice Vlada RH do sada je kroz različite oblike pomoći i rasterećenja osigurala hrvatskom gospodarstvu i za plaće radnika oko 10 milijardi kuna što je izuzetno značajno i ova izmjena zakona ima za cilj doprinijeti dodatno rasterećenje gospodarstvu u iznosu od 33 milijuna kuna što je hvale vrijedno i ja to pozdravljam. No, također znate i moje zalaganje za šume i jako mi je važno da šume doista hrvatske šume ostanu u dobrom stanju jer se sa njima ponosimo ne samo u Europi nego svugdje u svijetu i one su važne i za naš dobar i zdrav život.

Konverzija šuma, razminiranje i neke druge aktivnosti moguće je financirati iz programa ruralnog razvoja RH, financira šumske, tzv. šumske mjere odnose se na korištenje operacije iz mjere …/nerazumljivo/… ulaganje u fizičku imovinu pri čemu je operacija 431 namijenjena isključivo šumskoj infrastrukturi i podmjere 85 i 86 pri čemu je 85 više namijenjena šumskoj infrastrukturi, a 86 dvoprerađivačkoj industriji i industriji namještaja. Koristim ovu priliku pa ću spomenuti da smo nedavno na posebnom natječaju za korištenje podmjere 85 namijenjen financiranju šumske infrastrukture povećali sredstava sa prvotno planiranih 30 miliona kuna na 100 miliona kuna. Ovo rasterećenje uopće neće negativno utjecati, možemo ga nadomjestiti na više načina, a zašto je ono upravo ovoliko, zato što smo u konsenzusu i sa zajednicom koja predstavlja šumare i sa gospodarstvenicima došli do ovog iznosa koji ne opterećuje i koji neće izazvati problem. Skidate parafiskalne namete, a imamo ih 500-tinjak tako da bacate u biti maglu u oči sa ovim sitnicama, ali imamo puno veći problem. Imamo 54 jedinice lokalne samouprave u 8 županija, imamo znači razminirano područje to je ravno znači 341 km2 u RH od '91. do 2018. poginule su 523 osobe od mina, vi morate ukinuti parafiskalne namete kad god želite to opterećuje gospodarstvo, međutim vi niste razminirali šume naš taj resurs i ljudi dalje ginu. Tako da ne radite srazmjer nešto što je normalno, razminirati hrvatsko područje, nego te radnike koji razminiraju proganjate, izbacite ih skroz iz sustava, brojni su i poginuli, nitko ništa ne radi, a kao navodno ukidate parafiskalni namet na štetu hrvatskih građana i ugroze na tim područjima za života. Pa ja ću samo podsjetiti da je prije nekoliko godina bila i veća stopa naknade za općekorisne funkcije šuma, međutim ukupno ostvaren posebni prihod iznosio je 160 milijuna kuna. Mi smo smanjili, mi smo smanjili naknadu već jednom u ovih posljednjih 4 godine, a ostvarili smo prihod od 200 milijuna kuna.

Poštovana ministrice, u odnosu na prvo čitanje izmjena je kojom se oslobađaju plaćanja naknade za općekorisnu funkciju šuma brodari koji imaju sjedište u Hrvatskoj, a plove u međunarodnoj plovidbi i koji su obveznici plaćanja poreza na tonažu odnosno …/nerazumljivo/ taksa, jer osim činjenice da bi se to smatralo državnom potporom treba reći da se …/nerazumljivo/… taks plaća i u dobrim i u lošim godinama, neovisno o rezultatu poslovanja pojedine kompanije. Pa prema tome na ovaj način držim da je to, da je Vlada i vi kao ministrica da ste s pravom ocijenili da je ovakva mjera dobra i da pomaže hrvatskim brodarima posebno u ovim teškim vremenima kada je na svjetskom tržištu dolazi do pada ukupnog prometa morem.

Poštovani dopredsjedniče, gospođo ministrice, sami na kraju u obrazloženju kažete, a i kolegica Peović je nešto o tome rekla, mogućnosti parcijalnog ublažavanja dinamike provedbe pojedinih aktivnosti, a posebno me zanima tzv. zaštita prirode i okoliša tj. okoliša, okolišna, okološka uloga šume, pa nekako kažete bez obzira na europski green deal da će se povećanjem ulaganjima u općekorisne funkcije u jednoj mjeri da je to suprotno od onoga što će uslijediti kao posljedica izmjena ovoga zakona. Ono što me zanima zašto se namjenska sredstva koja su osigurana iz vlastitih izvora ne koriste za radove biološke obnove šuma, zašto dakle ta strogo namjenska sredstva koja su bila odvojena npr. od 440 tisuća 375 osamsto itd., iz vlastitih sredstva po, u redovnoj djelatnosti je tek 228 milijuna potrošeno što je 65% od ukupno planirano. Kako se mogu, kako očekujete dakle s jedne strane u redu podržati jer je situacija ovakva kakva jeste?

Hrvatske šume imaju određeni broj djelatnika na određeno vrijeme kojima se dakle ugovor bi isticao, pa bi se potpisivao novi ugovor. Isto se to radilo i prije 5, 6 ili 7 godina, samo se ne bi prekidao ugovor što primjeri na koje smo naišli u 12. Mjesecu, pa se tim istim radnicima na određeno ne bi recimo isplaćivala božićnica. Znači nije sigurno došlo do povećanja broja ljudi za 500 u siječnju ove godine.

Sredstva se namjenski troše i to točno po strukturi koja je određena zakonom i pravilnikom, pri čemu je nenamjensko trošenje sredstava dopušteno izmjenama Zakona o šumama koje je bilo kao jedna mjera uslijed epidemije COVID bolesti ali isključivo za potpore poljoprivrednom sektoru. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena ministrice.

Moje pitanje ide u jednom drugom smjeru. Ovom izmjenom zakona ste između ostaloga ponovo naglasili potrebu uspostave registra obveznika, pa me zanima što je na tom putu učinjeno.

Bilo bi dobro da je taj registar otvoren, javan, svim dostupan, da se on veže i uz obveznike, a i uz one obveze koje oni imaju.

Podržavam prijedlog otvaranja svih informacija ukoliko naravno nije suprotan zakonu koji uređuje tajnost osobnih podataka. Mi ćemo objavljivati sve što bude moguće. Bit će ga lakše uspostaviti budući da je broj obveznika sve manji i manji.

Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana uvažena ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Mi kao Klub HSLS-a i Reformista podržat ćemo ove izmjene zakona. Gledamo to iz kuta svog liberalnog kuta jer naš klub i mi kao zastupnici podržavamo sve one mjere koje dovode do rasterećenja gospodarstva koje potiču rad poduzetništva. Mislim da nam je u ovom trenutku to prioritet i da je to dobro u ovim kriznim trenucima, a provođenje upravo ovih predloženih mjera očekuje se dakle pozitivan učinak na poslovanje gospodarskih subjekata te očuvanje djelatnosti naravno radnih mjesta što nam je svima u ovom trenutku cilj. Kroz provedbu ovih mjera čuli smo samo ministricu. Mislim da je to dobro 19 milijuna kuna će se rasteretiti upravo poslovne subjekte. Evo Kolega Bulj je rekao da je to malo 19 milijuna kuna. Možda to nije dovoljno? Ali u svakom slučaju jedan dobar korak prema naprijed. 19 milijuna kuna ima puno sigurno svih tih nameta i mi kao država ćemo se morati uhvatiti u koštac sa tim nametima. Ja podržavam sve one koji se zalažu da se broj tih svih nameta smanji. Ali u svakom slučaju obzirom da se još ukida i naknada za općekorisne funkcije šuma za male i srednje poduzetnike do 7,5 milijuna kuna prihoda, dok se s druge strane velikima taj namet smanjuje dosta umjereno. Dakle, i to je nešto što treba istaknuti upravo zbog toga što sam i rekao na samom početku ovog izlaganja, jer je to svrha poticanja poduzetništva i održavanje gospodarske aktivnosti u ovim za Hrvatsku izuzetno teškim vremenima. Ono, sada da krenemo sa pohvalama malo na kritike, ono što sigurno smatram iz kažem svog liberalnog kuta da bi trebalo obuhvatiti regulirati upravo raspodjela naknade za općekorisnu funkciju šuma nisam siguran koliko je dobro da se dopuna odredbe zakona i da se sredstva prikupljena u ime naknade mogu u slučaju nekih posebnih okolnosti koristiti za neke druge funkcije. Ok. Razumljivo mi je i razumno mi je da se to može primjerice koristiti za ublažavanje utjecaja COVID-19 bolesti na gospodarsku djelatnost u Republici Hrvatskoj, ali nisam siguran koliko se to treba koristiti ako do toga dođe potreba za neke druge stvari. Sredstva od naknade za općekorisnu funkciju šuma predviđena su isključivo za pomaganje gospodarenje šuma koja nisu dohodovna. Primjerice u obalnom pojasu za izradu šumskih putova, za čišćenje šuma ili za neke druge stvari. Time štitimo naše prirodno bogatstvo i u biti ono što mi smatramo da je cilj koji se treba ostvariti postojanjem te naknade je upravo da se usmjeri za opće korisnu funkciju samih šuma. Pohvalno je isto tako i veliki potencijal koji Hrvatska ima da se pod šumom nalazi 49,3% kopnene površine ili 2,7 milijuna hektara šuma i gdje same šume sa normalnim gospodarenjem ostvaruju 2% prirodnog prirasta kvalitetne drvne građe, tj. prevedeno šume same po sebi uz racionalnu nadziranu sječu mogu i moraju ostvariti prihod od 2% godišnje. Međutim, unatoč tome naše šumarstvo i drvna industrija uz sve potpore države ostvaruju svega 1,37% BDP-a. Recimo finsko šumarstvo uprihoduje 400% BDP-a, nacionalnih prihoda iako je njihova drvna građa daleko nekvalitetnija od naše. Dakle, radi se o crnogorici i brezi. Svjedoci smo zadnjih godina velike sječe šuma od Like do Slavonije. Kao što se vidi iz godišnjih izvještaja Hrvatskih šuma gdje je povećana sjeća, tj. iskorištenost drvnih zaliha u 10 godina porasla za skoro za 50% U zadnja dva desetljeća te proizvodnja namještaja danas u Hrvatskoj svedena na vrlo niske razine, uglavnom su to obrti male ili srednje tvrtke. Gospodarenje našom posjećenom drvnom masom do sad se na žalost a znamo za vrijeme jednog ministra iz neke druge Vlade baziralo na prodaju i izvoz osnovne drvne sirovine poput Afričkih država koja u bescjenje prodaju svoja prirodna bogatstva, uvoze gotove proizvode. Hrvatske šume kao javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u RH dobile su povjerenje svih nas građana da gospodare našim prirodnim gospodarstvom u najboljem interesu građana RH i to im trebamo omogućiti upravo kvalitetnijim i reguliranijim zakonima. Mi ćemo podržati upravo ovaj zakon zbog svih ovih rasterećenja o kojima sam pričao. Ali treba razmišljati možda i o novoj Strategiji razvoja šumarstva i drvne industrije u cjelini i to nam je svima u interesu. To je nešto s čim se možemo ponositi i hvaliti, ali možda trebamo razmisliti i kako na dodatan način sav taj potencijal iskoristiti i omogućiti još bolje gospodarenje Hrvatskim šumama.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvažena ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je u drugom čitanju i izmjene Zakona o šumama. Kada je riječ o takvom jednom zakonu onda se rasprava može voditi i voljela bih voditi o tri teme. Jedna tema je uloga znači šuma. Druga tema je uloga, znači šuma u smislu gospodarstva i treća tema je ono što je, zbog čega je i pokrenuta ova izmjena i dopuna zakona, a to je tema parafiskalnih nameta. Dakle, ovom izmjenom zakona se smanjuje obveza sa nula zarez 036% na 0,24% i tu obvezu plaćanja će imati kao što predlagatelj navodi sada 10500 obveznika koji će biti. Kao što sam u pitanju ministrici postavila mislim da bi hitno trebalo zaista uspostaviti registar obveznika i vidjeti o čemu je riječ. Ja bih i naš bi klub volio da se ti parafiskalni nameti zaista smanjuju tim više što je i u obrazloženju svega navedeno da je jedan od razloga i ono što nas EU cijelo vrijeme i upozorava da moramo imati akcijski plan smanjivanja parafiskalnih nameta, jer je ono što je karakteristika i ono što naši gospodarstvenici stvarno govore i govore o tim parafiskalnim nametima i potrebi i želji da se oni smanje. Druga tema je tema kad govorimo o šumama u kontekstu zaista klimatskih promjena. Svi znamo da Hrvatska kao članica EU i nadam se da se svi tu zajedno slažemo bez obzira kako nekad naši zastupnici, pogotovo zastupnici HDZ-a glasali u Europskom parlamentu, da je zeleni plan, plan na kojem ćemo inzistirati, da su klimatske promjene nešto što je činjenica, a da su šume nešto što je hrvatsko dobro koje treba štiti. Nekad imate neke karakteristike i neka dobra u kojem zaista trebate voditi računa i trebate štititi. Jedna od tih stvari su šume. Cijelo vrijeme znamo baratati i podatkom da je u Hrvatskoj više od 50% teritorija ili ovisno o 50% teritorija pod šumom. Neke od tih šuma, dakle one su, imamo različite vrste šuma. I naravno kao što je i Hrvatska različita razlikuju se i po svojim klimatskim karakteristikama kontinentalni dio Hrvatske od ovog sredozemnog dijela Hrvatske. Tako su i šume i povijesno i tradicionalno različito narasle, dakle izrasle. Ali ja moram priznati, ja često to spominjem i to spominjem kad govorimo Zakon o šumama i spomenut ću i ovaj put, zgodno je promatrati kako su procesi neki i u prirodi u Hrvatskoj se tokom vremena dešavalo. Nešto što sam u svom djelovanju koristila to su bile one karte Hrvatske, dakle snimke iz zraka na 15. veljače iz '68. godine, jer je to jedan datum koji je bio vezan uz formiranje građevinskih područja da sad ne odem od teme dalje nego da se vratim stvarno na temu šuma. I onda kad gledate pogotovo ovaj kontinentalni dio Hrvatske da ne kažem i Slavoniju, onda vidite koliko je velikih površina bilo u smislu poljoprivrede. I tokom vremena se ta poljoprivreda, predstavit ću se baviti poljoprivredom i zapravo šuma dalje našla svoj put i danas kad uspoređujete te karte vidite jako puno je poljoprivrednih površina zapravo postalo šumske površine. To se jednostavno desilo, to je činjenica i tu činjenicu trebamo preokrenuti u svoju korist. Zaista to što Hrvatska ima šume treba biti naša korist, ali ona je i naša obveza. Dakle, šume treba održavati, šumama se treba baviti. Šume pogotovo kada je riječ recimo o mediteranu morate voditi računa o prosjecima morate, mora se, dakle ne samo održavati nego voditi računa i o vatrogasnim putevima. Stoga bez obzira što zaista bi bilo puno draže da jedan takav parafiskalni namet nemamo, dobro je da se on koristi za tu namjenu. Da se koristi za održavanje šuma, da se koristi za šumske prosjeke koji su izuzetno važne i da se prate procesi koji je. Jedan od procesa je da se i opožarene površine nakon određenog vremena zaista pošumljavaju, da se oni pošumljavaju vodeći računa o svim elementima i svemu šta to znači. I dolazim do one treće teme, treća tema je gospodarska vrijednost šuma. Postoji onaj jedan projekt koji nekako je prošao ispod radara, a to je ona projekt Drvo je prvo. Dakle, mi imamo jednu tradiciju i u drvnoj industriji i ono što nas uvijek deprimira kad vidimo da je napravljena sječa šuma i kad se iz Hrvatske izvoze debla, a to se ne koristi u razvoju nekih drugih industrija. Zapravo ono što ću se vratiti, vratiti ću se u jednom trenutku na zeleni plan. Nešto u kontekstu tog zelenog plana je izuzetno važno i gdje bi mogli i naći svoju nišu da zaista svojim šumama, da vodimo računa o njima, da koristimo na odgovarajući način u smislu gospodarskog korištenja, da on bude u smislu zelenog plana da ne siječemo da bi sjekli nego da to onda bude poticaj i za prekvalifikaciju i za razvoj nekakvih novih i tehnologija i industrija i nekakvih novih djelatnosti jer zaista je to nešto što može biti naša komparativna prednost, a ne mana. Naravno moram za evo idem pri kraju rasprave, naravno da bi nam bilo puno draže da je i taj parafiskalni namet smanjen na najmanju moguću mjeru, ali imate uvijek dvije metode. Jedna metoda je korak po korak, a druga metoda je onaj rez sjekirom. Nekad rezovi sjekirom nisu baš najbolje moguće metode i najbolji mogući način. Mi čitamo da je ovo ipak metoda korak po korak. Situacija sa korona virusom odnosno sa Covidom-19 koju imamo i to je jedan od razloga što se ja ovako javljam, a ne direktno iz sabornice, naime za pravo razotkrilo i niz drugih stvari. Dakle, ako vidimo da zaista imamo mogućnost za smanjivanje tih parafiskalnih nameta u ovom trenutku zbog situacije sa koronom i sa Covidom, očito postoji mogućnost i način i želja da to bude i trajno. Da se zapravo ne samo formalno kažemo da smanjivat ćemo parafiskalne namete nego da iz ove jedne nenormalne situacije za koju se duboko nadam da neće predugo ovako nenormalno trajati pretvorimo to u jednu normalnu situaciju. Da si damo nekakve rokove, neke okvire, neku priču i da kažemo postoje parafiskalni nameti koji su zaista treba ih smanjivati i nekakva metoda odnosno nekakav način ili godine napravit ćemo to kroz 5 ili kroz 10 godina i pretvorit ćemo to u nešto drugo. Ali ono što za kraj želim reći, Europski zeleni plan je izuzetno važan. I ako propustimo tu priliku da iskoristimo Europski zeleni plan i za razvoj između ostalog i za održavanje svojih šuma, voditi računa o šumama što je i a one sječe koje jesu ili ono što je da bude zaista da znamo i da pritom bude razvoj jedne gospodarske grane onda se sve zajedno to isplati. Hvala lijepo.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog državnog sabora. Cijenjena ministrice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, mi danas raspravljamo ovdje o rasterećenju ako sam dobro shvatila ministricu kroz dvije mjere od ukupno 33 milijuna kuna. Podsjetit ću vas Domovinski pokret je na proračun za iduću godinu dao amandman gdje smo predlagali da se stavka u Ministarstvu poljoprivrede općekorisnih funkcija šuma sa 80 milijuna poveća na 100 milijuna kuna zato što je ta stavka prepolovljena u odnosu na 2020. godinu. Pa sad vidimo ovdje manje 33, a stavka je upola manja nego što je bila 2020. Predlagali smo da se lovcima za koje je predviđeno 71 milion kuna smanji na 51 jer je to višestruko više nego što je to bilo 2020., nije usvojeno kao što nisu usvojeni uglavnom svi amandmani oporbeni. 33 milijuna kuna samo 2018. znači je kroz parafiskalna davanja, namete prikupljeno gotovo 9 milijardi kuna. Znači ovo je jedan od preko 500 parafiskalnih nameta i ako gledate ono što plaćaju građani onda su na prvom mjestu HRT pristojba i naknada za obnovljive izvore, a ono što plaćaju poduzetnici onda je naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma među 10 najvećih neporeznih davanja parafiskalnih nameta, davanja kako ih tko zove i tu ima to neslavno prvo mjesto naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. I sad kad slušate naše poduzetnike oni uistinu predlažu i čak bi se usudila reći vape za smanjivanjem tih parafiskalnih davanja, ali nisam čula nikoga da predlaže ukidanje baš ovog. Spominju se članarine, spominju se razno razni nameti, ali ovo se rijetko ili gotovo nikad ne spominje jer i naši poduzetnici shvaćaju i svjesni su kako ima i parafiskalnih davanja koja su strogo namjenska, koja su potrebna. Lista čudnih parafiskalnih nameta je uistinu poprilično dugačka. Evo vam samo neki. Naknada za ovlaštenje pravnih osoba za ispunjavanje propisanih uvjeta za proizvodnju predmeta opće uporabe. Naknada za troškove ispisa rezultata slanja poštom. Stoljeću u digitalnom dobu mi pričamo o industriji 4050 oni naplaćuju naknadu za slanje poštom. Možda smo trebali krenuti od tih i takvih parafiskalnih davanja, a ne od ovog koje je strogo namjenski. Oni smatraju kako je visina ovih nameta neprimjerena i mišljenja su da ne dobivaju nikakvu protuuslugu i tu poglavito misle na članarinu u komorama, Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora i isto tako se žale da nemaju nikakav utjecaj u slučaju kada dolazi do povećanja parafiskalnih nameta i naravno kada dolazi do ovrha zbog neplaćanja istih. Već su kolege ukazale na namjenu upravo ove naknade i ponovit ću, znači da se dio koristi za razminiranje tako da dvojimo što će se desiti bez obzira što pozdravljamo mi u Domovinskom pokretu svako rasterećenje naših poduzetnika. Svako je uistinu za pozdraviti jer pogotovo ne samo sada u ovim vrlo teškim okolnostima i u jeku gospodarske krize koju je uzrokovala epidemija korona virusa, nego inače mi trebamo voditi računa da rasteretimo naše poduzetnike i uistinu nije sporno da dobar dio parafiskalnih davanja treba ukinuti, a jedan dio smanjiti. Ovako parcijalno smanjivanje po nama nije dobro. 33 milijuna kuna, a čujemo i čitamo u medijima da ukupna davanja i pomoć gospodarstvu do sada je bila na razini nekih 8, 9 milijardi kuna. Nesrazmjer između te dvije brojke. Ali kažem, pozdravit ćemo svako rasterećenje pa ćemo pozdraviti i ovo. Ono što smo se mi obvezali ne samo jednom, nego nekoliko puta pa i u sklopu aktivnosti vezano za pristupanje euro zoni je da će se naše gospodarstvo rasteretiti i to u segmentu administrativnih zahtjeva i parafiskalnih davanja. Ali prije toga moramo napraviti detaljnu analizu i tome treba pristupiti sustavno, a ne ovako parcijalno. Ministrica se u svom predstavljanju malo osvrnula i na to, ali ne možemo zaboraviti brojne afere vezane uz pojedina javna poduzeća, milijunske otpremnine, bonusi pa i u Hrvatskim šumama koje su određeni predsjednici uprava dobili. Krenuti konačno u tu toliko očekivanu željenu digitalizaciju i kroz plan za oporavak 20% sredstava će se morati utrošiti u digitalizaciju i na taj način rasteretiti naše poduzetnike. I neću dužiti jer uistinu radi se o jednom simboličnom rasterećenju tako bih rekla bez obzira što kolega Hrebak kaže da je to, je to je puno novaca. Ali kada vidite koliko su pomoći gospodarstvu onda vidimo da su problemi ogromni. I ova 33 milijuna to je dobro, ali nije dovoljno. Treba sustavno pristupiti, analizu napraviti i krenuti možda ipak od ovih besmislenih parafiskalnih davanja, a ove strogo namjenske možda ipak ostaviti za kraj jer oni uistinu imaju svoju funkciju, a to vam najbolje govore naši poduzetnici koji uistinu ja ih nisam čula da traže ukidanje baš ove naknade. Mi ćemo ovo u Domovinskom pokretu podržati jer podržavamo znači svako smanjivanje i rasterećenje naših poduzetnika. Ali kažem nadamo se da je ovo početak prave reforme i jednog akcijskog plana kojeg smo se obvezali u brojnim dokumentima koje smo potpisali i poslali u Europsku uniju.

Kolegica Vučemilović je povrijedila članak 238. Naime Zakonom o šumama i ne može se smanjiti primjerice neka parafiskalna naknada definirana Zakonom primjerice o pomorskom dobru ili nekom trećem zakonu.

Narode moj, pred nama je jedna velika jaka reformska poruka. Skida se parafiskalni namet od nekoliko 500, 600 koliko ima.

Tako da bilo koji nameti koji su po pitanju šume kao ključnog i strateškog resursa RH trebalo biti da opstanu ljudi na tome području. A vi naprotiv ovaj parafiskalni namet koji ste tribali ukinuti i bar osigurati ljudima s toga područja, lokalnoj zajednici primjer Gorski kotar, Lika, Slavonija ili moja Zagora, da taj resurs bude pokretač šuma, da bude pokretač razvoja toga područja. Imamo tradiciju pilane, šume blizu repromaterijal. Jedino što radimo izvozimo balvane, sa njima našu radnu snagu u Italiju i druge države da bi oni dodatnu vrijednost stvorili i nama to prodavali. I žalosno je doći i vidjeti u Gorkom kotaru tako u Slavoniji ta područja prekrasna puna šumom koja su prazna, a imamo takav resurs i takvo kvalitetno drvo da tko god dođe stranac da se može čudit. Tako da ova priča o ukidanju parafiskalnih nameta sa covid krizom ništa mi ne štitimo domaće. Imamo drvo nemamo proizvod. Mi jedino kočimo našeg poduzetnika.

Umjesto da na tim područjima koji će se baviti drvnom proizvodnjom od drveta triba rasteretiti svih poreza. I ne samo drvne industrije, nego bilo koje industrije na tim našim područjima koji su demografski, uništeni. Kužite ministrice?

Mi danas nikad više prehrambenih proizvoda nismo uvozili, štetne hrane, GMO hrane, koji je tretiran glifosatom, koji je otporan na glifosat, koji je zabranjen u velikim. Austrija to zabranjuje i zato danas evo sam povezao možemo ovu temu naš prekrasni resursi koje imamo na području RH mi umjesto da to koristimo, da stvaramo dodatnu vrijednost, da tu ljudi opstaju i rade u biti mi ih šaljemo sa našim resursima, izvozimo i u druge zemlje gdje se stvara dodatna vrijednost. I to je ključna poruka i zaključak. Međutim, kad govorimo, kad kažete ići će koliko ne znam za razminiranje. Pa u Hrvatskoj, još Hrvatska nije razminirana. Još 523 čovjeka do 2018. su poginula od mina.

Čak ih se ministar unutarnjih poslova odrekao. A imamo samo nesigurna područja, turistička država smo koja se želi baviti proizvodnjom, šumo zaštitom, zaštitom šume a vi kažete mi izdvajamo za razminiranje. Pa to bi tribao biti cijeli sustav uključen od Hrvatske vojske do onih koji razminiraju. Ali na žalost i ti ljudi koji su radili u Hrvatskom centru za razminiranje su izbačeni na cestu, pa tako svakodnevno štrajkaju a vrlo odgovoran i težak posao su radili. Nije lako razminirati područja poglavito teže prohodna područja. Znači, a sigurnost, mi smo turistička država. Proći će corona kriza, sigurnost RH ako netko kaže da je jedan dio zemlje 54 grada, odnosi se na 54 grada, 8 županija još je uvijek razminirano to područje. Ovaj parafiskalni namet 33 milijuna kuna se skida toliko benigno, toliko smišno ministrice. Drago je da je ovdje iza mene Kaštelan Ante Sanader koji je bio i gradonačelnik Kaštela i župan. Drago mi je da je tu i ministrica i najvećeg proizvođača stakleničke proizvodnje bacaju na ulicu. Puna salate domaće, najprije su ga uništili tu stakleničku proizvodnju.

I šta ćemo sa tim 35 žena koje primaju plaću, koje ih zapošljavaju?

Mislim vi kažete, evo velika reforma Zakon o šumama, skidamo jedan dio parafiskalnog nameta koji je 33 milijuna kuna u cijelosti rekli ste 33 milijuna kuna.

Kaže da brzo broji novac koji je bio u Slovenskoj. To oni popiju i prožderu u sekundu i podile. Tako da naš resurs je vrlo bitan, a to je u ovom slučaju šume. Šume i sigurnost i opstanak tih ljudi. Ja vam još jednom vama predstavnici Vlade na tim područjima sad kad nikad više ne uvozimo poglavito i ne koristimo naše resurse i prehrambenu proizvodnju i drvoprerađivačku proizvodnju, uvozimo gotovi namještaj, gotove proizvode da nemamo u ovome trenutku druge nego ove dvije trećine Hrvatske, ovaj prsten oko Zagreba, nešto malo oko drugih, većih gradova opstaje jednostavno ukinuti sve poreze na pet godina moratorij.

Nažalost još malo imat ćemo više općina i gradova i županija nego stanovnika. Mislim da šume su resurs strateški uz energetiku, uz vode koje se sad pojavljuju čak na burzi, mi smo tražili da bude ustavna kategorija voda, da bude osnovno ljudsko pravo, sad će biti na burzi pitke vode. Pitke vode su na burzi ko nafta. Bit će količine vode na burzama, a mi to nismo zaštitili mi smo izvore svoje dali rijeku Cetinu. Sveti Rok, Jamnica, sve smo mi to dali na koncesiju. Za Cetinu je se raspravljala vlada Zorana Milanovića 37 sekundi i dala je koncesiju čini mi se na 50 godina mjesečno se plaća, koncesionar plaća 5.000 kuna.

Sad idemo na Klub zastupnika SDSS-a, uvažena zastupnica Anja Šimpraga.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane ministrice sa suradnicom, uvažene kolege zastupnici i kolegice zastupnice, pred nama su ograničene izmjene zakona o izmjenama Zakona o šumama. Kad kažem ograničeno jasno je zato što se donose mjere kako bi smanjili negativan utjecaj Covid-19 bolesti na gospodarstvo. Znamo da Zakonom o šumama uređujemo sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima u RH. Sredstava za financiranje održivog gospodarenja šumama osiguravaju se iz naknade za općekorisne funkcije šuma. Prije izmjena ovog zakona kad govorimo u periodu od prethodnih 5 godina prosječno se godišnje raspolaže sa oko 190 miliona kuna na ime ove naknade. Zato predloženim mjerama od smanjenja stope po kojoj se obračunava ova naknada i oslobađanjem od plaćanja naknade za pravne i fizičke osobe koje imaju prihod manji od 7,5 miliona kuna smanjuje se i broj obveznika plaćanja naknade za 50% Provođenjem ovakvih mjera gdje poduzetnike rasterećujemo u iznosu od 33 miliona kuna nadamo se da će se očuvati gospodarska djelatnost, radna mjesta i sama likvidnost poslovanja. Ali isto tako treba naći načina da se nadomjeste sredstva kaka druge djelatnosti ne bi imale smanjenje aktivnosti.

Ilegalna sječa šuma posebno je vidljiva na područjima gdje su naseljene, gdje su naseljeni pripadnici nacionalnih manjina. Tamo znamo da nisu riješeni imovinsko pravni odnosi, nije riješeno pitanje katastra i zemljišnih knjiga, vlasnici se nalaze u drugim državama i zapravo to je najplodnije tlo da se ovakve nezakonite radnje i rade. I kada čovjek prijavi ilegalnu sječu većina počinitelja ovakvih kaznenih djela nažalost ostaje neotkrivena. Ljudi više ne znaju kome će se obratiti sve ostane na zapisniku policijskog službenika, gledaju kako im pred očima nestaje jedino bogatstvo koje imaju na tim opustošenim područjima. Godišnje Hrvatske šume od dozvoljene sječe imaju značajne prihode, kud ide taj prihod kad vidimo da u tim krajevima nema razvoja, nema pošumljavanja i nema ulaganja u te devastirane puteve. Isto tako dok sirovina iz šume ilegalno nestaje određen broj pilana na osnovu godišnjeg ugovora sa Hrvatskim šumama ne osigurava dovoljne količine trupaca te dolaze u teške poslovne situacije, moraju smanjiti proizvodnju i broj zaposlenih. Od nas ovdje očekuje se donošenje konkretnih zakonskih rješenja i jačih kapaciteta upravljanja kako bi problemi ilegalne sječe na području Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke, Like i zapadne Slavonije ali i drugih krajeva da ih konačno stavim ad acta. Kako bismo zaštiti šumu koja je bez obzira na vlasništvo zaštićena Ustavom, trebalo bi ustrojiti službu koja bi preuzela čuvanje šuma malih šumoposjednika, jer ako se nastavi nekontrolirana sjeća doći će, a već je i došlo do devastacije prirode.

u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka uvažena zastupnica Rada Borić.

Evo za početak gospođi ministrici koja i sama predstavlja Skupštinu društva Hrvatskih šuma podatak o zaposlenosti.

Znači, u razdoblju od početka korona krize do 31. 10. u Hrvatskim šumama radi 184 radnika više po ugovoru na neodređeno. Smanjena je npr. agencijsko sa 534 na 306. Ne bih da niste to tako opravdali. Govorim vam zato što u Hrvatskim šumama već dugo nešto ne štima. Evo recimo tih novozaposlenih nisu zaposleni ljudi koji rade na terenu, ali recimo 3 pripravnika vezano uz pravo možda i ne čudi zato što je samo Veteranska udruga Zeleni odred pripremila preko tisuću stranica i neke su otišle i prema Europskom parlamentu i vidjet ćete rezultate. Pa možda vjerojatno ove pripravnike spremaju tamo kako bi znali odgovoriti na neka pitanja? Ono što doista zabrinjava je štetno djelovanje uprave samoga društva. Nešto su ovdje i neke kolege uspjeli blago reći. Jedan također od eklatantnih primjera kako se uprava društva i nadzorni odbor i Vlada Republike Hrvatske odnose prema šumama u Hrvatskoj je i kronologija planiranja i izvođenje radova na biološkoj obnovi šuma. Uprava Hrvatskih šuma planom poslovanja za 2020. planirala je sveukupnu vrijednost radova gospodarenja šumama u iznosu od 583 milijuna 606 tisuća 573 kune, ovo sa jako puno zareza. A nakon toga je Vlada Hrvatske odlučila krizu izazvanu virusom COVID-a ublažiti dijelom iz novčanih sredstava koja su strogo namjenski prikupljena kao sredstva za gospodarenje šumama. Ali je uprava prvo smanjila prvobitni iznos iz plana poslovanja za 2020. i smanjila ga je za 42 milijuna. Novim planom dakle od 7. travnja iznos je bio 541 milijun. Ali uprava je i dalje vidjela kako izgleda situacija što bi se možda moglo dobiti kao potpora čak i ovom malenom mjerom. Tako da je dana i 30. studenoga ponovo donijela odluku, ponovo je smanjila vrijednost radova samim time i količine radova na biološkoj obnovi šuma i to na 440 milijuna kuna. A iz toga iznosa, a već smo na kraju godine, a to je 30. studenog doneseno tek su izvršeni radovi u vrijednosti od 271 i još nešto milijuna kuna dakle, 62%

Ima i drugih sredstava koja su se možda mogla prenamijeniti. Da u Hrvatskim šumama nešto ozbiljno nije u redu, govori i podatak da je od tih planskih sredstava za redovitu biološku obnovu iskorišten samo iznos u vrijednosti od 228 milijuna kuna što je 65% od planiranog. Dakle, ako, a i govorila je kolegica ispred mene, svakodnevno svjedočimo pojačanim sječama šume, svjedočimo dakle da nema dovoljno ljudi koji vrše nadzor. Ovdje se govorilo već ranije i kod prvoga čitanja pošto prodajemo tu sječenu građu, kako je prodajemo. Koliko su Vlada i ministrica u zabludi kada vjeruju da će ta sredstva za gospodarenje šumama nadoknaditi iz sredstava EU fondova, gospođa Petir je nešto pitala o tome, pokazuje i činjenica da Hrvatske šume nisu bile u stanju ni iskoristiti planirana sredstva iz EU fondova. To pokazuje i podatak da su novčana sredstva pojedinih fondova EU riješena samo sa 31 ili sa 41% Dakle u 2020. od početno planiranih gotovo 600 milijuna kuna koje su trebale biti uložene u gospodarenje šumama, gospodarenje uloženo je tek 228. Kako je to moguće dakle da je uloženo samo 228 milijuna? I pitanje je gdje smo to izgubili 355 milijuna kuna? I zašto se namjenska novčana sredstva koja su osigurana iz vlastitih izvora ne koriste dakle na onome što nam je važno za radove biološke obnove šume? Živjela sam gotovo 17 godina u Finskoj i trebate znati da za jedno posjećeno drvo se mora posaditi 3. Kako izgledaju kod nas omjeri? Ustvari izgledaju obrnuto. Dakle od gotovo 600 milijuna možete brinuti o gospodarenju sa 200 milijuna da bismo to popravili. Ono što je dobro gdje u samom zakonu kada pogledate obrazloženja upravo tako piše. Za očekivati je mogućnost parcijalnog ublažavanja dinamike provedbe pojedinih aktivnosti koje su značajne za stanovišta zaštite prirode i okoliša, tzv. ekološka uloga šume. Na primjer podizanje novih šuma, sanacija i obnove šuma oštećenim abiotskim činjenicama, očuvanje, bio raznolikosti itd. Ne znam koliko još imam minuta, pa malo žurim. I stoji također na kraju dokumenta, budući da iz europskog zelenog plana Green deal proizlazi nužnost za poboljšanjem kvalitete i kvantitete postojećih šumskih površina, te je potreba za povećanim ulaganjima u opće korisne funkcije šuma. Pogledajte krajnje obrazloženje. Posljedica ovih zakona, dakle neće biti poboljšanje kvalitete, ni poboljšanje kvantitete postojećih šumskih površina, niti ćemo učiniti nova potrebna ulaganja za opće korisne funkcije. Ovdje se govorilo i o drugim aktivnostima. Uložit će se dodatni napori. Ukoliko nismo u stanju od onoga što smo planirali i načina na koji ćemo se brinuti o našim šumama, ukoliko smo u stanju prenamijeniti sredstva, izgubiti putem milijune od tih sredstava pa dobro. Učinit će se dodatni napori.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama. Kao i u prvom čitanju, tako ću morati naglasiti i u drugom čitanju neke od nelogičnosti koje ovim konačnim prijedlogom zakona gurate. Sve što je bitno za reći je da je ovo čisti populizam. Naime gospodo, početkom godine u prošlom sazivu Sabora prilikom donošenja Zakona o šumama u raspravama smo ukazivali na pojedine loše odredbe donesenog zakona, te nam je drago da ste neke stvari uvidjeli i predlažete da se poslovi obračuna i naplate naknade za opće korištenje, za korištenje opće korisnih funkcija šuma vrate pod okrilje Ministarstva poljoprivrede jer taj model suradnje sa FINA-om nije saživio, nije razvijen, nije operabilan te da su takve uštede sredstva u državnom proračunu i stvore se preduvjeti da se usvoji podzakonski akt temeljem kojeg će se tehnički normirati način obračuna naknade i elektronička komunikacija sa obveznicima radi administrativnog rasterećenja gospodarstva. To tad niste prihvatili samo zato što je to bio prijedlog SDP-a i nastavljali ste suludu politiku vođenja države u kojoj svi prijedlozi SDP-a su automatski se odbijali ne razmišljajući da li su ti prijedlozi dobri ili nisu. U prošloj raspravi kao i u prošlom sazivu Sabora pokušali smo senzibilizirati i saborske zastupnike da donose odluke koje su korisne i nadasve bitne za njihov život, o ogromnoj važnosti naših šuma i šumskih zemljišta nadajući se da će vladajući pokazati barem malo zdravog razuma, te najprije donijeti kvalitetnu Strategiju razvoja šumarstva, lovstva i drvne industrije koja bi bila izglasana konsenzusom, a nakon toga i dobar zakon koji bi svima nama pomogao da provedemo tu strategiju. To se na žalost nije dogodilo već se i dalje ovim Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o šumama gura populizam. Koristi biti neće. Dapače, sredstva prikupljena naknadom za opće korisne funkcije šuma, one su strogo namjenska sredstva iz kojih se financira između ostalog zadnja šuma tamo gdje šume nikad nije bilo, zadnja šuma nakon požara, razminiranje, zaštita šuma, vatrogasne djelatnosti i slično. Temeljem Odluke Ministarstva zdravstva o proglašenju epidemije bolesti covid- 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka ove godine a u svrhu sprječavanja utjecaja covid-19 bolesti na gospodarstvo RH bilo je potrebno provesti određene mjere koje će umanjiti negativan utjecaj navedene ugroze na hrvatsko gospodarstvo. U nedostatku drugih rješenja posegnuli ste kroz dopune odredbi Zakona o šumama za sredstvima za OKFŠ propisujući da se ova strogo namjenska sredstva troše kako tko želi po ustaljenom HDZ-ovom principu. Na to smo upozoravali kod donošenja Zakona o šumama po kojem svi korisnici osim vatrogasnih zajednica moraju napravit program potrošnje tih sredstava koji mora biti odobren, a sredstva se isplaćuju tek nakon što se utvrdi da su potrošena u skladu sa programom. Vatrogasne zajednice to ne moraju. I zato i zaostajemo u povlačenju novaca iz EU fondova, jer za vas je transparentnost nepoznanica i potpuno je nepoželjna u vašem okruženju. I sad konačno dolazimo do vrhunca populizma. Prva mjera vezuje se uz smanjenje stope po kojoj se obračunava naknada na način da se isto umanji za nešto manje od ogromnih 10% Tih ogromnih 10% iznosi 0.0025% Ako to preračunamo u kune dolazimo do podatka da poslovni subjekt koji ima prihod od milijun kuna treba platiti cijelih 25 kuna manje. Zakonom o šumama vi ste propisali da poslovni subjekti koji imaju prihode ispod tri milijuna kuna neće biti obveznici plaćanja. Sada ovim konačnim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o šumama predlažete da se oslobode svi obveznici plaćanja koji imaju prihode manje od 7 i pol milijuna kuna.

Pa zar vi stvarno mislite da 187 kuna i 50 lipa će spasiti nekoga tko ima prihod od 7 i pol milijuna kuna? Sredstva prikupljena OKFŠ-om su strogo namjenska i ovo je čisto populistička mjera gdje se pokušava pridobiti politički poen, umjesto da se ljudima objasni o čemu se radi. Zanima me od kuda ćete namaknuti ta sredstva. Imamo sreće pa ove godine i nije bilo previše požara, pa je nešto sredstva i ostalo. No, pa zar ih moramo potrošiti i to netransparentno kako tko želi. Kao što smo i ranije ukazivali smanjenje od ovih 10% ne odnosi se na subjekte do 7,5 miliona kuna, ali odnosi se na banke, odnosi se na INU koja zahvaljujući HDZ-u je prešla u mađarsko vlasništvo, odnosi se na razne korporacije strane, na teleoperatere koji imaju ogromne prihode i oni, oni izvlače dobit iz naše zemlje, a njima tih 10% možda nešto i znači. Kako bi potkrijepila svoj stav navodim kronologiju instituta naknade za općekorisne funkcije šuma. 1990. godine ustanovljen je sa stopom u iznosu od 0,7%, 2010. visina stope smanjena je na 0,0525% ukupnog godišnjeg primitka i prihoda. 2012. visina stope smanjena je na 0,0265%, 2018. ustanovljen je prag za obvezu plaćanja veći od 3 milijuna kuna ukupnog godišnjeg primitka i prihoda. Svim dosadašnjim zakonskim promjenama iznos prikupljene naknade za OKFŠ je prepolovljen. Na tragu našeg razmišljanja su i predstavnici vodećih i odgovornih institucija u RH na području šumarstva, a svoj stav su iznijeli u dopisu upućenom na Odbor za poljoprivredu 7.9. ove godine.

Najveći stručnjaci na tom području šumarstva su protiv vašeg prijedloga. Zar to nije dovoljno gospodo da se zapitate da li su vaše izmjene ispravne ili samo kozmetičke i ničemu ne služe osim običnog populizma. Navodite da iz Europskog zelenog plana green deal, proizlazi nužnosti za poboljšanje kvalitete i kvantitete postojećih šumskih površina te potreba za povećanim ulaganjem u OKFŠ i da je to suprotno od onoga što će uslijediti kao posljedica izmjena ovih zakona te predlažete između ostalog kroz strateški plan za poljoprivredu u okviru zajedničke politike EU osigurati odgovarajuće poticaje ili potpore za šumoposjednike u smislu očuvanja bioraznolikosti i održivog gospodarenja šumama čime će se nadomjestiti i povećati financiranje OKFŠ-a. Kao što sam i prvi puta rekla to ste već odavno trebali napraviti. Za poslovne subjekte od 7,5 milijuna kuna godišnjeg prihoda iznos od 1.987 kuna i 50 lipa nije nekakav veliki novac, a za one sa manjim godišnjim prihodima još je i manji te je naš stav da se u duhu Europskog zelenog plana stopa od 0,0265% ostavi ili čak poveća. Pozivam i saborskog zastupnika iz redova HDZ-a koji je u prvom čitanju ovog prijedlog izmjena i dopuna zakona prozivao moj klub da smo kroz izborni program htjeli smanjiti OKFŠ za 40%, da iste izjave potkrijepi dokumentima jer iznošenje neistina u ovom parlamentu nije primjereno kao ni na javnoj televiziji. I zaključno da naglasim, upravo sad u vrijeme ove pandemije trenutak je za dodatna ulaganja u šume i okoliš i zato vaš još jednom molim prestanite svojim politikama pogodovati samo bankama i krupnom kapitalu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvaženi zastupnik Stipan Šašlin.

Obzirom da se radi o vrlo ograničenim zakonskim izmjenama iznijet ću ukratko obrazloženje i razloge zbog kojih se ovaj zakon i donosi jel. Temeljem odluke ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virosom SARS-COV 2 od 11. ožujka 2020. godine, a u svrhu sprječavanja utjecaja Covid-19 bolesti na gospodarstvo RH potrebno je provesti određene mjere kojima će se umanjiti negativan utjecaj naveden javnozdravstvene ugroze na hrvatsko gospodarstvo. Jedan od načina za provedbu tih mjera je da se u ovakvim kriznim situacijama umanji porez ili neporezna opterećenja na gospodarske subjekte radi očuvanja gospodarske djelatnosti, likvidnosti poslovanja i očuvanja radnih mjesta. Vlada RH usvojila je akcijski plan za smanjenje poreznih i parafiskalnih davanja u 2020. godini čijom provedbom planira smanjivati opterećenje na gospodarstvo u iznosu od 532 milijuna kuna. Donošenje novog akcijskog plana sukladno je preporuci Vijeća EU za RH, a u okviru europskog semestra te je jedna od mjera koju RH se obvezala provesti u cilju pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II i Bankovskoj uniji. Zakonom o šumama, Narodne novine broj 68/18, 115/18, 98/19 i 32/20 uređuje se sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima u RH. Sredstva za financiranje održivog gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u RH osiguravaju se i iz naknade za općekorisne funkcije šuma. Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit te fizičke osobe koje su obveznici poreza na dohodak, a u RH obavljaju registriranu djelatnost i ostvaruju ukupni godišnji prihod i primitak veći od 3 milijuna kuna plaćaju naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Prema ukupnom broju registriranih poslovnih subjekata u RH s krajem 2019. godine registrirano je ukupno pravnih osoba 280.017 te subjekti u objektu i slobodna zanimanja njih 83.811. Samo njih nešto više od 20.000 odnosno oko 5,5% evidentirani su kao obveznici plaćanja ove naknade. Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma se naplaćuje u visini od 0,0265 posto od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka, te se evidentira kao namjenski prihod državnog proračuna, odnosno prihod za posebne namjene čije je korištenje i namjena utvrđeno Zakonom o šumama na način da za razminiranje šuma ide i šumskih zemljišta ide 30%, za vatrogasnu djelatnost 20%, gospodarenje državnim šumama 37%, gospodarenje prirodnim šumama 12% i znanstveno-istraživački rad u šumarstvu 1% U posljednjih pet godina prosječno se na ime naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma prikupi sredstava u iznosu od oko 191 milijun kuna. Kao nova mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije bolesti covid-19 predlaže se normativno uređenje odredbi Zakona o šumama i to kroz dvije mjere. Prva mjera vezuje se uz smanjenje stope po kojoj se obračunava predmetna naknada na način da se ista umanji za nešto manje od 10% i to sa sadašnjih 0,265% na novo predloženu stopu za obračun u visini od 0,024% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka. Ovom mjerom direktno će se pozitivno djelovati na poslovanje svih gospodarskih subjekata koji su obveznici plaćanja predmetne naknade. Druga mjera vezuje se uz oslobađanje od plaćanja naknade za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit, te fizičke osobe obveznike plaćanja poreza na dohodak koji imaju prihod manji od 7 i pol milijuna kuna. Povećanjem granice ukupnog godišnjeg prihoda i primitka sa dosadašnjih tri milijuna kuna na novo predloženih 7 i pol milijuna kuna smanjio bi se broj obveznika plaćanja naknade za otprilike oko 50% u odnosu na njihov trenutni broj, odnosno sa sadašnjih nešto više od 20 000 obveznika obvezu plaćanja naknade bi prema novome prijedlogu imalo samo njih negdje oko 10 500. Ovim zakonom se primarno uređuje pitanje plaćanje naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma. Propisuju se obveznici plaćanja kao i način obračuna naknade za opće korisne funkcije šuma, te postupak predaja obračuna i rokovi uplate naknada. Kako će se smanjenjem broja obveznika plaćanja naknade značajno smanjiti i opseg administrativne obrade ne postoji više potreba da poslove obračuna i naplate naknade u ime Ministarstva poljoprivrede obavlja Financijska agencija, nego predmetne poslove može obavljati i samo ministarstvo. To će se odraziti i na uštede sredstava u državnom proračunu. Razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja prijedloga zakona i razlozi zbog kojih su te razlike nastale. Nakon rasprave o prijedlogu zakona na radnim tijelima Hrvatskog sabora kao i rasprave 16. rujna 2020. godine u okviru zasjedanja treće sjednice Hrvatskog sabora, te u skladu sa zaključkom Hrvatskog sabora od 25. rujna 2020. godine kojim je prihvaćen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o šumama predlagatelj nije sukladno proizašloj komunikaciji s rasprava Hrvatskog sabora imao potrebu za izmjenom predloženih rješenja iz razloga što tijekom rasprave na radnim tijelima Hrvatskog sabora kao niti tijekom plenarne sjednice nije bilo meritornih primjedbi, prijedloga ni mišljenja koja bi bila predmet prijedloga zakona već se radilo isključivo o sadržajnim prijedlozima koje nisu predmet prijedloga zakona. Pojašnjenja na upite o pojedinim normativnim dijelovima prijedloga zakona predlagatelj je iznio tijekom same rasprave o prijedlogu zakona. Kako iz rada Hrvatskog sabora nisu proizašli relevantni prijedlozi, predlagatelj je pri izradi konačnog prijedloga zakona tijekom horizontalnog usklađenja sa nacionalnim zakonodavstvom uočio potrebu za dodatnim normativnim pojašnjenjem pojedinih odredbi osobito točke 1. Konačnog prijedloga zakona kojim se mijenja članak 65. stavak 1. u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje osnovice za obračun naknade poglavito kod poreznih obveznika po tonaži broda koje su do sada otvarale mogućnost višeznačnog tumačenja.

Poštovani predsjedavajući, poštovana ministrice, kolegice i kolege. Na žalost mjere koje su u ovom zakonu, tj. koje će biti donesene na glasovanju su biti kozmetičke i nemaju neku veliki značaj po pitanju poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću, tj. onih koji plaćaju ovu naknadu. Ono za što se mi u HSS-u zalažemo je ukidanje svih parafiskalnih nameta i uvođenje jedne uplatnice za poduzetnika, tako da on točno zna koliko davanja plaća državi. Na žalost kojega god poduzetnika danas pitate on ne zna kolika su njegova točna davanja na mjesečnoj ili godišnjoj razini.

To je jedno breme koje se valja barem 25 godina. Ja moram priznati da ste vi bez obzira što ste samozatajni i tihi jedna od najkvalitetnijih ministara poljoprivrede tj. ministrica i volio bih da imate slobodne ruke da upravljate tim Ministarstvom, mislim da bi rezultati bili daleko bolji. Ove godine na aukciji je prodano 2 milijuna i 344 tisuće trupaca, znači samo dijela stabla.

Mi u Hrvatskoj imamo namještaja koji se deklarira kao hrvatski namještaj, samo je pitanje od čega je napravljen. Uglavnom je napravljen od iverice panela koje su uvezeni, ovdje iskrojeni i možda sastavljeni. Ali svjedoci ste kada odete u salone namještaja da je to uglavnom uvozni namještaj koji je vjerojatno često puta i napravljen od sirovine koja je rasla u Hrvatskoj od visokokvalitetne sirovine koja je rasla u Republici Hrvatskoj. Da smo više poticali finalizaciju prerade naše sirovine vjerojatno bi bio i nivo zapošljavanja daleko veći i vjerojatno bi to pridonijelo povećanju BDP-a u Hrvatskoj. No međutim, mi smo to propustili napraviti i ono što se dešava s drvnom masom u Hrvatskoj je polako postala svima poznata enigma za koju se nikako do kraja ne može utvrditi prava istina. Svjedočanstvo tome je ove godine što se dogodilo u Podravini kada se prevrnuo kamion sa sječkom iz kojega su upali trupci. Morao ga je netko drugi ubaciti unutra, a očito je netko morao i znati za to jer ipak svi šumari zadužuju određenu količinu drvne mase i moraju ju razdužiti. Vjerojatno to nije niti prvi, niti zadnji slučaj. Ali na žalost mislim da se nikome ništa po tom pitanju dogodilo nije i da nitko neće odgovarati za to.

Na žalost emisija CO2 s našom sirovinom smanjuju okolne zemlje koje tu sječku odvoze od nas vjerojatno po pristupačnijoj cijeni, nego što to mogu dobiti u svojim zemljama.

Sada ćemo ga vjerojatno i više uvoziti kako nam je nestala ova platforma? Vrlo je tužno čuti od ljudi koji žive u ruralnom području koji su navikli se grijati na drvo da jednostavno ne mogu dobiti ogrjevno drvo da si ga sami izrade u šumi na panju, da si ga sami dovezu i da se griju s tim obnovljivim izvorom, a pored njihovih kuća uništavajući ceste prolaze kamioni sa trupcima, sa sječkom i odvoze ih u neke druge države gdje ljudi razmišljaju o ekonomiji, razmišljaju o energetskoj neovisnosti, jer Hrvatima to ne treba. Mi smo izgleda prebogati da bi se sa time bavili. Dosta je rušenja šuma pod krinkom bolesti i štetnika. Ne kažem da se sva sječa obavlja pod time. Ali da je nekada alibi za to upravo i pojava bolesti i štetnika kojih negdje ima, negdje ih na svu sreću i nema. Ali svejedno drvo strada od onih koji sa drvetom trguju na veliko i malo. Još jedan problem o kojem premalo govorimo su privatni šumoposjednici, privatne šume. 1,5 milijuna katastarskih čestica prosječna veličina šumoposjeda je ispod 0,74 hektara i nisam primijetio da se previše time bavimo iako su to također prirodne šume značajne za bioraznolikost, značajne za očuvanje i voda i proizvodnju kisika. Nedavno sam razgovarao sa ljudima iz tih udruga koji se upravo žale na zanemarivanje od strane države po tom pitanju i da bi oni također željeli uređivati svoje šume. No međutim, jednostavno to financijski ne mogu, a i onog trenutka kada žele određeni dio drveta izvaditi iz šuma postaje poprilično komplicirano i frustrirajuće po zakonu odraditi taj dio i onda dolazi do ilegalnih sječa. Pa možemo i vidjeti na televiziji što se događa od pojedinaca koji uzurpiraju, otimaju, koji jednostavno odvezu drvo vi ih ne možete uhvatiti. Kada ih i uhvatite sve završava na nekakvoj policijskoj zabilježbi i kao i po svemu drugome zakon u Republici Hrvatskoj nije jednak za sve, jer očito neki mogu raditi što žele, a neki oni sitni uvijek stradaju i za par kuna koje su nekome dužni.

Pojedinačna rasprava je prva je uvaženi zastupnik Ante Bačić.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege, u ovom konačnom prijedlogu vezano za Zakon o šumama mislim da u ovim kratkim izmjenama da nam je svima jasno i da smo već kroz raspravu u ime klubova otkrili čime se sve bavi sami zakon od uređenja, korištenja, gospodarenja samim šumama, šumskim zemljištem i zašto uopće donosimo ove izmjene i dopune tj. ovaj konačni prijedlog zakona u drugom čitanju jer znamo što sve Vlada RH zadnjih mjeseci radi i da je ovo jedan od niza zakona koji u paketu donosimo ili radi određene reforme bilo to porezna bilo ovo što smo imali neki dan lokalne samouprave ili vezano za pakete mjera koje Vlada RH donosi upravo da bi očuvala i radna mjesta, ali i spasila normalno gospodarstvo RH koje evo otežano funkcionira radi same pandemije korona virusa. Znamo da je donesen i akciji sami plan smanjenja neporeznih i parafiskalnih davanja i u samoj raspravi smo dosta o tome i pričali koje parafiskalne namete tj. koja parafiskalna davanja možda ukinuti prije, koja poslije, neki se evo zalažu i da se ukinu, da se ukinu sva, ali znamo da je ovim paketom mjera Vlade ukupno smanjenje opterećenja na gospodarstvo će biti 532 miliona kuna tako da je i ovo što neki kažu da je i malo od strane Ministarstva poljoprivrede ne bi se složio s time jer evo 30 miliona po 30 dođemo do jednog određenog iznosa koji vjerojatno će naši poduzetnici u konačnici i cijeniti i manje će ih opteretiti i moći će normalno funkcionirati. Što se tiče ove dvije mjere koje su pred nama i vezano za naknadu za općekorisne funkcije šume koja se smanjuje u razini 10%, 10% i ova druga mjera vezano za tvrtke i povećanja samoga limita na milijun EUR-a gdje će ušteda biti 14 miliona kuna ukupno će za naše gospodarstvo to značiti 33 miliona kuna jednoga kvalitetnijega rasterećenja, ali dolazimo do onoga drugoga problema i zato tu treba neke stvari istaknuti, evo i pohvaliti ministarstvo, ali i svako ministarstvo koje dolazi ovdje s određenim rezovima. Najgore je kad imamo neki namet ili kada nešto moramo srezati, a jednostavno nemamo odgovor kako ćemo nadomjestiti novac koji je inače išao iz takvog parafiskalnog nameta ili određenoga poreza i ovdje je to itekako strukturirano i znamo da upravo ovaj parafiskalni namet ide i za proces razminiravanja i za vatrogasnu djelatnost i za gospodarenje šuma i znanstveno-istraživačku djelatnost i normalno to su sve određeni sektori koji ne mogu patiti, ali vidimo i da je samo ministarstvo predložilo određene izmjene tj. načine na koje ćemo upravo i nadomjestiti sve ovo, svih ovih 30 miliona koje ćemo, s kojima ćemo rasteretiti naše poduzetnike. Tako da mislim da ne trebamo se strašiti ni vezano za razminiravanje, ono će se nastaviti posebice kada gledamo sve projekte koje ćemo predati preko nacionalnog plana za otpornost i oporavak, a da ne spominjem same pomoći Ministarstva poljoprivrede vatrogasnoj zajednici kroz nova vatrogasna vozila. Vezano i spomenut je ovdje i Europski zeleni plan koji nas evo i na neki način obavezuje da stavimo i dodatne napore vezano za ulaganja u šumske površine zato mislim da definitivno određena sredstva kojima ćemo definitivno morati nadomjestiti da bi obnovili naš, naš šumski pojas moramo razmišljati malo i o samoj šumskoj gospodarskoj osnovi i samim područjima RH koja su pod ingerencijom države tj. pod ingerencijom Hrvatskih šuma, a mogu sutra biti na raspolaganju i našim općinama i našim gradovima. Mislim da ovih 30 miliona kuna itekako možemo jako brzo nadomjestiti tako da uključimo našu lokalnu samoupravu zajedno sa ministarstvom, malo ubrzamo upravo izmjene vezano za šumsku gospodarsku osnovu i ta osnovna područja koja su pod Hrvatskim šumama i da što više tih područja poslušamo sa lokalnih jedinica i stavimo u funkciju.

Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Bačiću, evo baš je izašlo izvješće Revizorskog suda EU koje govore o zadnjim podacima iz srpnja da su države članice poduzele oko 1.250 različitih mjera kako bi sačuvale radna mjesta i zadržale likvidnost svojih poduzeća, to su mjere koje ukupno iznose oko 3,5 bilijuna EUR-a i čine 27% BDP-a država članica. Naravno da je to dovelo i do povećanja proračunskog deficita, ali vjerojatno i do povećanja gospodarskih razlika među državama članica. No, to su mjere koje su trebale biti poduzete i ja vjerujem da će i EU kroz sve ove nove mehanizme koje je osmislila također dati jedan svoj značajan doprinos u ublažavanju ove krize. Mjera koju ovdje danas donosimo jest također važna zato što pomaže rasterećenju gospodarstva, ali kao što smo čuli kroz programe EU koji su na raspolaganju će se nadomjestiti [[Upadica: Vrijeme.]] OKFŠ za Hvala kolegice Petir na ovom komentaru i na ovoj replici. Slažem se sa vama za početak mjere koje Vlada donosi normalno da moraju biti brze, moraju biti ad hoc ne bi li spasili i održali gospodarsku aktivnost u RH, ali normalno to rade i ostale zemlje EU. Ali evo nisam ovdje spomenuo, mislim da postoji dosta operativnih programa na koje će se nasloniti i Vlada RH i naši poduzetnici, u ovom slučaju i Ministarstvo poljoprivrede. Samo vezano za operativni program i konkurentnosti i kohezije NATURAVITA u koje je uključeno 2500 ha u kojem je predviđeno i planiranje proračunskih ulaganja 370 milijuna kuna.

Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice, zastupnice i zastupnici. Protekom vremena sve više postajemo svjesni sveukupnog utjecaja bolesti covid-19 na koje smo vezano uz gospodarske aktivnosti reagirali najbolje kako smo mogli kroz osiguranje bespovratnih financijskih sredstava, potporu gospodarstvenicima ali i kroz izmjene zakonskih akata kojima je dodatno smanjeno opterećenje na gospodarstvenike, a sve sa ciljem kako bi se sačuvala radna mjesta, nastavila proizvodnja, a samim time i funkcioniranje države. Ovaj prijedlog zakona jedna je od takvih reakcija koja će pružiti ukupno rasterećenje od 33 milijuna kuna na godišnjoj razini. I koliko god ova strana medalje bila sjajna, druga strana medalje znači smanjenje sredstava za opće korisne funkcije šuma na godišnjoj razini. Iako podržavam zakonom predloženo rasterećenje ujedno se zalažem da sredstva koja će nedostajati za opće korisne funkcije šuma nadomjestimo iz drugih izvora. Ta su sredstva potrebna za održavanje šumske infrastrukture, šumskih putova kod javnih i privatnih šumo posjednika, razminiranje i pomoć u zaštiti od požara, te ih moramo nadomjestiti kroz višegodišnji financijski okvir za koje je programiranje u tijeku kroz mjere ruralnog razvoja kao i kroz mehanizam za oporavak i otpornost. Šume su važne jer dok šume dišu i mi ćemo disati i ako ih ne želimo čuvati zbog njih samih, onda ih moramo čuvati zbog sebe samih. Naši šumari već više od četvrt stoljeća gospodare hrvatskim šumama na potrajan način zbog kojega možemo biti uzor drugim državama i koji je uvelike poznat izvan granica RH no ipak nedovoljno prepoznat u Hrvatskoj a ponekad i kritiziran. Nakon rasprave o ovom zakonu u prvom čitanju dobili smo jedan niz komentara u kojem su građani tvrdili da na određenim lokacijama upravljanje šumama nije u stilu dobrog gospodara, da ima prekomjerne sječe šuma, da se uništavaju šumske prometnice ali i javne, županijske ceste prilikom izvlačenja i transporta drva iz šume. Na takve kritike predstavnici šumarskog sektora odgovorili su da se radi o aktivnostima koje su uobičajene u gospodarenju šumama, o konverziji degradiranih šumskih sastojina i šumskih struktura, o pomlađivanju šuma. Zbog tako oprečnih stavova ali i zbog pojava bolesti u šumama hrasta, jasena i kestena važno nam je žurno reagirati i snimiti stvarno stanje naših šuma i temeljem toga izraditi preporuke za buduće upravljanje šumama. Ne treba zaboraviti da se Hrvatska još uvijek bori sa problemom zaostalih mina iz Domovinskog rata, da posao razminiranja nije niti približno priveden kraju i prema podacima Hrvatskog centra za razminiranje minski sumnjivo područje na prostoru Hrvatske nalazi se još na području 8 županija, odnosno 49 gradova i općina i iznosi preko 280 četvornih kilometara. Od 1998. godine do danas EU je pridonijela procesu razminiranja u Hrvatskoj sa 177,6 milijuna eura, a nastavlja pomagati dalje kroz strukturne fondove. U vrijeme mog mandata kada sam bila hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu zatražila sam od Komisije da poštuje Ugovor o pristupanju Hrvatske EU i da se poštuje minska omotnica. Dakle, onaj iznos koji je namijenjen razminiranju i to je Komisija prihvatila i stavila u proračun. Također želim reći da hrvatsko drvo treba i može biti konkurentno, a sektoru se može pomoći uporabom domaćeg drva u drugim sektorima posebno kod obnove ili izgradnje zgrada javne namjene. Građevina sa jednom tonom drva dovodi do prosječnog smanjenja emisija CO2 za čak 2,1 tonu tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda u odnosu na građevinu sa jednom tonom betona. Isto tako, procjenjuje se da bi gradnja drvom mogla pohraniti između 10 milijuna i 700 milijuna tona CO2 godišnje na globalnoj razini, a istovremeno bi smanjila emisije uslijed proizvodnje materijala poput čelika i betona.

Uvažena kolegice Petir, slažem se sa vama kad ste rekli treba osigurati iz drugih izvora. Nadam se da će vas poslušati budući da ipak ste vi na mjestu na koji će vas poslušati, pa će se doista dogoditi to što ste htjeli. Spomenuli ste da dio pustošenja, tj. je li šuma zbog različitih bolesti se sijeku. Inače je to najčešće i izgovor. Svjesni smo da nisu samo od ledenih kiša smrznutih itd., nego nam se uvijek govori da nam treba malo pogledati i neke od analiza koje imamo. Nadam se i ne želim, ali mislim da će se Hrvatska doslovno prekosutra će imati iz EU nekoga tko će malo pogledati kako gospodarimo šumama. Ono što ste rekli nehrvatsko drvo prvo. Ja bih rekla hrvatska šuma prva. Evo svi smo pod maskama. Nama trebaj šume da bismo i mogli disati, a dovoljno je da više ne možete otići i na Sljeme koje ne samo da je ilegalno posječeno, već i sami znate što pri takvoj sječi i kontroli se događa tj. Da su zatrpani i riječni putovi, potoci i voda i sl. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo Borić svakako smatram da je izuzetno važno da zadržimo dobro zdravlje našim šuma da one budu funkcionalne i iz tog razloga je potrebno ulagati određena financijska sredstva. Svi razumijemo i podržavamo da je jako važno rasteretiti i gospodarstvo u ovom trenutku i zato moramo mudro pristupiti pripremi projekata koji su koliko ja imam informacije u jednoj fazi izrade, a kako bi mogli iz europskih sredstava nadomjestiti ova sredstva koja će nam nedostajati za provedbu projekata važnih za održavanje općekorisnih funkcija šuma. Moram spomenuti i to da obzirom da ste govorili o Sljemenu znate i sami da je Sljeme park prirode kojim gospodari javna ustanova i tu bi onda možda bilo dobro zatražiti informaciju od javne ustanove zbog čega prema vašem mišljenju dolazi možda do nekih odstupanja dobrog gospodarenja sa tom šumom. Uvažena gospođo Petir evo predsjednica ste Odbora za poljoprivredu. Svi želimo pomoći gospodarstvu, rasteretiti ga pogotovo sa ovim parafiskalnim dijelom. No onda kada to činimo slušamo sa druge strane sabornice kako je to kozmetika, kako je to populizam. Sve što može pomoći rasterećenju odnosno rasteretiti gospodarstvo mislim da je hvale vrijedno. Ova 33 milijuna možda ne izgledaju puno, ali kada se zbroji sve ono što se čini mislim da čini jedan zbroj koji će bitno olakšati funkcioniranje našeg gospodarstva, pogotovo u vremena korona krize u kojem se nalazimo. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Ivanoviću pa ja čak i ne bih rekla da 33 milijuna kuna nisu puno. To je podosta novca i kada morate u jednoj situaciji u kojoj nemate dovoljno izdvojiti, uštedjeti, odreći se onda to još dobiva dodatnu dimenziju. Ja smatram da svako rasterećenje gospodarstva i ulaganje u gospodarstvo i očuvanje radnih mjesta je dobro.

Naravno da bi svi voljeli da to bude i znatno više i da je moguće više izdvojiti, ali isto tako moramo voditi računa i o nekim drugim sektorima koji moraju funkcionirati. I vi ste član Odbora za poljoprivredu i jednako kao i ja želite da se gospodarstvo rastereti, ali i da šume imaju adekvatnu skrb, a i za to nam trebaju neka financijska sredstva.

Vi ste sami naglasili da još nismo gotovi sa poslom razminiravanja i dosta je bilo rasprave oko toga. Ali moramo naglasiti, razminiravanje ne ide i ne financira se isključivo iz ove parafiskalne naknade i dobro ste spomenuli upravo i strukturne i kohezijske fondove Europske unije. I ja moram samo napomenuti da u sljedećem trogodišnjem razdoblju upravo u okviru Nacionalnog plana za … [[ne razumije se]] i oporavak su već podnijeti prijedlozi za razminiravanje šuma i šumskih zemljišta i to u ukupnoj visini sredstava od 2 milijarde kuna tako da možemo odmah odagnati tu bojazan da se razminiravanje neće nastaviti radi ukidanja ovakvih parafiskalnih nameta. Kolega Bačiću vi ste u pravu. Razminiravanje će se nastaviti i ono se mora nastaviti, jer moram reći kada sam dovela ovdje u Hrvatsku Odbor za poljoprivredu Europskog parlamenta i kada smo im izložili predstavnicima šumarskog i drvnog sektora da mi još uvijek imamo preko 280 četvornih kilometara pod minama, da su oni bili osuknuti i da europarlamentarci iz drugih država članica nisu znali taj podataka. Naravno nama je to onda i olakšalo našu poziciju kada smo tražili da se bez obzira na smanjenje europskog proračuna do kojeg neminovno dolazi zbog Brexita ne dira naš proračun za poljoprivredu i da nam se ne dira naša minska omotnica i u tome smo uspjeli. Evo na to sam posebno ponosna.

Hvala potpredsjedniče. Kolegice u svojoj raspravi ste istaknula da je jedan veliki problem da odumiru šume kestena što je točno. Naime i kod nas na sjeveru Hrvatske sve više i više ima kestena koji odumire zbog raka kore. Koliko mi je poznato upravo negdje kod vas u Petrinji postoji jedan centar za šljivu i kesten, pa bi bilo dobro da im se da malo više na važnosti. Ali možda bi bilo dobro reći cjeloviti iznos, a to je preko 5 i pol milijardi kuna je Hrvatska do sada uložila u razminiravanje.

Hvala vam lijepa kolega Stričak na ovom komentaru. Da, točno je i dobro podsjetili ste me da sam ja ustvari bila jedna od onih koji su inicirali i oformili taj Centar za šljivu i pitomi kesten na području Grada Petrinje. Nama je to izuzetno značajno zato što ne samo na području Petrinje, nego i Hrvatske Kostajnice mi imamo bogate šume kestena i one doista pod utjecajem bolesti se suše. Mi smo jučer na Odboru za poljoprivredu razgovarali sa ministricom o tome problemu kao i o drugim bolestima koje se pojavljuju na hrastu i jasenu i drago mi je da je Ministarstvo pokazalo razumijevanje i istaknulo da će se izraditi stručne podloge, da su pozivi već, javni pozivi u tijeku gdje će se kroz te stručne podloge pokušati naći rješenje za sanaciju šuma koje su napadnute raznim bolestima. Poštovana gospođo Petir, vi ste jako dobro upoznati da u Hrvatskoj praktički već 250 godina postoji organizirano šumarstvo i šumarska struka i da je to praktički rezultiralo sa 95% prirodnih šuma koje trenutno imamo u RH. Moram napomenuti da su te prirodne šume ujedno i najstabilnije i u ekološkom i u biološkom i svakom drugom smislu i da je ta činjenica prepoznata i na razini EU i apsolutno uživamo jedan status jedne kvalitetne i uređene šumarske zemlje. Znate isto tako da se u šumarstvu u Hrvatskoj gospodari po principu po trajnosti gospodarenja. To znači činjenica da se uvijek siječe znatno manje nego što je prirodni prirast. Negdje u Hrvatskoj se trenutno siječe … [[Govornik se ne razumije.]] je oko 8 milijuna kubika, a prirodni prirast je preko 10 milijuna kubika. Što znači osigurava sigurnost, odnosno potrajnost gospodarenja i stabilnost naših šuma i za generacije koje dolaze. Pa vi ste potpuno u pravu i mislim da ovaj primjer koji Hrvatska ima je često puta istican svugdje, a ja sam ga osobno iznosila u Europskom parlamentu jer smo imali u jednom trenutku pokušaj određenih struktura da pokušaju staviti svoju šapu na šumarsku politiku. Znate da je šumarska politika u nadležnosti država članica ne Europske unije i kroz donošenje Europske šumarske strategije to se pokušalo kao trend preokrenuti. Upravo na tom primjeru Hrvatske dobrog i dugotrajnog potrebnog gospodarenja šumama i naravno uz pomoć kolega iz Austrije, ali i Finske i Švedske smo imali tu priliku da obranimo na neki način naše šume da ostanu u upravljanju nacionalnih država članica.

pa ovdje smo čuli dakako da ova mjera kako god malena ili velika, da 33 milijuna će ipak biti, imati pozitivan učinak na poslovanje gospodarskih subjekata.

Pitamo se gdje je nestalo putem u šumi je li ih pojeo vuk, je li ih Crvenkapica odnijela baki, gdje je nestalo 355 tisuća kuna? Dakle, tih 33 u odnosu na 355. Drugo, budući da očekujemo da će dakle pomoći se gospodarstvu, šume se neće same niti sjeći, niti će se same o sebi brinuti. Nas dakle zanima, vraćam se ponovo ovim radnicima. Dakle, izračunala sam prema podacima 31.10. da u Hrvatskim šumama ima 16552 radnika s tim da ima, dakle najveći broj onih stalno zaposlenih. Ali upravo Uprava Hrvatskih šuma izbjegava i provedbe općih akata svojih vlastitih internih koji su stupili na snagu 1. Kolovoza koji inače kasne tri godine po sporazumu, a tiče se boljeg radnog i materijalnog statusa radnika. Dok s jedne strane ne znamo ništa o poslovnom bonitetu Hrvatskih šuma znamo da se neki različiti izvidi trenutno rade tamo. Dakle, taj bonitet je prekriven velom tajne, a inače su Hrvatske šume, tj. uprava kvartalno su zakonom obavezni izvijestiti radničko vijeće na primjer. Ne znamo ni također što je sa tim da Hrvatske šume potražuju preko 200 milijuna kuna od drvoprerađivača koji im nisu platili, ali zato znamo da radnici neće dobiti niti one preuzete ugovorne obveze koje su preuzete kolektivnim ugovorom ili različite dodatke, stimulacije, dio Uskrsnice, dodatke za treći mirovinski stup ni božićnicu. E pa neće se šume same brinuti o sebi.

Evo poštovana gospođo zastupnice, u svom prethodnom izlaganju ste iznijeli brojku, odnosno problem zapošljavanja negdje oko 500 ljudi, odnosno sjekača u Hrvatskim šumama. Ne znam zašto je to problem. Dapače to bi po meni trebalo biti dobra. Da li vi znate uopće kolika je prosječna starost sjekača šumskih radnika sjekača u Hrvatskim šumama. Na žalost to je negdje preko 50 godina. To je preko 50 godina i s obzirom na uvjete rada u kojima ti ljudi rade to je doista previše. I sada kad se pokušava pomladiti, kada se pokušava primiti mlade ljude sad je to problem. Ja ću vam reći samo jedan plastični primjer. I sada kada se pokušava primiti jedan broj novih mladih ljudi sad je vama to problem. Pa bojim se da niste čuli ili mene ili gospođu ministricu. Ja sam se referirala na nju koja je govorila o produživanju ugovorima upravo recimo sjekačima ili ne znam na koga je sve mislila a ja sam pokazala prema podacima razlike između ožujka 2020. I sada konca godine, da je u stvari u stalni radni odnos je primljeno 200 ljudi, ali nije primljeno ravnomjerno ovako kao što vi mislite. Dakle, nije primljeno revidirat sa ne znam terenskih radnika. Primljeni su upravo eto kao što sam navela recimo primjer pet u Hrvatskim šumama u upravi pet mladih ljudi pravnika. Dakle, Hrvatske šume vjerujte mi ono što znam će imati kontrolu iz Europske komisije i oko gospodarenja šumama i

Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolege zastupnici. Evo pred nama je prijedlog smanjenja naknade za korištenje opće korisne funkcije šuma koje je definitivno korak u dobrom smjeru i činjenica da se smanjuje postotak, ali i činjenica da se diže prag na koji se zapravo prag prihoda prema kojima se definira koja poduzeća su obveznici plaćanja istoga. Ono što bih svakako volio da je to zapravo rasterećenje ipak nešto hrabrije. Zašto hrabrije? Pa evo svi znamo da je zbog situacije kakva je u svijetu, ali i nekim lošim odlukama u Hrvatskoj hrvatska ekonomija u jednoj dubokoj recesiji, u toliko dubokoj recesiji da prema procjenama Europske komisije ćemo zapravo tek 2023. godine se vratiti na razinu 2019. godine. Ovdje govorimo o naknadi koja se obračunava kao postotak prihoda i ministrica je spomenula da se zapravo ovo porezno rasterećenje od 33 milijuna kuna izračunalo temeljem prošlogodišnjih pokazatelja ako sam je dobro razumio, što znači s obzirom da smo u međuvremenu ušli u duboku recesiju da će zapravo to rasterećenje ipak biti manje od tih 33 milijuna kuna. No dobro, za razliku od jučerašnjeg najavljenog rasterećenja kojeg realno neće biti ovo je ipak korak u pozitivnom smjeru. Ono što mislim da bi ipak trebalo uzeti u obzir je da recesije najviše pogađaju mikro i male poduzetnike. Dakle, kada imamo situaciju da 4 godine se nećemo vratiti na razinu 2019. tada ipak trebamo vidjeti na koji način pomoći baš tim malim poduzetnicima, a u ovom zakonu je dobro to što su sad svi mikro poduzetnici izuzeti. No bilo bi dobro osloboditi i male poduzetnike. Naime, mali poduzetnici u Hrvatskoj su otprilike 7 do 8% poduzeća koji imaju 20% zaposlenih i kreiraju 21% dodane vrijednosti. To je kralježnica gospodarstva i upravo zato kako bi im olakšali oporavak od ove krize smatram da bi se prag za primjenu obračuna ove naknade trebao podići na 60 milijuna kuna prihoda koliko je zapravo jedan od kriterija za prelazak iz kategorije malih u kategoriju srednjih poduzetnika. U svakom slučaju ja sam podnio taj amandman. Da li će biti prihvaćen, pa pretpostavljam da vjerojatno neće. No evo apeliram još jednom na vladajuće da to razmotre. Siguran sam da u proračunu od 150 milijardi kuna se može naći i na nekim drugim stavkama prostora za financiranje svega što se financira iz ove naknade i da se nađe još toliko prostora da se ipak rastereti sve male poduzetnike kao što je to učinjeno i za mikro poduzetnike.

Evo nakon ove rasprave o jednom značajnom resursu o biti o skidanju jednog od parafiskalnih nameta, tj. umanjenju parafiskalnih nameta gdje se radi o 33 milijuna kuna oslobađanja od 500 i nekoliko nameta bez PDV-a gdje je opterećeno hrvatski poduzetnici i gospodarstvenici, poglavito su opterećeni ovi koji nemaju političku vezu pa u javnim nabavama ne mogu sudjelovati a brojni su i odustali jer javne nabave se u Hrvatskoj dogovaraju u klubovima poglavito politički sponzori koji su tu. Tako da ovaj PR koji pušta Vlada kao ministarstvo vaše, kao mi ćemo sada evo poduzetnicima dati covid olakšice za ova 33 milijuna kuna. Ali ovo je puno širi problem Hrvatske šume kao nacionalni resurs obnovljivi izvor energije gdje možemo, znači ova raseljena područja možemo vratiti naše ljude da rade, da stvaraju dodatne vrijednosti. Mene žalosti kad dođem u Gorski kotar, kad vidim da je prazan a imamo taj resurs. Jedino što u Gorskom kotaru se neselektivno pila balvani, šalju se u Italiju zajedno sa našim ljudima gdje se stvara dodatna vrijednost, ljudima koji imaju kvalifikacije, tradiciju i cijele obitelji odlaze a Gorski kotar prazan.

Slobodno možete kolege replicirati, može predstavnica Vlade izaći pa me demantirati koliko se drva u RH u biti balvana kao sirovine, najkvalitetnije sirovine. Koliko se odvozi u Mađarsku, u Italiju, koliko se prodaje preko fiktivnih tvrtki, taj naš resurs, to naše zlato, naše narodno zlato koliko se u biti ne iskorištaje, da imamo sad praznu dvije trećine Hrvatske prazne. Ovo je jedan od resursa.

Ne zaustavlja se nikako niti ga može zaustaviti. Do neki dan isključivi gospodarski pojas i moj prijedlog koji sam davao ovdje pet godina protiv kojega se glasalo redovito bilo je isto kao i ZERP. Sad ne znam koji im je draži Branko Bačić, možda je bolji onaj bio. Ali dobro, neka prođe isključivi gospodarski pojas pa ćemo zapljeskati jer smo ipak pod pritiskom kad se Italiji palo na pamet mi se proglasili isključivi gospodarski pojas i da to proširi naše suvereno pravo na 24 tisuće kvadratnih kilometara. Ipak na kraju je to najbitnije i to je pobjeda Hrvatskog naroda i to je suvereno pravo bez obzira što smo govorili a što neće nitko odgovarati, šta se nije proglasilo prije i što su Talijani druge ribarske flote radili što su htili po našemu Jadranu to je druga stvar kao i o šumama, kao i u vodama. Rekao sam burza. Sada je voda, pitka voda na burzama kao i nafta. Mi smo naše izvore, izvor rijeke Cetine, Sv. Rok, Jamnica svi najveći izvori su dati u koncesiju, ponavljam u koncesiju. Cetina je u 37 sekundi se raspravljala na Vladi Zorana Milanovića, 37 sekundi i otišla je za 5000 kuna na višedesetljetnu koncesiju stranim investitorima, Cetina voda bistra, čista. Bara da navodnjavamo polje sa tom vodom. Mislim više naš izvor, jedan pritok izbaci ruda ili grab rijeke Cetine nego svi izvori u Izraelu, a Izrael izvozi svoje poljoprivredne proizvode a mi uvozimo tri milijarde eura. Nama od kada smo ušli u EU nikad manje nismo proizvodili. Tako i sa šumama.

Pa ja se sa nekim raspravama prije bi složio, sa nekima se definitivno ne bih složio, a sa nekima bi se djelomično složio. Pa evo ukratko ću elaborirati. Dapače, definitivno treba podržati nastojanje hrvatske Vlade da smanji namete pogotovo u ovim teškim trenucima prema poduzetnicima. I pametno je i dobro da se je to stavilo u određene okvire i da se razmišlja o poduzetnicima pogotovo ovim malim i srednjim poduzetnicima. Definitivno smanjenje nameta ima smisla u ovim teškim trenucima. Dapače ovaj tzv. namet mada ne bi bilo dobro ga zvati tako jer je to jedan od možemo reći rijetkih nameta koji ima svoju strogu namjenu. O tome se je ovdje puno toga govorilo i ta stroga namjena nadamo se da će i dalje biti usmjerena upravo u te funkcije za koje je namijenjena. Smanjenje nameta kao što je ovdje kolegica SDP-a rekla velikim poduzetnicima koji su često puta u stranom vlasništvu. Evo tu bih se sa njom mogao složiti jer evo imali smo i smanjenje poreza na dobit tako da smo definitivno tu itekako izašli u susret poduzetnicima i mislim da ne treba smanjivati postotak u budućnosti, nego da treba možda razmišljati da se on u nekom trenutku i vrati za one koji su veliki poduzetnici. Jer kao što smo čuli ovaj namet ima svoj smisao, on ima i svoju funkciju i on donosi nešto dobro. Znači definitivno tu treba spomenuti da Hrvatske šume kvalitetno gospodare sa svojim šumama. I kao što smo ovdje čuli od kolege iz HSU-a da nisu sve šume u vlasništvu Hrvatskih šuma, nego jedan dobar dio preko 20, otprilike 22% tih šuma nalazi se u vlasništvu privatnih šumoposjednika. E tu nailazimo na ozbiljne probleme, jer o tome sam govorio u prošloj raspravi, a možda ću se u nekom dijelu i ponoviti dolazimo do problema, problema koje ima RH a to je definitivno da mi imamo jako puno malih vlasnika tih privatnih šuma koji često puta niti nisu stvarni vlasnici, nisu gruntovno upisani i tu dolazimo do onih problema da ti mali vlasnici šuma prodaju te šume i da onda oni koji eksploatiraju te šume čine to upravo na onaj loš način, da ih eksploatiraju hametice, da ih poruše hametice znači bez kontrole. Ako gledamo Hrvatske šume koje su bile ovdje kritizirane ja mogu reći da Hrvatske šume eksploatiraju naše šume ali pod kontrolom. Rade sječu pod kontrolom. Dapače, ovdje kad se tiče privatnih šumo posjednika, ne onih velikih privatnih šumo posjednika da se netko ne nađe prozvani, tu često puta nailazimo na probleme, a problemi su vam sljedeći. Da se vrlo jednostavno mogu izvaditi dozvole, tj. doznake za sječu šume, ali da ti koji vade doznake izvade doznaku za jednu šumu, a sijeku deset šuma. Evo ja bih sa ove govornice ponovno apelirao i na ministarstvo da se razmišlja u smjeru da se promijeni zakon, da se više u zakonu usmjerimo na restrikciju bezkrupulozne sječe privatnih šuma. Jer često puta i ti privatni šumo posjednici koji prodaju svoju šumu nisu odgovorni za tu sječu nego neki koji iskorištavaju tu situaciju i da policija na žalost temeljem sadašnjeg zakona nije u mogućnosti kažnjavati te hajmo reći sjekače, eksploatere i da mislim da i ovdje mnoge rasprave koje su se vodile i kritike koje su dolazile mislim da su bile krivo usmjerene prema Hrvatskim šumama, da su prije svega trebale biti usmjerene u tim eksploaterima koji bez kontrole eksploatiraju te privatne šume. Kolega meni je iznimno drago što se slažete djelomično sa mnom da ova naknada OKFŠ zapravo pogoduje najviše najbogatijima, oni koji imaju najveći prihod i oni koji izvlače dobit iz naše zemlje. To mi je izuzetno drago što se čak slažete sa mnom i naš stav i je u tom smislu da ako već izvlači toliku dobit onda možda bi trebali i malo veću naknadu plaćati. Što se tiče krčenja šuma, kraj iz kojeg ja dolazim djelomično se slažem da nisu za sve krive Hrvatske šume, ali kraj iz kojeg ja dolazim poprilično opustošen već do sad.

Hvala kolegice. Pa evo, mislim da je ovdje pogođeno da se rasteretilo se male i srednje poduzetnike. Ja se nadam da ćete se složiti u nekoj budućnosti sa mnom kada će se možda taj iznos, postotak nameta vraćati. A evo nadamo se da će se jednoga dana vratiti kada ćemo se vratiti u normalu pogotovo za kao što ste i sami rekli one koji su često puta i u privatnom vlasništvu i da je ovo jedan kao što smo rekli koristan, evo ne bih rekao namet ali korisno sredstvo koje se iskorištava kao što smo ovdje čuli od razminiravanja, od vatrogastva, od pročišćavanja šuma, od šumskih puteva, uređenja šumskih puteva, od pošumljavanja kako državnih šuma tako i privatnih šuma. I evo nadam se da ćete u budućnosti podržati možda ministarstvo i Vladu ako će reći da će vratiti ponovno kvotu pogotovo za ove velike poduzetnike koji evo, mislim da tko ima to njima nije toliko opterećenje. Sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik

Poštovani potpredsjedniče Sabora, dragi kolegice i kolege. Ponukan sam ponoviti raspravu koju sam izložio prilikom prvog čitanja ovih izmjena i dopuna Zakona o šumama.

Ali jednostavno su me nadahnuli, nadahnuli odnosno potaknuli. Jer u raspravama koje sam čuo baš ovih dana sa njihove strane spočitnuto je dakako SDP-ovoj Vladi Zorana Milanovića ukidanje brdsko-planinskog zakona. Hoću reći da nakon tog grijeha Vlade Zorana Milanovića HDZ je imao 6 godina da poprave stanje u Gorskom kotaru. No, kad govorimo baš o ovoj temi ja sam baš pozvao predlagatelja da uz predložene izmjene i dopune do drugog čitanja to dopuni sa prijedlogom da se za potpomognuta područja, dakle šumski doprinos poveća sa 10 na minimalno 20% To dakako nije učinjeno tako da sam razočaran. Ali onda moji prijatelji i kolege iz HDZ-a iz Primorsko-goranske županije da izvinete više mi ne mogu spočitavati što je Zoran Milanović ukinuo Brdsko-planinski zakon, jer od onda moje kolege nisu baš nešto puno toga napravile. Znam da je postojala Radna skupina na čelu sa Gabrijelom Žalac u kojoj su sudjelovali isti oni ljudi koji su potpisali ono što se zove Deklaracija o Gorskom kotaru, koja je jednoglasno izglasana u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije, 2014. godine dakle i od strane HDZ-a i od strane SDP-a i od strane svih ostalih političkih stranaka zastupljenih u to doba u Županijskoj skupštini. Tu istu deklaraciju su potpisali HDZ-ovi načelnici, odnosno gradonačelnici iz Gorskog kotara, potpisali su nezavisni gradonačelnici i načelnici, pa i oni dakako SDP-ovi gradonačelnici i načelnici. Dakle, Primorsko-goranska županija uzimajući u obzir činjenicu da je 83% ukupne površine Gorskog kotara prekriveno šumom ocjenjuje da jedinice lokalne samouprave Gorskog kotara na čijem se području vrši sječa šume trebaju ostvarivati šumski doprinos putem izmjena postojećeg Zakona o šumama u iznosu od minimalno 20% od prodajne vrijednosti drvne mase. To je rečeno 2014. To je rečeno za vrijeme Zoranove Vlade. Karamarkova Vlada nije ništa napravila. Prošla je jedna Plenkovićeva Vlada. Spomenuo sam i podsjetio sam to ovoj novoj Plenkovićevoj Vladi u okviru rasprave kod prve točke čitanja dnevnog reda. Moglo se napravit, nije se napravilo.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

Pročitavši ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o šumama utvrdio sam više pozitivnih aspekata u samim izmjenama koje on sa sobom nosi. Smisao predmetnih korekcija odražava konkretne potrebe sektora s obzirom na novonastale okolnosti i doprinijet će utjecajem ondje gdje je to i najbitnije a to je na terenu među samim korisnicima. Tako ono što je iznimno bitno imajući na umu ove nezapamćene okolnosti izmjenama zakona utječe se na smanjenje utjecaja pandemije uzrokovano covid-19 virusom na hrvatsko gospodarstvo. Nadalje, smanjuju se porezna odnosno neporezna opterećenja na gospodarske subjekte radi očuvanja gospodarske djelatnosti, likvidnosti, poslovanja i očuvanja radnih mjesta. Također rasterećuju se poduzetnici u visino od 33 milijuna kuna. Izmjenama ovog Zakona konkretno se predlaže smanjenje stope sa sadašnjih 0,265% na novo predloženu stopu za obračun u visini 0,024% Smanjenjem stope će se izravno pozitivno djelovati na poslovanje svih gospodarskih subjekata koji su obveznici plaćanja predmetne naknade. Povećanje granice ukupnog godišnjeg prihoda i primitka s dosadašnjih tri milijuna kuna na novo predloženih 7 i pol milijuna kuna.

Ovaj prihod koristi se kao što smo čuli za posebne namjene čije je korištenje i namjena utvrđena Zakonom o šumama. Razminiranje šuma i šumskih zemljišta, vatrogasna djelatnost, gospodarenje državnim šumama, gospodarenje privatnim šumama te znanstveno-istraživački rad u šumarstvu. Zbog smanjenja prihoda iz opće korisnih funkcija šuma moguće je očekivati blago smanjenje aktivnosti u djelatnostima vezanim uz razminiranje, vatrogasnu djelatnost i gospodarenje šumama. No, Vlada RH ima jasnu viziju svoga rada gdje je to i predvidjela što je vidljivo iz obrazloženja izmjena zakona pa će se primjerice ova smanjenja višestruko kompenzirati od nabavke vatrogasnih vozila preko Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva unutarnjih poslova do već podnijetih projekata u okviru Nacionalnog plana za otpornost i oporavak u ukupnoj vrijednosti oko dvije milijarde kuna, te iz operativnog programa konkurentnost i kohezija gdje se ulaže dodatnih 370 milijuna kuna. Naglašavam da je upravo u ovu svrhu nedavno odobrena provedba projekta NATURA VITA na preko 2500 hektara šumskih resursa na području Parka prirode Kopački rit i regionalnog parka Mura – Drava. Zaključno. Vlada RH je svojom jasnom politikom poticanja poduzetništva i jačanja gospodarstva ovim Prijedlogom izmjena Zakona o šumama poduzetnicima, odnosno gospodarskim subjektima želi smanjiti neporezna davanja odnosno namete, te im olakšati poslovanje što je općenito hvale vrijedan prijedlog a posebice u vrijeme trenutne pandemije.

Poštovani kolega Radić u raspravi predstavnika Domovinskog pokreta sada evo već po drugi put čujemo isti zahtjev. Naime, prvi put u raspravi o proračunu, tada je to govorio gospodin Škoro, sada to govori gospođa Vučemilović, njegova sestra da je potrebito smanjiti odnosno ukinuti sredstva u proračunu predviđena za razvoj lovstva. Radi se negdje oko 70 milijuna kuna. Ja sam u početku mislio da oni ne znaju o čemu se radi, odnosno za što su ta sredstva konkretno namijenjena. Očito da ne znaju ili jednostavno ne vode računa o ljudima na terenu poglavito u Slavoniji i Baranji koje je i njihova izborna baza, gdje je taj problem šteta od divljači debelo izražen i koji predstavlja problem već desetak i više godina i ovo je prvi pokušaj da se pokuša kvalitetno i trajno iznaći rješenje za sprječavanje šteta od divljači.

Kolega Šašlin, tako je u pravu ste i vi i ja dolazimo iz Slavonije i Baranje, iz Osječko-baranjske županije, često razgovaramo sa poljoprivrednicima i znamo koji ih problemi muče, a ovaj problem koji ste vi rekli tako je oko 60 miliona kuna ministarstvo je po prvi puta predvidjelo za sprječavanje šteta od divljači, a ta sredstva kao što ste i rekli će završiti kod poljoprivrednika jer će upravo oni dobiti naknadu za to.

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege rečenica koja najavljuje ove promjene zakona kaže da se ovim promjenama među ostalim regulira naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma kroz smanjenje stope za njezin obračun te povećanje granice za utvrđivanje obveze nastanka plaćanja naknade. Uz obrazloženje koje smo dobili jasno je zapravo radi se o mjeri pomoći gospodarstva. Gospodarstvu koje nam je u ovom trenutku itekako važno, ne govorim ovo napamet, svoj razvoj iz sredine iz koje dolazim grad Prelog unatrag više, više godina duguje upravo gospodarstvu. Gospodarstvu u kojem ima i malih i srednjih i velikih obrtnika i firmi koje se bave finalizacijom drva, znači proizvodnjom prozora, namještaja i drugih proizvoda od drva. Razgovarajući sa tim gospodarstvenicima njima je svako ukidanje bilo kakvog nameta itekako dobro došlo i svaka kuna ih, koja ih rasterećuje itekako ih veseli. Čuli smo već prije riječ je o smanjenju stope po kojom se obračunava predmetna naknada te o dijelu oslobađanja od plaćanja naknade za pravne i fizičke osobe. Vjerujem da će se aktivnosti u djelatnostima vezanim uz razminiranje, vatrogasnu djelatnost i gospodarenje šumama nastaviti jer općekorisne funkcije šuma ne bi trebalo se samo odnositi na novac, odnosilo treba se odnositi i na biološku obnovu šuma, na gospodarenje šumama na kršu, na radove na sanaciji i obnovi ugroženih šumama gdje imamo i bolesti i drugih nepogoda. Vjerujem i siguran sam da ćemo pronaći i Vlada i ministarstvo novčana sredstva i nadoknaditi da se navedene djelatnosti ne smanjuju odnosno da se nastave. Vjerujem da će se iskoristiti novci iz fondova EU pogotovo mjere ruralnog razvoja gdje postoji mogućnost da se i lokalne samouprave, poduzetnici i privatni šumoposjednici mogu javiti na mjeru za ulaganje u šumsku infrastrukturu te im se na taj način može nadoknaditi dio ulaganja. Ipak, ponavljam i mislim da ćemo više koristi imati od onih kako god malih …/nerazumljivo/… pozitivnih učinaka na poslovanje gospodarskih subjekata te ćemo provedbom ovog zakona dati određeni doprinos očuvanju gospodarske djelatnosti, likvidnosti poslovanja i očuvanju radnih mjesta što je ovoga trenutka najbitnije. Svako smanjenje bilo kojeg parafiskalnog nameta je u interesu poduzetništva, a onda i države i posljedno svih njezinih građana. Podsjetio bih sada malo prije je kolega Jenkač rekao lijepo da trebamo posvetiti posebno pažnju onima koji prekomjerno iskorištavaju šumsku površinu kao i problematiku vezanu uz uređenje i uništavanje u stvari šumskih puteva. No, kao član Odbora za poljoprivredu pozdravljam rasterećenje predviđenih ovim izmjenama zakona kojima se najkraće rečeno poduzetnike rasterećuje naknade i daje se barem blagi vjetar u leđa za njihovo funkcioniranje.

Dolazite iz kraja iz grada gdje je poduzetništvo i obrtništvo izuzetno snažno razvijeno, gdje je nezaposlenost doslovce svedena na minimum i imate svakodnevne kontakte, a znam da imate i ozbiljno razvijen i drvnoprerađivački sektor koji posluje ne samo u Hrvatskoj nego su i veliki izvoznici. Pa me zanima u kontaktima koje ste imali s njima što oni kažu i na ovo rasterećenje, ali i na pomoć koju je Vlada RH osigurala do sada kroz razne mjere porezne olakšice, pomoć u isplati plaća, a koja je vrijedna gotovo 10 milijardi kuna.

Po tom pitanju ono što je vrlo bitno i važno bilo u prvoj, u prvom valu korone krize u 3. i 4. mjesecu, jedna naša velika tvrtka 760 radnika ima ona je opstala, živi, radi i 6. mjesec ove godine imala je jaču proizvodnju nego prošle godine i u ovoj korona krizi i dalje radi, bori se i ovakvih, ukidanje ovakvih nameta da ih bez obzira jesu oni mali ili veliki, neki dan mi je jedan poduzetnik rekao mali ima 5 zaposlenih, bavi se preradom drva, 100.000 kuna je za mene veliki novac jer ću ulagati u opremu i u daljnju napred, unapređenje proizvodnje. Što se tiče samog uređenja poljskih puteva tu je definitivno jedan problem kod privatnih šumoposjednika gdje se čak i ne zna vlasništvo i tu imamo problema. Slijedeća pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Katarina Peović.

Evo, ponovimo još jednom, dakle ukupno očekivani manjak u proračunu i pomoć poduzetnicima i firmama će ovdje biti 33 milijuna kuna. Samo za ilustraciju višenamjenski helihopter za obranu ove godine će koštati 57 milijuna kuna. Smanjenja se naravno poduzimanju na …/nerazumljivo/… onih popularnih refrena koje smo ovdje čuli valjda jedno 100-tinu puta da se poduzetnike treba rasteretiti. Prvo, Zakonom o procjeni učinaka propisa predviđeno je da se prethodnom procjenom utvrde izravni učinci akta kojeg se predlaže. U ovom kao i nizu drugih zakona nikakvi učinci nisu predviđeni niti su analize napravljene, sve se zbiva na temelju nekih općih refrena s kojima se žonglira u javnom prostoru kako bi se rasteretilo poduzetnike. No, dakle jasno stoji u ovom tu zakonu bez obzira znači što kaže se da nisu napravljene procjene izravnih učinaka, jasno stoji da će se ovim smanjenjem doći do smanjenja aktivnosti vezanih uz razminiranje, vatrogasnu djelatnost i gospodarenje šumama. I to već u situaciju dakle, u kojoj imamo zbog to treba isto priznati nelogičnosti u planu razminiranja određeno manje površina za razminiranje ove godine od potrebnog tako da je došlo do otpuštanja pirotehničara, ministrica je optimistična znači neće se puno valjda još dugo razminirati Hrvatska, ali meni su pirotehničari rekli da je riječ ne samo znači o tome da imamo još puno toga za razminirati nego je stvar u tome da se provode neracionalni planovi zbog čega je 70 ljudi dobilo ove godine otkaz, a još će ih 100 u planu dobiti otkaz, a opet će u jednom trenutku biti potrebni, ali njih više neće biti. Znači to su jako specijalizirani ljudi kad jednom izgubite stručni kadar više ga ne možete tako lako vratiti. Dakle, posljedice i učinak mjere na djelatnosti poput razminiranja, vatrogastva i drugih općekorisnih funkcija šuma su sigurno negativne. Drugo dakle, nema projekcija kako će takvo minimalno rasterećenje pomoći poduzetnicima, ako su do sada poduzetnici plaćali naknadu od 0,0265% od ukupnog prihoda i to samo oni iznad 30 milijuna prihoda, a sa će biti oni iznad 7,5 milijuna prihoda, kakva će to biti ušteda i hoće li se ona zbilja bitnije odnositi prema njihovom položaju, reflektirati na njihov položaj i stvarno rasteretiti poduzetnike. Jasno je kako se takve mjere poduzimaju kao i jučerašnje recimo, izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi ni zbog čega drugog već zbog popularnosti. Danas je pod pritiskom nekih lobija postalo samo razumljivo rezati poreze, parafiskalne namete pa se vladajući bez obzira na neracionalnost takvih mjera ipak njima koriste, a rast popularnosti je ono što ih zanima. No, na to vječno pitanje zašto još jel ne režete, ministrica je odgovorila, već smo rezali i reže se i dalje, rezat ćemo. Zašto? Zbog popularnosti društveno fabriciranog konsenzusa oko toga da će se poduzetnicima na ovaj način pomoći bez da se postavlja prava pitanja. Koja su prava pitanja? Naši poduzetnici na ovaj način dakle neće biti rasterećeni zato što se nije postavilo pitanje zašto samo 15% naših poduzetnika izvozi, zašto je deficit robne razmjene s inozemstvom oko 72 milijarde kuna? Hoće li dakle u tom okviru oslobođenje od 33 milijuna kuna išta značiti? One što ove mjere sigurno neće uspjeti, a što bi uistinu bile prave promjene kao što to mnogi ekonomisti upozoravaju, je pokrenuti motore rasta, znači velika poduzeća, ulagati u privredne grane koje imaju mogućnost multiplikativnih učinaka, stvaranje velikih subjekata na koje se vežu mali sateliti što je recimo u mogućnosti napraviti drvna industrija koja je jedan od takvih motora pokretača razvoja.

To šta Hrvatske šume dakle neracionalno posluju ne može biti opravdanje da ih se još dodatno dakle devastira. Klijentelistički i neracionalno znači prodavanje drvne građe koje neki spominju je jedna stvar no upravo dobit Hrvatskih šuma i prihodi od poreza mogu uz pomoć državnih subvencija i nadzora pokrenuti transformacije. Potrebna je dakle specijalizirana banka za izvoz, potrebne su pametne industrijske politike, potrebno je ulaganje države u te industrije koje imaju mulitiplicirajuće učinke [[Upadica: Vrijeme.]] i onda to neće biti rupa bez dna. Završna rasprava u ime Kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Goran Ivanović.

Uvažena ministrice sa suradnicom, evo dozvolite da završno kažem nekoliko riječi. Iscrpno sam slušao ovu raspravu koja se vodila ovdje u Hrvatskom saboru, član sam Odbora za poljoprivredu i prije svega, prije nego što bilo što kažem pohvalit ću ministricu poljoprivrede koja je na svakoj sjednici Odbora za poljoprivredu i stvarno želi pomoći na svaki način. Ono što smo slušali ovdje u ovih dva sata u Hrvatskom saboru svest ću u nekoliko rečenica za koje mislim da su u ovom trenutku potrebne za izgovoriti. Kad Vlada ima intenciju da smanji bilo kakav namet koji je usmjeren ka rasterećenju gospodarstva, a uglavnom govorimo o tim parafiskalnim nametima, ovdje u Saboru se desi rasprava koja traje evo duže od dva i pol sata umjesto da to riješimo u par minuta. To je nešto što rasterećuje gospodarstvo za 33 milijuna kuna. Netko će reći da je to malo, netko će reći da je puno. No ono što je sigurno ne možemo promatrati samo kroz prizmu ove jedne izmjene zakona, mi već u zadnja četiri mjeseca praktički na svakom zasjedanju imamo rasterećenje kada je u pitanju gospodarstvo RH, a u smislu ove pošasti protiv koje se borimo, a to je corona virus. Nazivati ovo kozmetikom i populizmom mislim da nije adekvatan termin. Znate što je populizam?

E to je populizam, to je licemjerstvo. To je čovjek koji prima plaću od poreznih obveznika Hrvatske države, a pojavljuje se svaka dva mjeseca u Hrvatskom saboru i onda dolazi tu na raspravu da mu nitko ne može dati repliku, da mu nitko ne može odgovoriti, javi se za slobodni govor i nakon toga ode. Kuda? Na Sljeme, ispija vino, laganini odmara a neka se netko drugi bori sa svim onim što se zaziva u ovom Visokom domu. Evo vidite to je i populizam i licemjerstvo. Ja sam čovjek koji nije naučio na takve stvari. I kada sam dolazio ovdje u Hrvatski sabor, a prvi puta sam evo o ovom desetom sazivu, smatrao sam i smatrat ću da ovaj Visoki dom koristi upravo za ovo o čemu smo sada raspravljali, da pomognemo ljudima koji dio svog dohotka, odnosno veći dio svog dohotka daju za nas za javnu upravu. To je taj partnerski odnos koji mora postojati između gospodarstvenika i političara, ne u smislu da nam pogoduju mi njima ili oni nama na nekakav način kako se često percipira u Hrvatskoj, nego baš upravo na ovaj način. Smanjimo sve što možemo smanjiti, napravimo sve da Hrvatska bude ono o čemu su sanjale generacije Hrvata prije nas. No, neće biti vijest smanjenje ovih parafiskalnih nameta, evo bit će vijest na kraju to da je gospodin Bernardić došao u Hrvatski sabor, ispalio jednu parolu i nakon toga otišao. E to nije dobro, to nije ta Hrvatska koju barem ja i evo moji kolege iz kluba HDZ-a vide i za koju se želimo izboriti i za koju želimo pokazati da se može kad se želi i kad se hoće.

Saborski zastupnik povrijedio je članak 238. Poslovnika jer je govorio o temi koja nije predmet rasprave. Meni je jasno da ste vi opsjednuti zastupnicima SDP-a, ali kao kralj populista ste se umjesto da ste se držali teme držali zastupnika SDP-a. I ja vas lijepo molim da upozorite saborske zastupnike, da se moraju držati teme o kojoj govore. Ovo nije bila povreda Poslovnika. Vi dobivate opomenu, jer ste vi iskoristili povredu Poslovnika da održite lekciju gospodinu. Završna rasprava u ime kluba Hrvatskih suverenista, uvaženi zastupnik Hrvoje Zekanović.

A „Koja je ovo država“ je film koji govori o krađi lijesa sa posmrtnim ostacima dr. Franje Tuđmana i trebao se prikazati baš danas, baš danas kada je godišnjica, 21. godišnjica smrti pokojnog generala, vojskovođe i prvog predsjednika Hrvatske države dr. Franje Tuđmana. I da nije bilo generala Željka Sačića, da nije bilo njegovog glasa ovdje u ovom Hrvatskom saboru ovaj film bi se prikazao. Sramotan film u sramotnom terminu. I stvarno se moramo zapitati koja je ovo država? Jesmo li mi normalna država. Jesmo li mi uopće država?

Ovo je Hrvatska država. Sljedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta uvaženi zastupnik Davor Dretar.

Lijepi pozdrav poštovani gospodine predsjedavajući, poštovana gospođo ministrice sa suradnicom, uvažene kolegice, uvaženi kolege. Eto da samo onda na tren malo u okviru ovog odnosno ovih izmjena Zakona o šumama podsjetimo samo na jedan od proračunskih amandmana Domovinskoga pokreta. Dakle, on je bio na rednom broju 50. U tom smo amandmanu zatražili da se poveća vrijednost stavke 820065 a ona glasi Opće korisne funkcije šuma. Predložili smo da se ta stavka predloži sa 80 na stotinu milijuna kuna. Naše razmišljanje dobro se pokazalo poštovana gospođo ministrice i u ovome trenutku kao ok, jer bi povećanje te stavke od 20 milijuna kuna u državnom proračunu bilo više od polovice uštede koje predviđaju ove izmjene zakona. Pa bi dakle postojeći kako ga svi zovemo parafiskalni namet mogli i dodatno smanjiti odnosno njegovu stopu, a nova postojeća sredstva koristiti za recimo ubrzavanje završenja procesa razminiranja za koje nažalost svi znamo da se nikako da dovrši. Predložili smo jel kad negdje uzmeš odnosno dodaš negdje moraš uzeti, smanjenje stavke A568060 unapređenje lovstva sa 71 na 51 milion kuna. Ako se ne varam mislim da sam došao negdje na trag reakcije poštovanih, uvaženih kolega iz HDZ-a pa sam im došao objasniti odnosno točno pitati ih gdje ste vi vidjeli da je Domovinski pokret protiv Hrvatskih šuma, protiv njihovog održivog korištenja, gdje ste vi čuli da su Miroslav Škoro i Vesna Vučemilović ili bilo koji drugi zastupnik Domovinskog pokreta protiv Slavonije, protiv Hrvatskih šuma, protiv Hrvatske općenito? Kojim ste vi to računicama u vašim glavama došli do činjenice da Domovinski pokret ne predstavlja svoju Slavoniju i u ostalom cijelu svoju Hrvatsku? Gdje ste vi recite vi meni dragi brižnici hrvatskih šuma kada se u našoj neposrednoj blizini već 5 ili 6 godina bjesomučno devastira Zagrebačka gora odnosno Medvednica i nitko ne zna kamo nestaje sva ta drvna građa pod okriljem, tzv. sanitarne sječe? Gdje ste već 30 godina od kada ste došli na vlast kada sjedeći u Slavoniji gledam kako ogromni šleperi sa Krndije, Papuka odvoze trupce u Italiju ili druge zemlje, a onda mi kupujemo skupe dizajnerske namještaje jer se eto Hrvatima ne isplati posjeći šumu i napraviti vlastiti namještaj i netko je izračunao da je bolje dati proviziju uvoznom lobiju, a naravno država će se kao i uvijek naplatiti kroz PDV jer to je očigledno puno, puno učinkovitije nego ulagati u razvoj domaće industrije. Da ne kažem eto da mnogi drugi ljudi koji koriste tzv. proizvode sa dodanom vrijednošću koje plaćaju skupim novcima, zalažemo se između ostalog i za jedan dio poljoprivrede koji se zove agrikultura vinarstva. Znate li da vrhunski hrvatski vinari koji postižu izvanredne rezultate na svjetskim natjecanjima kupuju burad iz Italije ili Francuske? Dakle, da ne završim baš sa buradima, htio sam vam drage kolegice i kolege iz HDZ-a poručiti vjerujem da dijelimo istu želju da čuvamo ovu domovinu, ali ne dijelimo isti način političkog razmišljanja, a naročito ne političkog prozivanja. Uvijek smo sa vama za razgovor posebno uvaženi zastupnik Šašlin koji je poprilično politički mudro iskoristio trenutak kada smo radi konzultacija napustili sabornicu, da naše prazne stolice ovdje iskoristi za možemo to slobodno reći jedan udarac iz tame u leđa Domovinskog pokreta. No, mi se time ne bavimo, mi se bavimo koji evo izađe ovdje pred ovu govornicu i pred hrvatski puk i samo vam otvoreno kaže niste u pravu, potpuno ste pogriješili sa ovime, vaš je pucanj i udarac sa leđa u tami potpuno promašen.

Nakon nadahnutog govora poglavito predstavnika Kluba HDZ-a vidimo šta je demagogija, šta je populizam, koliko obmana i koliko magle može se reći sa ove govornice pa to je nevjerojatno. Briga o hrvatskim nacionalnim interesima, poglavito o ključnim strateškim nacionalnim interesima kao što su hrvatske šume su baš ono o čemu bi najmanje tribali govoriti oni koji su upravljali hrvatskim šumama u posljednje vrijeme, a poglavito sa i ostalim resursima.

I dobro je ga proglasiti, ja ću zapljeskat prvi jer to je pobjeda hrvatskog naroda. Tako i u hrvatskim šumama ista stvar, znači vamo smo 24.000 m2 smo bacili pod našeg suverenog prava, proširenja našega suverenoga prava na Jadranu, godinama dali drugima da tezgare, da uništavaju floru i faunu da rade što god žele, na štetu naših ribara.

Mi smo imali tematske sjednice, MOST je davao svim županijama jadranskim i niti jedna nije prihvatila deklaratornu potporu da damo prema Saboru, da podržimo taj isključivi gospodarski pojas. Tako i sa šumama ministrice. Od pustih parafiskalnih nameta, a svjesni smo da je u Hrvatskoj šuma resurs koja je vrlo bitna, svjesni smo da je 500 i nešto ljudi poginulo od mina, svjesni smo da ta sredstva koja iđu razminiranje će se sad smanjiti. 55 jedinica lokalne samouprave još ima područja minirana, 55. 380 i nešto kvadratnih kilometara je pod minama. Hrvatska je još uvijek poslije rata koji je završio, znači 25 godina, 24 godine još ima miniranih područja, a ti ljudi koji su davali svoj obol jednostavno ste ih toliko Hrvatski centar za razminiranje toliko ste te ljude obezglavili da moraju prosvjedovati, štrajkati a imamo područja koja su pod minama. Zato što ste ih odbacili iz Ministarstva unutarnjih poslova, da jednostavno ljudi sad ne znaju što će. Pa svjedoci smo toga štrajka. Međutim, kad govorimo o šumama i tom potencijalnom, našem resursu moramo kazati kolega Ivanković da šume, vode, energetika, Krš – Pađane, JANAF, Slovenska 9 to je vaš način kako vi upravljate. To je način upravljanja. Ako je to način zaštite nacionalnih interesa ili ovo što je Bere, kolega Bernardić popio tamo negdje, to možda nije primjereno neku šta ja znam čašu vina.

Samo kad pogledamo INA-u, telekomunikacije vi ste tele operaterima oprostili u petome mjesecu 50% naknade za frekvenciju. Niste smanjili račune ljudima socijalno ugroženim. I tako kad bi krenuli, dalje mogli bi razgovarati 9 godina.

Iznoseći neistine o tome što sam ja rekao. Problem je ne htjeti znati ili ne moći saznati. Ovdje sam sto puta rekao hrvatski ribari, proglašenjem IGP-a kad on bude da bude. Ništa neće imati što nema sa ZERP-om.

U ime predlagatelja uvažena ministrica Marija Vučković.

Najljepše zahvaljujem svim saborskim zastupnicama i zastupnicima na iznesenim primjedbama i komentarima i vjerujem u iskrenost dobrih namjera kada se govori o potrebi očuvanja šumskih resursa, eko sustava pa i o drugim temama koje nisu dio ovih izmjena zakona. Pokušat ću sažeto se osvrnuti na najvažnije primjedbe koje su se ovdje tijekom rasprave iznijele. Prvo ću ponoviti da u Hrvatskim šumama koliko ja znam u siječnju nije zaposleno 500 ljudi. U Hrvatskim šumama u posljednje dvije godine otprilike radi između 8000 i 8150 ljudi pri čemu je nešto više od 7000 stalno zaposlenih i redovito se sezonski zapošljava 300 ljudi na protupožarnoj zaštiti i otprilike 200 ljudi na biološkoj obnovi i može doći do razlike u mjesecu takvog sezonskog zapošljavanja. Ovdje je iznesena i potreba izrade nove strategije, pa ću reći da tekuća strategija koja je vrijedila za razdoblje 2017. do kraja 2020. godine kao što joj govori i naslov gotova, strategija koja se odnosi na razvoj prerade drva i industrije namještaja. Mi smo započeli izradu nove strategije, te očekujemo doprinos i znanstvene i stručne i političke javnosti kako bismo naravno nadogradili mjere koje su do sada postojale, unaprijedili ono što nije bilo dobro i donijeli neke nove aktivnosti. Ovdje smo se malo i narugali, malo smo se narugali ovim izmjenama zakona. Nazvali smo ih podrugljivo velikim reformama. Nije riječ o velikim reformama, riječ je o provođenju administrativnog i troškovnog rasterećenja gospodarstva sukladno usvojenim odlukama Vlade RH i to je jedna od stotinjak aktivnosti koje smo ove godine poduzeli. Ovdje su iznesene tvrdnje koje nisu imale veze sa zakonom vezano za ostajanje u povlačenju EU sredstava, pa ću ponoviti da je program kojim upravlja Ministarstvo poljoprivrede program ruralnog razvoja ugovoren na razini danas od 88%, isplaćeno 63% i ni jedan fond nikad bio predpristupni, bio strukturni nije dvije godine prije isteka roka plaćanja bio na isplatama od 63% Naravno nismo ni na začelju. To je sve provjerljivo. Što se tiče potrebe izrade nove strategije kako u Hrvatskoj, tako u svijetu Hrvatska pripada onim zemljama koje se zalažu za donošenje nove EU strategije za šume u 2021. godini. Razumijem brigu oko razminiranja, dijelim je, nadam se da ćemo je ubrzati ovih 30% sredstva iz naknade za općekorisne funkcije šuma jest nadoknadivo, kao što smo pošteno rekli potrebno je uložiti dodatne napore, ulažemo dodatne napore. Što se tiče tvrdnji o nenamjenskom trošenju ovih sredstava, netransparentno one su posve netočne, mi smo odredili promjenama zakona da se u izvanrednim okolnostima sredstava namijenjena zakonom za nadoknadu općekorisnih funkciji šuma u izvanrednim okolnostima poput epidemije Covid-19 mogu sa, i to se odnosi samo na neutrošena sredstava prethodnih godina, utrošiti za potpore gospodarstvu. Pa smo tako formirali program od 53 milijuna kuna za male poljoprivrednike koji zapošljavaju barem jednog, jednu osobu. Od ta 53 milijuna kuna 30 je doista bilo iz prethodno prikupljenih sredstava OKFŠ-a, a 23 su bila iz ušteda u državnom proračunu. Usporedba obnavljanja šume u Hrvatskoj i Finskoj nije odgovarajuća jer se Hrvatska ponosi svojom tradicijom prirode obnove šuma, to je drugačija vrsta obnavljanja šuma nego u Finskoj. U Finskoj se ne provodi takva prirodna metoda kojoj mi svjedočimo i kojom se dičimo i kojoj Hrvatska tradiciju dugu 250 miliona kuna, u Finskoj se sijeku cijele površine i onda se sadi jedna vrsta šuma, a mi se ponosimo našim mješovitim šumama i prirodnom obnovom. U vezi s prijedlozima za povećanje šumskog doprinosa kako bi se prvenstveno pomoglo područjima s posebnim prirodnim ograničenjima podsjetit ću da je Vlada u mandatu 2011.-2015. godine i stranke koje su je činili najavljivala takvo povećanje da bi se posebno pomoglo područjima poput Gorskog kotara, nije to napravila, mi smo to napravili 2018. godine, dovoljno je za sada jer svako takvo povećanje nosi svoju negativnu stranu pa je potreban balans, a za sada je pozitivna veća po nama upravo u ovoj mjeri. Netko je spomenuo i 80 milijuna kuna koje je u državnom proračunu, projekcijama državnog proračuna primijetio koji se odnosi na OKFŠ te ustvrdio da je OKFŠ pao na pola, ne nije samo ispravljamo nedostatke u proračunskom računovodstvu koji su bili isto tako naslijeđeni. Ovih 80 milijuna kuna znači 160 milijuna kuna ali se kao što struktura OKFŠ-a govori 30% odnosi na razminiranje, 20% na vatrogasnu zajednicu pa tih 50% se više ne evidentira na pozicijama Ministarstva poljoprivredne. Znači ovih 80 milijuna kuna je 160, samo se 80 drugih evidentira na pozicijama ministarstava koja nose tijela državne uprave koja nose razminiranje i vatrogastvo. Također, nismo i nećemo smanjiti sredstva za lovstvo jer je ovo povećanje namijenjeno isključivo za policu osiguranja osim police osiguranja od šteta od divljači u prometu od 2021. godine prvi put ćemo osiguravati štete od divljači od usjeva. Spominjao se deficit, izvoz, razumijemo vaše primjedbe, ove godine unatoč epidemiji Covid-19 mi imamo rast prema privremenim procjenama pa valja biti oprezan, ali uobičajeno su privremene niže od konačnih. Rast poljoprivredne proizvodnje od 4,75, rast produktivnosti od 10% i rast izvoza poljoprivredne i prehrambene, poljoprivredno-prehrambene industrije za 18% u prvih 9 mjeseci.

Poštovana ministrice jedno pitanje, lokalna tema nisam vas uspio uvatit na samom početku da vam postavim to pitanje. Ova parafiskalna naknada se odnosi na unapređenje i očuvanje najugroženijih šumskim područja. Ja ću se vratiti na lokalno i mislim da Park šuma Marijan u ovom trenutku u Splitu kao pluća grada Splita su upravo to najugroženije šumsko područje. Znate i upoznati ste sa situacijom vezano za potkornjak i Hrvatski šumarski institut i 3.000 stabala koji su bili ili osušeni ili zaraženi, znate i problematiku vlasništva same park šume Marijan, Hrvatskih šuma, Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita i samoga upravljanja.

Zahvaljujem na vašem pitanju, prema mojim informacijama sanacija se provodi prema rješenju, a uskoro počinje izrada pravog višegodišnjem šumskog-gospodarskog plana. Uvažena ministrice evo čuli smo u nekoliko navrata da je smanjenje ovog nameta kozmetika, pa evo ako ja imam dobru informaciju ovo je jedini namet koji Ministarstvo poljoprivrede ima kao sveobuhvatan namet na naše poduzetnike i nije se neki drugi namet mogao rasteretiti ovo je itekako dobra odluka ministarstva i jedina moguća odluka ministarstva da utječe na sve poduzetnike. Molio bi vas da se osvrnete i na mjere ruralnog razvoja mjeru 43 i mjeru 8 koje definitivno se mogu koristiti i kojima se može kompenzirati dio ovih, ovog rasterećenja i komentar u svakom slučaju da stanje šuma za vrijeme rata, prije rata i stanje šuma danas je različito i stanje šuma se itekako poboljšava i gdje je teret na šuma se smanjio kao što je, kakav teret bio je za vrijeme rata a kakav teret šume je danas

Naše su šume i prema međunarodnim nekim standardima i prolaze, upravljanje šumama prolazi mnogobrojne revizije, kontrole, predmet je znanstvenog istraživanja ne samo u Hrvatskoj i svijetu i prema podacima koje mi imamo šumama u Hrvatskoj se gospodari dobro. Ne mogu komentirati pojedinačne slučajeve, ali ako netko ima saznanja o nezakonitim ili prekomjernim sječama nadležan jest Državni inspektorat. Ali ovo Ministarstvo poljoprivrede ih nikad neće ignorirati. Što se tiče programa ruralnog razvoja nešto smo rekli o statistici. Šumske mjere se odlično koriste.

Činjenica je da se on malo razlikuje od nekih drugih nameta iz nekih drugih resora iz jednostavnog razloga što ovdje točno znamo za što se koristi i kako se koristi. Ali mene zanima ono što sam nešto naglasila i u svojoj raspravi i sad bih htjela čuti vaše mišljenje. Da li u Ministarstvu postoji razmišljanje da se, da ima mogućnosti da se taj iznos još uvijek smanji, da ima, da se dakle kroz jedan vremenski period dovede na jednu drugu razinu. Teško je očekivati, ja sam malo prerealna da očekujem da bude nula.

Generalno ću odgovoriti da u ovom ministarstvu uvijek razmišljamo možemo li smanjiti koje neporezno davanje ako je u našoj nadležnosti. Međutim, u ovom trenutku ne razmišljam konkretno o kratkom roku da bismo dalje smanjivali OKFŠ zato što on ima svoju ozbiljnu funkciju. Pa kad budemo mogli potvrditi da je eventualno smanjenje možemo konkretno nadomjestiti konkretno drugim mjerama ili aktivnostima onda možemo i razmišljati o tome. Ovih 33 milijuna kuna možemo lako nadomjestiti. I ostala sam evo, nisam točno odgovorila i precizno na vaše prvo pitanje pa ću iskoristiti ovu priliku i reći da je Pravilnik koji će biti pravna podloga za uspostavu otvorenog registra obveznika plaćanja OKFŠ-a u izradi i da se mi nadamo da će biti gotov do kraja ove godine. Ministrice parafiskalni namet u ovom slučaju za šume smatram da bi tribalo naći drugu mogućnost i sredstva za, poglavito za razminiranje. Drugo vrlo bitno je protupožarni sustavi pošto ste vi, znači sigurnost, pošto ste vi evo spomenut je Marjan.

Pa barem da djelatnici Hrvatskih šuma, imamo ljudi na birou koji bi to odradili, a ima i ogrijeva za ljude koji su sirotinja, tako da sačuvamo te šume pošto nema više ni koza, ni ovaca, ni ničega pa barem da ljudi evo sezonski zarade nešto a da sačuvamo šume. Hvala lijepo. Pojedinačno navedeni primjer ću provjeriti kao i svaki, a isto tako ću iskoristiti priliku da naglasim da vam broj ovaca i koza raste. Hvala. Uvažena ministrice danas je dosta bilo riječi ovdje o minama i razminiravanju što je naravno i razumljivo, jer od kraja Domovinskog rata je 597 stradalo osoba od mina od čega 203 smrtno i naravno da ljudski život nema cijenu i da trebamo poduzeti sve da se čim prije preostali dio razminira. Ali bitno je naglasiti da je kod nas razminiravanje išlo u tri faze, znači do 1996. godine to su vršile postrojbe vojske i policije. Mungosi, a od '98. do danas recimo privatne tvrtke.

Svi nastoje učiniti najviše što mogu, svi su svjesni koliko je to važno i ubrzati, ali evo kratko ću reći da je samo projekt koji provode Hrvatske šume NATURA VITA za razminiranje vrijedan 370 milijuna kuna, a 30% od godišnje do sada uplaćenih naknada u dobrim vremenima OKFŠ-a iznosi 60 milijuna kuna.

Valjda i vi znate da bio raznolikost u jednoj drugoj klimi je sigurno neka druga vrsta brige i drugačije se dakle gospodari šumama, sigurno se nadam da mi našu bioraznolikost ćemo sačuvati da nam neće ostati krčevine, gospodarimo kako gospodarimo šumama vidimo i golim okom i svakodnevno ako popratite svi smo na tim facebook stranicama, građani šalju fotografije pogledajte na Zelenome odredu kako izgledaju fotografije ne samo s Babine gore ili iz Petrove gore već iz nacionalnog parka sami znate da je inspektorat nedavno bio tamo na Plitvičkim jezerima. Ali ono što me zanima i rekli ste nam i dva puta ste ponovili da namjenska sredstava se mogu prenamijeniti i razumijemo da se mogu, ali je moje pitanje zašto se namjenska sredstva koja su osigurana [[Upadica: Vrijeme.]] iz vlastitih izvora ne koriste dakle za radove uopće biološke obnove šuma [[Upadica: Vrijeme.]] ako znamo da se od početno planiranih gotovo 600 milijuna kuna za

Zastupnice Borić pola minuta više govorite, upozorio sam vas 3 puta. Izvolite ministrice. Pokušat ću dijelom odgovoriti dakle namjenska sredstva OKFŠ-a na mogu se tek tako nenamjenski potrošiti kao što su izmjene zakona utvrdile one se mogu dijelom prenamijeniti u izvanrednim situacijama samo za potpore poljoprivrednicima i samo iz sredstava koja su ostala neutrošena iz prethodnih godina te sam jasno i otvoreno rekla koliko je takvih sredstava utrošeno za program pomoći primarnim proizvođačima u biljnoj i stočarskoj proizvodnji koji je isplaćen najvećim dijelom u svibnju 2020. godine. Što se tiče biološke obnove šuma ova je godina specifična nije se ni moglo, niti smjelo sukladno epidemiološkim preporukama raditi intenzitetom koji je planiran, a ja ne mogu reći da je to jedini razlog, ali mogu potvrditi da je najveći. Uvažena ministrice u vašem izlaganju rekli da je vlada od 2011.-2015. pretpostavljam da ste mislili na vladu Zorana Milanovića htjela povećati OKFŠ, ja vas moram demantirati nitko nije povećavao OKFŠ osim Vlade, ja sam navela kronologiju da su to bile sve koje su smanjivale OKFŠ Vlade HDZ-a, ali htjela sam vam reći da je moje izlaganje bilo na temelju vodećih ljudi u šumarstvu koji su također protiv ove izmjene zakona. A što se tiče devastiranja šuma ja vas pozivam u svoju Slavoniju, možda onda dobijete bolju sliku šta znači devastacija šuma.

Mislim da sam rekla da je Vlada htjela povećat šumski doprinos ali ako sam krivo rekla ispričavam se na tom lapsusu da Vlada je spominjala to i da će biti namijenjeno područjima s posebnim ograničenjima, a napravljeno je 2018. godine. Poštovana gospođo ministrice evo jedno iskreno pitanje, bez ikakvih političkih vrludanja. Znamo da postoje štete na usjevima koje mogu izazvati divlje životinje, štete od grabežljivaca na grlima stoke ponajprije naravno u Lici i Dalmatinskoj zagori, štete u prometnim nesrećama izazvane naletom divljih životinja. Pitam postoji li mogućnost da se isplata šteta nastalih takvim slučajevima riješi policama osiguranja? Ukoliko takva mogućnost postoji i ukoliko je ona konzumirana zašto planirati dodatna sredstva u proračunu za isplatu takvih šteta? Dosada je u proračunu u protekle dvije godine za isplatu šteta bilo planirano 25 milijuna kuna, to je ta ista pozicija iz nje se financirala polica osiguranja za štete od divljači napravljene u prometu. Ove godine je umjesto 25 milijuna kuna iznos 60 milijuna kuna to je najveći dio tih 70 i ovih dodatnih 35 se odnosi na policu osiguranja za štete od usjeva.